malobrojne kolege i ni jedna kolegica. Nastavit ćemo sa radom i 1. točka koju ćemo danas imati bit će: - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnim mjerama ograničenja, prvo čitanje, P.Z. br. 622 Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske, temeljem članka 85. Ustava RH i članka 172. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnoga reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvi čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo te Odbor za vanjsku politiku. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Poštovana državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andreja Metelko Zgombić. Izvolite. gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane zastupnice i zastupnici Dopustite mi da vam predstavim Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnim mjerama ograničenja.

Međunarodne mjere ograničenja instrument su diplomatske i gospodarske prirode kojima se nastoji utjecati na promjenu aktivnosti i politika određenih subjekata usmjerenih kršenju međunarodnog prava ili demokratskih načela. I dakle, takve mjere ograničenja predstavljaju zapravo sankcije ili restriktivne mjere koje mogu biti usmjerene prema vladama trećih država ili nedržavnim subjektima poput terorističkih skupina ili pojedinaca, a mogu uključivati ograničenje trgovinske naravi npr. zabrana uvoza – izvoza, zabrana pružanja usluga, mogu obuhvaćati ograničenja financijske naravi kao što su zamrzavanje sredstava i imovine počinitelja, mogu obuhvaćati embarge na uvoz oružja, ograničenje prihvata dakle, zabrana izdavanja viza ili zabrana putovanja kao i druge odgovarajuće mjere. Primjena i praćenje provedbe takvih međunarodnih mjera ograničenja kompleksna je materija, ali od iznimne važnosti jer doprinosi borbi protiv međunarodnog terorizma, organiziranog kriminala te potiče očuvanje međunarodnog mira i sigurnosti.

Naime, tada je bilo potrebno stvoriti i prilagoditi zakonski okvir za preuzimanje odluka izravno provedivih uredba Vijeća Europske unije. Ovo je sada druga izmjena koja je pred vama i ona se predlaže na tragu preporuka Odbora stručnjaka Vijeća Europe MONIVAL koji periodično procjenjuju sustav sprječavanja pranja novca i financiranje terorizma svih država članica i o provedbi tih mjera izrađuje izvješća. Nastavno na spomenuto prijedlog ovih izmjena i dopuna izrađen je sukladno izvješću i preporukama MONIVAL-a te specijalnim preporukama skupine zemalja za financijsku akciju tzv. FATF međunarodnog tijela koji ima za cilj promicanje učinkovite implementacije zakonskih, regulatornih, operativnih mjera za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma. Usklađivanjem s prethodno spomenutim preporukama i primjenom predloženih mjera ujedno se osigurava da države koje aktivno provode te iste mjere ne bi uvodile obvezu provođenja pojačane dubinske analize za fizičke i pravne osobe iz Republike Hrvatske, što bi onda moglo dovesti do otežanog gospodarskog poslovanja naših domaćih poslovnih subjekata u inozemstvu. Utoliko prijedlog ovoga zakona dakle koji je sada pred vama pozitivno reflektira se i na tržišne prilike hrvatskih gospodarstvenika kojima će se i dalje osigurati jednakopravan tretman kada pružaju svoje usluge i proizvode na međunarodnoj sceni. Fenomen međunarodnog terorizma na žalost je sveprisutan i svi moramo pridonijeti borbi protiv terorizma i transnacionalnom organiziranom kriminalitetu. Ovaj Prijedlog zakona kao odgovor na prijetnje međunarodne sigurnosti omogućava transponiranje odnosno unos u unutarnji pravni sustav Republike Hrvatske mjere iz obvezujućih rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, posebno onih koji se odnose na postupanje vezano za zamrzavanje imovine terorista i njihovih pomagača. U cilju jasnog utvrđivanja pojma imovine i gospodarskih drugih subjekata Prijedlog zakona uvodi i novu definiciju imovine i drugih sredstava. Nova definicija imovine i drugih sredstava uključuje i virtualnu imovinu te posebno ističe naftu i druge prirodne resurse šireći tako definiciju gospodarskih resursa kao i sankcija koje se mogu donijeti. Pojam kontrole ili nadzora nad imovinom i sredstvima se proširuje tako da se uvodi novi pojam zajedničkog ili neizravnog nadzora koji sada uključuje kontrolu nad imovinom i financijskim sredstvima bračnih drugova, krvnih ili tazbinskih srodnika osoba koje se nalaze na sankcijskom popisu.

Nadalje, propisuje se da se mjere zamrzavanja imovine, drugih sredstava, pojedinaca i subjekata prema kojima se mjere i primjenjuju provode bez prethodne obavijesti tim subjektima i osobama. Također, osigurava se javna objava popisa fizičkih i pravnih osoba i drugih subjekata pod međunarodnim mjerama ograničenja na mrežnim stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Zakonom se jasnije definiraju ovlasti skupine za primjenu i praćenje provedbe međunarodnih mjera uvođenja proširenih, njihovih ovlasti, tako da Ministarstvo vanjskih i europskih poslova koordinira rada skupine, a istu čine i predstavnici nadležnih tijela, državne i javne uprave u RH. Zakonom se također predviđa da skupina može predložiti Vladi RH usvajanje mjera ograničenja u odnosu na fizičke i pravne osobe, dakle dodatne mjere ukoliko se to smatra opravdanim, pri čemu također se mogu predlagati mjere koje možda sugeriraju neke druge države članice EU ili neke treće. Novim zakonskim rješenjem osigurava se da RH može u slučaju potrebe primijeniti dakle međunarodne mjere ograničenja i prije završetka postupka njihovog prenošenja u zakonodavstvo EU. Dakle, izravnu primjenu obvezujućih sankcija Vijeća sigurnosti. Također, daje se mogućnost odnosno potvrđuje se pravo Vlade da i sama donosi određene odluke, uredbe i provedbene mjere ograničenja u okvirima onog naravno što je dogovoreno u okviru zajedničke vanjske sigurnosne politike EU odnosno onog što je dogovoreno i propisano u okviru obvezujućih odluka Vijeća sigurnosti, ali isto tako i ono što Vlada RH sama smatra potrebnim donijeti procjenjujući situaciju.

Međutim, činjenica je da ekonomski analitičari, bar tako govore o tome, da u Hrvatskoj preko 30% ekonomije negdje u sivoj zoni, da se negdje između 40 i 50 milijardi kuna godišnje ne prikaže odnosno ne plati porez na isti. Iz tih razloga je i HSS predložila Vladi RH donošenje zakona o kontroli te nezakonito stečene imovine da se oporezuje taj nesrazmjer između prihoda i imovine, međutim Vlada je to obila.

Zahvaljujem na ovom pitanju, možda samo kratak odgovor ovim zakonom se upravo detaljno utvrđuje definicija imovine i dakle ona će obuhvatiti svu stvarnu imovinu fizičkih i pravnih osoba. Ne. Otvaram raspravu, prvi se javio u ime Kluba Živog zida i SNAGE poštovani zastupnik Branimir Bunjac, nema ga, gubi pravo na raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a sada će govoriti poštovani zastupnik Miro Kovač, izvolite.

Hvala lijepo uvaženi gospodine predsjedatelju, srdačno pozdravljam gospođu državnu tajnicu, pomoćnika ministra i gospođu Čunko iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova i drago mi je da imam zadovoljstvo u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti o ovome prijedlogu zakona konkretno o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja. Čuli smo gospođu državnu tajnicu koja je govorila o tome zašto se mijenja ovaj zakon, ja ću reći nekoliko riječi malo pojasniti cijeli kontekst. Znači prije 30 godina jedna je, 7 najrazvijenijih zemalja na svijetu, država na svijetu, znači G7 ustanovilo jedno, jednu radnu skupinu za financijsko djelovanje, na engleskom jeziku znači Financial Action Task Force i ta je, i ta je radna skupina onda nakon toga '90. godina izdala 40 preporuka za borbu protiv pranja novca i korištenja takvog novca ilegalno opranog pod navodnicima u nelegalne svrhe konkretno u svrhe međunarodnog terorizma. Hrvatska nije obuhvaćena tim tzv. FATF-om tom radnom skupinom za financijsko djelovanje ali je Hrvatska članica Manivol-a ili Manivel-a, kako god želite znači nadzornog tijela Vijeća Europe, 20 zemalja Vijeća Europe obuhvaćeno tom radnom skupinom za financijsko djelovanje. Hrvatska spada u 27 zemalja Vijeća Europe koje su obuhvaćene Manival-om i uglavnom se te preporuke koje se odnose na zemlje koje utemeljile tu radnu skupinu znači FATF odnose se i na Manivol i time na RH. U sklopu našega članstva u Manivol-u se i pišu izvještaji o uzajamnoj evaluaciji prema tim izvještajima Hrvatska dobro stoji, slušao sam kolegu iz HSS-a, mogu prihvatit da imamo na mnogim područjima problema, nismo tu jedini u svijetu, ali na području pranja novca RH dobro stoji, naime, postoji jedan indeks jednog instituta u Baselu tzv. indeks koji promatra pranje novca u svijetu i RH je tu deveta najbolja u svijetu poslije Finske, Estonije, Litve, Novog Zelanda, Sjeverne Makedonije, Bugarske, Slovenije, Švedske i prije Izraela, evo, tako da neću ući u detalje ovoga prijedloga zakona, samo ću reći da su izmjene zakona nužne i potrebne i da bismo se naravno uskladili sa pravnom stečevinom EU, državna tajnica spomenula Direktivu Vijeća EU i Europskog parlamenta iz 2018.g. i stoga kako bismo na ovom području ostali primjerni, Klub zastupnika HDZ-a daje potporu ovom prijedlogu zakona. Slijedeći Klub zastupnika je onaj GLAS-a i HSU-a u ime kojeg će govorit poštovana zastupnica Vesna Pusić, izvolite. Hvala g. potpredsjedniče, gđo. državna tajnice sa suradnicima, dakle, radi se o dodatnoj regulativi u slučaju, ja bih rekla međunarodnih sankcija, to se sada zove mjere ograničavanja, univerzalno poznate kao sankcije koje se mogu provoditi protiv država, ali i protiv pojedinaca. Ja bi rekla da je glavna novina ovih izmjena i dopuna ovog zakona to da se mogu primjenjivati mjere ograničavanja koje, o kojima je odlučila, odlučili UN ili Vijeće sigurnosti i prije nego što se taj sadržaj inkorporira u hrvatsko zakonodavstvo, to smatramo pozitivnim i prihvatljivim. Međutim, tu postoji određeni problem na koji ću se odmah vratiti, samo da prije toga komentiram još nekoliko stvari koje se ovdje mijenjaju. Dakle, uvodi se i nova situacija kojom se rezolucija Vijeća sigurnosti, kojom se propisuje postupanje u slučaju imovine terorista i njihovih pomagača, da se to momentalno zamrzava, to postaje sada i sastavni dio unutarnje pravne regulative RH. S druge strane kaže se da se daje mogućnost Vladi RH da Vijeće EU predloži donošenje određenih sankcijskih odnosno određenih mjera ograničavanja. To je bilo i do sada, dakle, svaka država članica je i do sada mogla inicirati sankcije protiv određenih pojedinaca ili država, ali u toj točci leži i problem. Naime, EU ili Vijeće EU donosi sankcijske režime ili režime ograničavanja konsensualno. Dakle, donosi ih tako da se sve države članice oko tih mjera moraju složiti i svaka država članica, imali smo takve primjere, da sada ne idem previše u detalje, ali iz prve ruke mogu reći da sam sjedila na sastanku na kojem je jedna država članica inzistirala da se iz sankcijskog režima izuzme jedna konkretna osoba i dok se oko te točke nije postigao konsenzus, te mjere ograničavanja se nisu mogle provesti. I sada je moje pitanje i dilema oko ovih inovacija, dakle, RH može recimo temeljem odluke Vijeća sigurnosti uvesti sankcije prije nego što postanu one sastavni dio, dakle, prije nego što prođu kroz parlament i prije, pretpostavljam po ovome kako je to tu formulirano, i prije nego što prođu proceduru odlučivanja unutar Europskog vijeća odnosno ministarskih vijeća, pa onda i Europskog vijeća. Što se događa ako RH uvede sankcije ili mjere ograničavanja, a recimo unutar Europskog vijeća se oko toga ne postigne konsenzus ili se postigne neki modificirani konsenzus, dakle, neki, složi se oko nekog donekle modificiranog ili drugačijeg rješenja. Da li mi imamo odgovor na to ili smatramo da je sama činjenica da je nešto prošlo kroz Vijeće sigurnosti, garantira ujedno i jednoglasnost ili konsenzus u Europskom vijeću. Dakle, sama po sebi ova defakto jedina prava izmjena koja se ovdje legalizira ili formalizira, a to je da odluke Vijeća sigurnosti o sankcijama odnosno ograničavanjima se mogu primjenjivati odmah bez ili prije završene procedure u RH, kakav to odnos ima i kako se to odnosi prema odlučivanju unutar Europskog vijeća? Dakle, taj konsenzus je i dalje na snazi što se tiče sankcija koje provodi EU ili mjere ograničavanja koje provodi EU, a to u suvremenim uvjetima postaje složenije ja bi rekla ili nešto, nešto kompliciranije naročito ako uzmemo u obzir i činjenicu da se ovdje navodi kako Hrvatska to može pokrenuti temeljem recimo inicijative neke zemlje članice Europske unije, ali i nečlanice Europske unije. Mi u ovom času imamo jednu prilično kompliciranu situaciju recimo u odnosu na sankcije Irana.

Na koji način se Hrvatska - a to je treća zemlja možemo reći iako treća zemlja koja je originalno bila potpisnica tog međunarodnog sporazuma - na koji način se u tim situacijama Hrvatska odnosi? Još je složenija situacija kada se radi o pojedincima. Najčešće kada se radilo o mjerama ograničavanja to se odnosilo na pojedince tzv. tajkune uglavnom istočnoeuropske provincijencije. Dakle na pojedince koji u nekim slučajevima su ili investirali izvan svoje zemlje u pojedine zemlje Europske unije i na tim temama je dolazilo obično do prijepora ili sukoba na Europskom vijeću odnosno među državama članicama Europske unije i tu je bilo potrebno postići konsenzus da bi se mjere ograničavanja mogle uvesti. Mjere ograničavanja ili sankcije koje bi sama Hrvatska protiv nekoga uvela pretpostavljam da nisu ovdje na dnevnom redu iz niza razloga uključujući i ekstremnu neefikasnost koja bi to izazvalo.

Dakle, na tu temu mislim da bi bilo dobro da date određeno objašnjenje na koji način se u tom slučaju Hrvatska postavlja. Ovisno o obrazloženju mi ćemo onda podržati ili ne podržati ovaj Zakon. Izvolite. Pozdravljam državnu tajnicu sa suradnicima. I moram reći na početku da Klub zastupnika SDP-a će podržati ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnim mjerama ograničenja i jednostavno smatramo da je to ustvari ažuriranje postojećeg zakona koje je dobro došlo i potrebno i da se potrebno uskladiti sa novim preporukama posebice MANIVAL-a kako bi bili dio jednog jedinstvenog sustava globalnog koji pokušava zaustaviti, spriječiti ili umanjiti financiranje terorizma ili pranje novca. Naravno novac peru samo isključivo oni koji ga imaju, tako da treba gledati i porijeklo novca kako se do njega dolazi. Jer obično osobe koje su vrlo utjecajne u pojedinim društvima su one koje i peru taj novac i na taj način kroz novac osiguravaju i svoj utjecaj u društvu. Ono što mi se čini jako važno je i to da ažuriranjem ovoga zakona i usklađivanjem sa preporukama FATF-a mi de facto dovodimo naše gospodarstvenike i tvrtke u jedan ravnopravniji položaj na međunarodnim tržištima jer ako poštujemo te preporuke neće biti predmet pojačane dubinske analize kada dolazi na određeno tržište, što će im sigurno olakšati njihovo gospodarsko poslovanje. Same sankcije s obzirom da se ovdje radi o sankcijama, ono što treba uvijek upozoriti radi se o mjerama kojima se pokušava utjecati na one koji donose odluke u pojedinim državama dakle, na vlast određene države. No vrlo često sankcije pogađaju više obične građane, nego što pogađaju nositelje i obnašatelje vlasti i u tom smislu razvio se koncept pametnih sankcija ili smart factions i ono što bi Hrvatska trebala svaki puta prije nego što pristane na određene sankcije bilo da se one donose u okviru Ujedinjenih naroda, Europske unije ili da se pridruži određenim jednostranim sankcijama inzistirati na analizi učinkovitosti tih sankcija. U konkretnom slučaju i na analizi kako će one utjecati na obične građane, koliko će oni propatiti zbog sankcija, a koliko će biti u mogućnosti izvršiti pritisak na vlastodršce da promijene politiku zbog koje se same sankcije i uvode. Ubrzavanje procedure unutar Republike Hrvatske primjer sankcija je nešto što je stvarno jako dobro došlo uključujući i ove pojačane ovlasti stalne skupine, jer ono što smo imali ponekad ne samo u Hrvatskoj nego i u drugim državama da se sankcijama nisu primijenile u realnom vremenu odnosno od najave da će se one uvesti, pa do toga da papirnato stvarno bude sve provedeno i da državni organi ih mogu provoditi, uvijek je bio jedan vremenski razmak koji je dovodio do toga da su novci koji su bili na računima bili onda u međuvremenu podignuti i da nisu bili zahvaćeni sankcijama. Dakle, sankcije imaju vremena, a imaju smisla samo ako se odrade u realnom vremenu i ako se ne dozvoli onima koja jesu pod sankcijama da povuku svoja dobra sa mjesta gdje mogu biti predmetom sankcija na ona gdje ne mogu biti predmetom sankcija. Jako je dobro da se uvodi i virtualna imovina, nešto što dolazi evo sa 21. stoljećem, dakle, ažuriramo i u tom kontekstu zakon i to mi se čini važnim, kao i mogućnost objave popisa fizičkih i pravnih osoba koje su pod međunarodnim sankcijama UN-a ili EU, ta lista treba biti dostupna svima, uključujući i našim gospodarstvenicima da ne bi onako nehotice uletili u određene poslovne aranžmane sa tvrtkama, sa zakladama, sa čelitima koje su vezane uz terorizam, vezane uz financiranje terorizma ili uz neke druge nedozvoljene i protupravne radnje. Evo, ponavljam još jedanput, neću više dužiti, podržavam ovaj prijedlog zakona.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, predstavnici ministarstva, drage kolegice i kolege, evo iskoristit ću ovu priliku još jednom čestitat vam i sa ovom naknadno, sve najbolje za Uskrs, evo krenuli smo raditi, imamo točke dnevnog reda koje možda onako na prvi pogled imaju manju vrijednost, onda imali smo aktualni sat, vjerojatno mediji su puno toga zabilježili, ali tema o kojoj ćemo govorit sada definitivno je važna i trebamo na neki način zajednički dati potporu i inicijativama i ovoj inicijativi i s druge strane vidjeti što se to događa kod nas da dovodi zapravo do toga da vidimo i u samoj preambuli zakona navodi se da je odbor stručnjaka Vijeća Europe Monivel, oni su dali isto tako i procjene i oko unaprjeđenja sustava pranja novca i financiranja terorizma, čim dobiješ preporuke, to znači uočavaju određena kretanja koja se događaju i treba to pažljivo pogledati i naravno, trebamo bit svjesni, sve tokove ne može se nikad predvidjeti, niti se sve može zaustaviti, ali ono što uočimo jedanput, to bi trebalo uvesti u praksu da se ne može ponavljati. Pratili smo kroz naše medije da upravo oblika pranja novca ima raznih, od onih nama možda banalnih, evo sad bilo je nedavno o slovenskim liječnicima, skupini slovenskih liječnika koja je kod nas deponirala novce, koje su da tako kažem, najblaže rečeno, prikupili od mita kojeg su dobivali. Da nije nešto malo, govori da je to iznos 1,2 milijuna EUR-a, prema tome, nekad iz onih vrlo malih stvari može se stvoriti novac koji netko odluči da će ga negdje gdje mu je blisko ako govorimo o geografskoj blizini, ako govorimo o nekoj jezičnoj blizini, da kod nas se to dogodi. Uglavnom kad se to otkrije, onda se opet postavi pitanje, taj novac je došao kod nas. Imamo isto tako i nekih većih razmjera, nedavno je bila skupina iz Italije koja je kod nas oprala negdje pretpostavlja se oko 180 milijuna kuna, što već nisu tako mali novci. Znači, događa se na više razina. Ovdje na kraju ne govorimo o nama, vrlo često smo tu pričali o ljudima u RH, koji kroz razne oblike pokušavaju oprati novac, najčešći je onaj oblik koji iz trgovačkoga društva i još ako je bolje, možda iz nečega što je u vlasništvu države, pretoče na privatan račun da se ne mora platiti porez, ali ne daj Bože još da to bude i za financiranje nekih aktivnosti kao što je terorizam, nadam se da nećemo imati takav slučaj. Ali, opet naglašavam, trebamo biti svjesni da bi se moglo pojaviti u jednom trenutku da dođemo na udar da netko utvrdi iz područja, s područja RH da je došao novac koji je možda negdje nekim obiteljima, državama, nanio zlo i upravo radi toga dajemo podršku ovoj inicijativi da idemo u ove izmjene. Ono što je bitno, utvrdili smo, svjesni smo to se i kod nas događa. Ali onda postavlja se pitanje što ćemo s tim transakcijama, kako njih uočiti?

Ima onih koji dođu, pa kupe nekretnine, pa onda vidimo da ima i slučajeva gdje se upisuje vlasništvo koje je usred nesređenih zemljišnih knjiga se ne knjiži, pa ostaje nedorečeno, al tu ćemo reć ne samo da je iz vana, nego mi smo stvorili sustav u kome brojni i naši pojedinci ne želeći prikazati vlasništvo, zapravo tako skrivaju svoju imovinu. Znači, sve ono što mi možda i ovdje sitno radimo, to netko iz vana dođe, pa prepozna kao priliku da napravi veliki i ono što prepoznatljivo, što možemo se često susresti, možda i kroz komične situacije nekih serijala ili filmova gdje svi pomalo kradu, pa kradu oni mali, pa onda oni koji su im šefovi kradu, pa svi šute jel to je opće prihvatljivo. I isto tako možemo govoriti i o ovome da se događa na, vide da smo pogodno područje. Događaju nam se i razmjene gdje naočigled, na prvi pogled zapravo sve bi bilo legalno. Imali smo u slučaju Agrokora gdje je na jedan recimo polulegalan način, teško ga je izdefinirat kad je tu zakonodavstvo nekada nedorečeno, izvukao novac, pa je bilo za stvaranje novih akvizicija, za određene troškove, prebacuje na sredstva iz RH prema van, gdje je na kraju je to tamo izvlačeno i trošeno za vlastite potrebe. Prema tome, modeli su brojni. Imamo onda jedan model koji je možda isto vezan je uz ovu aferu koja je bila oko Agrokora, a to je stvaranje novoga novca putem mjenica. Znači nastaje novi novac koji trži se. On je nastao iz jedne obaveze koju stvoriš koja je papirnata, ali na kraju to postaje novac. Znači ja tebi dajem nešto što je možda negdje na nekom skrivenom računu, evo ja sada onako malo to ću i karikirati, a ti ćeš mi dati i obveznicu. Tu obveznicu ja pretvorim u novac i mi smo ga oprali. Znači na brzinu se može oprati. Sve ove primjere koje sam naveo pokazuje samo da postoje brojni fiktivni pravni poslovi koje bi trebale institucije nadgledati. I uvijek će reći netko onda – da ali vi tamo u Saboru vi ste izglasale te zakone i sada odjednom vama ne valjaju. Zakon ne može nikada biti dovoljno detaljan da bi izgleda našu kreativnost spriječio do kraja. Ali bi institucije koje su nadležne za praćenje financijske pogotovo financijskoga tržišta trebale biti i osposobljene i trebale bi prepoznavati takve pojavnosti i ažurnije reagirati da ne bude da nam se dogodi kada raspravljamo o nekoj aferi da netko nam kaže – da, mi smo to uočili.

Bojim se da upravo kod nas se ne događa takav slučaj da nam zapinju takve pojavnosti i da onda oni koji su ključni donositelji odluka njih se na kraju prozove. Prozvat će se ministra, Vladu i one koji su odgovorni u tome zašto se nije ništa poduzelo. Jedan od problema koji se često pojavi je pitanje stvarnih vlasnika o kojemu treba isto tako ozbiljno razmatrati, gdje imamo prigodu vidjeti da se pojavljuju neke offshore kompanije ili neki strani fondovi koji u ime nepoznatoga vlasnika preuzimaju vlasničke udjele u Hrvatskoj. Sada evo u Nacionalu čitamo o INA-i gdje propituje se o tome da li će biti investicije u Rafineriju Rijeka, da li će ovaj da tako nazovemo neki prešutni dogovor koji se pojavljuje kroz medije da će Rafinerija Rijeka biti obnovljena. U tom slučaju bi sve bilo ok, a ako ne bi bila obnovljena onda bi Vlada poduzela određene akcije. Ali uvijek zaboravimo, postoji onaj dio što se vodi na skrbno vlasništvo, na skrbničkim računima koji bi mogao biti kako bih ja rekao evo mi u Mostu smo imali priliku kada se zasnivala Vlada bili smo onaj manji partner ali bez toga manjeg partnera se nije mogla praktično formirati Vlada. Ako bismo vidjeli samo da takav model na te što su vlasnici skrbničkih računa bi se prenio onda bi se sve odluke mogle donosit, ali oni žele iz tko zna kojih razloga biti prikriveni, Prema tome, prikrivenost koja stoji iza toga isto može biti nešto što je zapravo model pranja novca gdje se ne želi istaknuti niti ime, niti porijeklo imovine, niti razlozi zbog kojih se preuzima pogotovo evo recimo INA koja je imala strateški značaj u Hrvatskoj, udio. Ovo oko zemljišnih knjiga sam naveo, prema tome, htio sam biti na neki način konkretan, naravno dati potporu ovom prijedlogu, al bit konkretan da nama se događaju ti slučajevi, da te slučajeve ne možemo generalizirati, nego da treba ih zapravo utvrditi što omogućava njihovu pojavu, koje su odgovorne institucije da bi spriječile i ono što je najbitnije trebamo imati i nacionalnu kampanju podizanja svijesti da takve pojavnosti definitivno ne doprinose niti napretku, niti društva, niti države u kojoj živimo i da je trebamo po saznanju prijavljivati. Često nam se dogodi da upravo pojedinci koji primijete određene takve malverzacije nemaju dovoljno vjere u državne institucije da mogu napraviti prijavu, prijava koja će biti sa njihove strane obrađena, a da neće se izložiti možda tako pojedinca i da se utvrdi zapravo meritum stvari, a ne tko je taj koji je prijavljivao i preko koga će se prelomiti jer vrlo često u sudskim postupcima događa nam se da oni koji su krunski svjedoci kada dođu na unakrsno ispitivanje odjedanput su zaboravili ono što su naveli, pa smo evo imali tako pitanje oko novca koje je Sanader dobio, koje je zapravo prebačeno na račune kod jednog njegovog, ja ću reći partnera u to vrijeme, da taj novac odjedanput nikako da se vrati gdje pripada tj. da ga država traži i da ga konfiscira zapravo za ovo vrijeme i onda vidimo da tu događalo se puno takvih, ja bi rekao, malverzacija koje stoje iza toga, a naš pravosudni sustav nema alate ili nema dovoljno snage da može to odlučno odrezati. Evo, ja želim samo da predlagatelji i u okviru i ovoga zakona i drugih zakona koji će biti vezani za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma budu odlučni i da dobiju jasnu potporu ne samo evo ovdje i od vladajućih, nego isto tako i od opozicije i naravno ono što je još bitnije nakon što zakoni budu doneseni da se oni mogu i provesti i tu je osposobljenost vrlo važna i sloboda da mogu neovisno od bilo koje politike ili drugoga utjecaja provoditi mjere i sprječavati ovakva događanja.

Zahvaljujem, stvarno samo par kratkih riječi, htjela bih zahvaliti svim dosadašnjim govornicima, jer iz izlaganja je bilo vidljivo da možemo zaista računati jednu široku i veliku potporu zastupnika ovog visokog doma vezano za ove izmjene i dopune zakona. Ovim stvarno izmjenama i dopunama ćemo učinit ovaj naš zakon još boljim. Vezano za pitanje odnosa između sadržaja restriktivnih mjera koje se donose u okviru Vijeća sigurnosti koje su same po sebi obvezatne za sve države članice UN-a i onda odnos tih restriktivnih mjera koje se onda donose na razini EU u okviru zajedničke sigurnosne i vanjske politike, dakle, možemo dakle reći da naravno Vijeće sigurnosti donosi obvezujuće sankcije i one su kao takve obvezujuće za sve članice. Vijeće, EU i njezine države članice naravno imaju i zadržavaju pravo donijeti možda drugačije ali ne mjere koje bi bile u suprotnosti s onima koje je propisalo Vijeće sigurnosti nego dakle mogu biti šire, dublje i drugačije i o tome sve države članice kao što smo i čuli odluku donose jednoglasno, dakle konsenzusom jednoglasno i zaista je bilo slučajeva i to se još uvijek zna ponekad dogoditi da je čak samo jedna država članica uskraćuje svoju suglasnost iz nekih svojih partikularnih interesa, međutim to ne sprječava druge države članice samostalno u očekivanju odluke u okviru zajedničke sigurnosne i vanjske politike donijeti i uvesti te konkretne mjere. Dakle, imamo sankcije koje se donose u okviru Vijeća sigurnosti, imamo sankcije koje se zajednički dogovaraju u okviru zajedničke sigurnosne i vanjske, a kao što je ovim zakonom određeno jasno je da Vlada RH ima puno pravo i sama donositi zasebno određene mjere, bilo da bi one produbile, proširile one već postojeće ili čak donijele neke druge mjere za koje Vlada RH polazeći od vlastite političke procjene smatra, smatra potrebnim. Ono što je potrebno jest naravno da te mjere budu u skladu da nisu u suprotnosti s onima donesenim u okviru Vijeća sigurnosti kao ni one zajedničke sigurnosne i vanjske. Kad, spomenuto je bilo i tko može sve Vladi predlagati donošenje, čak možda malo i drugačijih dodatnih, dubljih, širih mjera, sadašnji prijedlog vrlo je široko koncipiran on omogućava Vladi naravno donošenje odluke po vlastitom nahođenju, mogu članovi ove stručne skupine, ali mogu zaista i treće države i čak je navedeno dakle ne samo države članice EU nego i treće. Zbog čega je to tako? To se posebno misli na one države članice Vijeća Europe koje su okupljene u okviru Manivol-a, vala iz koje zaista moguće u toj uskoj suradnji država članica Vijeća Europe, mogu imati sugestije i prijedloge za donošenje nekih novih mjera i sankcija. U svakom slučaju odluka u ovim konkretnim, ostaje na Vladi RH. I možda samo zaključno reći da smo u izradi prijedloga izmjena i dopuna te izmjene preko našeg Ureda za sprječavanje pranja novca već informira o njima, informirali i izvijestili Manivol i dobili smo vrlo dobre pozitivne povratne informacije o ovim prijedlozima koji su sad pred vama. I to je čak rezultiralo time da je Manivol odustao od posebnog evaluacijskog postupka koji je imao redovito predviđen za RH pod uvjetom da zaista ove mjere kao što su sad ovdje predložene pred vama budu, budu prihvaćene. Evo, slijedom svega navedenog stvarno smatramo da su ovi prijedlozi izmjena i dopuna vrlo kvalitetan doprinos borbi RH i u sprječavanju pranja novca i međunarodnog kriminaliteta.

Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo te Odbor za regionalni razvoj i fondove EU. Želi predlagatelj dati dodatno obrazloženje? Poštovana državna tajnica u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU Spomenka Đurić, izvolite. Zahvaljujem predsjedavajući, poštovane zastupnice i zastupnici pred vama je Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt nacionalnog sufinanciranja EU fondova za razdoblje '14. – '20. i to B projekt odnosno B ugovor. Sukladno zakonu o sklapanju izvršavanja međunarodnih ugovora ovim zakonom se u stvari potvrđuje ugovor o financiranju između RH i Europske investicijske banke za projekt nacionalnog sufinanciranja EU fondova u razdoblju '14. i '20. Ugovor je potpisan 7. prosinca 2018. godine u Zagrebu za RH u ime i za račun RH je potpisao ministar financija Zdravko Marić, a za Europsku investiciju banku je bio potpredsjednik, potpisnik je potpredsjednik Europske investicije banke gospodin Dario Scannapieco. EIB odnosno Europska investicijska banka je na sjednici odbora direktora održanoj 14., 16. prosinca 2014. godine odobrio Hrvatskoj okvirno kreditiranje za osiguranje nacionalnog doprinosa za sufinanciranje projekata koji se iz Europskih strukturnih investicijskih fondova u programskom razdoblju '14.-'20. i iznos okvirnog kredita je 600 milijuna EUR-a. Ugovorom o financiranju osigurava se nacionalni doprinos za sufinanciranje projekata iz Europskih strukturnih investicijskih fondova koji proizlaze iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija '14.-'20., kao i velikih projekata iz instrumenta za povezivanje Europe tzv. CEF instrument. Ukupan iznos zajma je 300 milijuna EUR-a, dok je ukupan iznos prvog dijela tog zajma na 300 milijuna EUR-a u potpunosti povučen u rujnu 2017. godine. Sredstva iz prvog dijela projekta dodjeljivala su se uglavnom projektima za pokrivanje nacionalnog dijela sufinanciranja za korisnike državnog proračuna. Kao što svi znate pretpostavljam ukupna vrijednost Operativnog programa Konkurentnost i kohezija procijenjena je na 8,1 milijardu EUR-a, a ugovorom o financiranju se onda osigurava sufinanciranje projekata iz područja prometa, energetike, okoliša uključujući područja vezana uz upravljanje otpadom i otpadnim vodama, zdravlja, istraživanja razvoja, zaštite prirode, socijalne infrastrukture, informacijske i komunikacijske tehnologije te urbane obnove. Nositelj projekta je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU u svojstvu upravljačkog tijela za Operativni program Konkurentnost i kohezija koje će kao i za prvi dio ovog zajma biti odgovorno za provedbu projekta i biti će glavni sugovornik Europskoj investicijskoj banci vezano uz odabir pojedinačnih projekata za sufinanciranje, planiranje financijskih alokacija za provedbu projekata te praćenje napretka provedbe projekta i izvještavanje prema investicijskoj banki, banci, kao što je to bilo i u slučaju prvog dijela ovog zajma. Zajmoprimac je RH koju predstavlja Ministarstvo financija.

Poštovana državna tajnice obzirom da je ravnatelj Središnje agencije za ugovaranje i financiranje projekata izjavio da je donijelo provedbeno tijelo SAFU-a 689 odluka o nepravilnosti zanima me i to ukupno iznosi 500 milijuna korekcija, znači pola milijarde, zanima me koliko će se zapravo od tih 500 milijuna korekcija, nepravilnosti, nezakonitosti financirati iz ovog zajma, koliko je na čekanju i koliko će se isfinancirati iz ovog zajma o kojem danas raspravljamo.

Zahvaljujem na pitanju poštovana zastupnice, hvala, zahvaljujem na pitanju poštovana zastupnice kao što sam rekla zajmom EIB-a odnosno kreditnim sredstvima se financiraju samo prihvatljivi troškovi, a vi svakako dobro znate da troškovi financijskih korekcija nisu prihvatljivi troškovi, tako da ne neprihvatljivi troškovi neće financirati iz ovog zajma, a i na svakom je od korisnika da osigura način na koji će financirati neprihvatljive troškove. Hvala potpredsjedniče, uvažena državna tajnica da li su u okviru ovih 600 milijuna EUR-a iz ovog fonda mogu sufinancirati i projekti jedinica lokalne i regionalne samouprave u okviru Projekta Slavonija i projekti obrtnika i poduzetnika? Zašto to pitam? To sam istako i na savjetu za Slavoniju da bi već sad kapaciteti proračuna jedinica lokalne samouprave su bukirani da nemaju više sredstava za sufinanciranje i praćenje projekata. Evo npr. u Brodsko-posavskoj županiji gdje su ugovorili nekih 10-tak projekata energetske obnove zdravstvenih ustanova i škola to je iznos preko 100 milijuna kuna i županija mora dići kredit da bi sufinancirala ovaj iznos, znači za druge projekte nema novca.

Poštovani zastupniče, kroz ovaj zajam kao što sam rekla u izlaganju osigurava se nacionalna komponenta za sufinanciranje velikih projekata koji se financiraju iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija i iz instrumenta za povezivanje Europe tzv. CEF instrumenta. U okviru projekata koji se prilažu i kojima se opravdava ovo sufinanciranje mogu biti i neki projekti koji se provode na područjima jedinica lokalne i regionalne samouprave, međutim primarno su to projekti kojima se osigurava nacionalna komponenta za korisnike državnog proračun. Za sve one drugi koji to nisu sredstva za sufinanciranje projekata se osiguravaju na neke druge načine poput recimo raspisivanja javnog poziva za osiguranje sredstava za sufinanciranje projekata koje osigurava u konkretnom slučaju naše ministarstvo, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU. Pristup je jednak prema svima, na jednak način to pravdamo, a da li će u okviru projekata kojima će se pravdat kreditiranje [[Upadica: Hvala.]] ući i neki od projekata poduzetnika ili eventualno jedinica [[Upadica: Hvala.]] lokalne ili regionalne samouprave zavisi o tome da li će i za koji od tih projekata sufinanciranje se osigurat iz …/nerazumljivo/… hvala. Ne. Otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista govoriti poštovani zastupnik Tomislav Panenić, izvolite. Hvala lijepo, poštovana državna tajnice sa suradnicama ovdje imamo i sami ste rekli nešto što se ponavlja, nažalost ono što mi moramo reći da evo gledajući da koliko dobijemo sredstava iz EU onaj dio koji trebamo sami sufinancirati pokaže se da evo ni to ne možemo vlastitim snagama. Tu vidimo zapravo kolika je slabost, zapravo financijska ta slabost naše države gdje normalno ako vam netko pokloni, gledam u okviru kohezijske politike, znači u ovom periodu smo negdje predviđeno da dobijemo negdje 9,45 milijardi EUR-a mi bismo otprilike 1,5 milijardu trebali sami sufinancirati u okviru ovih 7 godina, ali mi to nemamo vlastitu financijsku snagu. Jedan zajam 300 milijuna EUR-a smo potrošili negdje 2017. sad dolazi nova tranša još 300 milijuna upravo sami ste rekli idete financirati ove velike, znači kapitalne projekte koji bi trebali bit, ali svaki taj zajam, on današnju potrošnju odgađa za buduće vrijeme. Ja razumijem da je naravno zaduživanje po ovim uvjetima je vrlo povoljno i onda će ekonomski netko reć zašto da trošite vlastita sredstva koja možete negdje dalje utrošiti ako već možete dobiti tako povoljne zajmove. Al ono što imamo često prigodu vidjeti da zapravo ta sredstva koja bi bila oslobođena kroz takve povoljne zajmove, nisu ona sredstva koja se sada mogu utilizirati u ovome trenutku i donijeti taj ubrzani rast. Imali smo primjere upravo oko samih zajmova da nam se dogodi da evo 300 milijuna EUR-a sada uzimamo zajma koji ćemo kroz dugi period vraćati, s druge strane, pošalje nam netko na naplatu jamstvo, državna jamstva, kao što je u slučaju Uljanika i mi ih sve poplaćamo u roku par mjeseci. Znači, možemo, nekada kad je stvarno bitno, možemo, kada hoćemo, možemo, kada napravimo dobru preraspodjelu možemo i moramo. Nekad moramo napraviti i taj napor, idemo napraviti napor da nešto iz vlastitih sredstava potrošimo, da ne bude samo zaduživanje. Raduje se zapravo nacija kada sluša vijesti koje premijer prenese, pada nam razina, općenito znači, naših zaduženja, javni dug je manji. Međutim, kad pogledamo onaj, veličinu njegovu, on lagano raste, on ima tendenciju laganoga porasta odobrenjem zapravo i zaduživanjem ovim novim, mi ćemo još malo nadodati na to. Znači, stalno moramo činiti nove napore da bi nam rastao naš, naši proračunski prihodi, da bi nam rastao naš BDP i da bismo onda mogli pokazivati u postotku koliko se to smanjuje, ali nikako da dođemo do one supstance koliko je to ukupno novca koje naša država, gledajući kad bi to podijelili po broju stanovnika, koliko svaki stanovnik u jednom trenutku duguje. Iscrpili smo puno financijskih instrumenata tijekom ovog vremena, evo i sam sam bio u Vladi sa ministrom Marićem i prateći njegov rad, nakon toga sva moguća, zapravo sve moguće pogodnosti trenutke koje smo imali niskih kamata smo odradili, odradili, refinancirali naše obaveze, postigli niže kamate, znači, upravo na tim kamatama, zamislite koliko su bile velike te kamate kada refinanciranjem samo obaveza smo došli da nam pada naše opće zaduženje. Zamislite da dotaknemo se jednom, zagrebemo u glavnicu, da počnemo jednom vraćat tu glavnicu, da nema na što kamata doć, bila velika, bila mala, kamata je kamata, ona nas opterećuje i zapravo na neki način kao što pratimo kod neke visoko zaduženih država postanu predmet dogovora moćnih sila kako da im se otpišu njihove kamate, njihova zaduženja, ali mi kao članica EU naravno ne trebamo niti pomišljati da se nađemo u takvoj situaciji. Sada će se izglasati ovo zaduženje i financirat ćemo, naravno, to bi trebalo, ti svi projekti trebaju postići novi zamah, prvo kroz gradnju, pa onda kasnije kroz svoju uporabu, trebali bi donositi nove prihode, ti prihodi da ovo financiraju, al onda vam se događa novi momenat, idemo novo proračunsko razdoblje, novi prijedlog je Europske komisije da se nacionalna komponenta poveća, a povećala bi se sa 15 na 30% i naravno da smo mi protiv. Mi smo protiv jel nemamo tih sredstva, znači, pokazujemo sada i s ovim da nemamo sredstva ni za 15%, a kad dođemo do 30% imat ćemo ogromne poteškoće i svi napori i ministra Marića sada i cijelog sustava koji radi, bit će na neki način unazađeni jel nećemo stvarati novu vrijednost. Ali iskustvo koje smo vidjeli kroz vraćanje državnih jamstava pokazuje da možemo, da možemo odvojiti prostor i da možemo pokrivati naše potrebe. Ovdje kroz raspravu sam čuo, isto evo od kolege Vlaovića, lokalna samouprava, regionalna, već su lagano prezaduženi, znači, intenzitet povlačenja europskih projekata se polako, ušao je u jednu kolotečinu jel na početku je pokrenit ga možda u SDP-ovoj Vladi bilo teže, onda malo kad se to zarolalo, sada dolazimo, trebamo to iskoristiti, tko god je malo agilniji od čelnika lokalne ili regionalne samouprave, oni su postigli napredak, financiraju i trebaju svoje sufinanciranje zatvoriti i zadužuju se. A nedavno smo slušali isto tako analizu na što su se potrošila decentralizirana sredstva? Na povećanje plaća. Znači, raste masa plaća. E sad, ako ćemo tako gledat, onda se može opravdano postavit pitanje lokalnim samoupravama, kad nam kukate, idete prigovarati, mi nemamo za naš udio, a kako ste imali za povećanje plaća? To je bilo prvo što ste uspjeli riješiti i onda kažete, onda kad to povećamo, onda opet nemamo za europske projekte i ja sam, ja znam i siguran sam u to da Ministarstvo financija kad je radilo prijedlog decentralizacije, zapravo fiskalnoga izravnavanja da je tada imalo cilj da ta sredstva se utroše u razvojne projekte, al vidimo da kada nekome daš previše novca odjedanput i ne staviš mu okvire u kojima se treba kretati, onda se to sve skupa pretvori samo u, ja ću reći nešto što ljudi kolokvijalno govore, političko uhljebljivanje, vjerojatno postoje potrebe, al ako su svi cijelo ovo vrijeme mogli funkcionirati i gdje se govorilo o viškovima radnika i o svemu i odjedanput kad dobiješ sredstva, onda što povećaš broj zaposlenih. Znači, vrlo se ponašamo nekada neodgovorno. Naravno da gledajući s ovim sredstvima ćemo pokriti financiranje velikih projekata, al ono što ostaje i dalje jedna velika obaveza koju treba razmatrat, a to je pitanje financijskih korekcija na projekte koje, evidentno je da će ih biti koji bi mogli biti značajnog iznosa i trebaju biti isto tako pokriveni da li iz ovog zajma il će biti pokriveni iz nekoga novoga zajma ili ćemo reći u našem proračunu kada bude novi proračun pa će stajati ovoliko sredstava moramo osigurati da bismo pokrili te financijske korekcije. Sve u svemu 300 milijuna eura koji će se sada uzeti zapravo samo otvara još jednu Pandorinu kutiju u kojoj jasno je da bilo koji novi ciklus projekata koji bi trebali biti kapitalno značajni, kapitalno intenzivni zahtjeva novo zaduživanje i opet zaduživanje, zaduživanje. I s druge strane slušajući priče mi se, naš javni dug u postotku opada ali u nominalnom moramo biti svjesni da će rasti koliko u ovim povoljnim okolnostima niskih kamata jedne ekspanzije okruženja u kome je i naše gospodarstvo koje je takvo kakvo jeste uspijeva rasti, pokazuje samo da u jednoj manjoj, samo da je manja recesija, samo da se promjene, zapravo financijski uvjeti kreditiranja može nas dovesti ponovno u jedan težak položaj da zapravo sami sebi stvorimo krizu. I vrlo treba biti odgovoran prema zaduživanju i ja vjerujem evo da ćete i ove riječi uzeti u obzir da sredstva koja će se uzajmiti će biti potrošena stvarno na projekte koji mogu osigurati stvaranja dodane vrijednosti da ta dodana vrijednost bude u vrlo kratkom roku pa da stvara zapravo i nove prihode koji mogu financirati evidentno nove obveze koje ćemo opet morati financirati iz novih zajmova, povoljnih, nepovoljnih ali zajam je uvijek zajam.

Hvala poštovani potpredsjedniče, poštovana državna tajnice sa suradnicama, kolegice i kolege. Pa Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju ugovora o financiranju između RH i Europske investicijske banke za projekt nacionalnog sufinanciranja EU fondova u razdoblju od 2014. do 2020. godine Klub HDZ-a će podržati. Naime, tu se radi o drugom čitanju pa je dobro napomenuti da je na temelju članka 207.a Poslovnika Hrvatskoga sabora zakoni kojima se potvrđuju međunarodni ugovori donose u pravilu u jednom čitanju a postupak donošenja pokreće se podnošenjem Konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju ugovora što je ovdje slučaj. Uvodno bih podsjetila da je Europska investicijska banka institucija EU za dugoročno kreditiranje i u vlasništvu je država članica EU. Svoja dugoročna financijska sredstva stavlja na raspolaganje za potrebe zdravih ulaganja kojima se pridonosi ostvarivanje ciljeva politike EU u Europi i izvan nje a djeluje u oko 160 zemalja. Pristupanje EU RH je postala punopravna članica Europske investicijske banke a do dana smo sa EIB-om sklopili 42 ugovora za 8 zajmova izravno RH i 34 zajma uz državno jamstvo u ukupnom iznosu od oko 4,76 milijardi eura. Govoreći o ugovoru o financiranju o kojem danas raspravljamo okvir za kreditiranje vrijedan je čuli smo od državne tajnice ukupno 600 milijuna eura i Odbor direktora EIB-a odobrio je Hrvatskoj u prosincu 2014. godine u svrhu osiguranja nacionalnog javnog sufinanciranja projekata iz operativnog programa konkurentnosti i kohezije. Prvi dio zajma u iznosu od 300 milijuna eura ugovore ne 2015. godine i u potpunosti je isplaćen Hrvatskoj a iskorišten 2017. Prvi obrok zajma potpisan je 2015. godine i omogućio je hrvatskoj Vladi da pokrene veliki broj projekata od primjerice modernizacije pruge Zaprešić-Zabok, izgradnje pročistača otpadnih voda na Krku, izgradnju i sanaciju vodovodne i komunalne infrastrukture u Vukovaru, Petrinji, Rovinju, Županji, Vodicama, Šibeniku, izgradnju i opremanje službe za palijativnu skrb Varaždinske bolnice u Novom Marafu i studentskih domova u Virovitici, Vukovaru i Osijeku te pokretanje pilot projekta e-škole. Ovaj drugi dio zajma o kojem danas raspravljamo je ugovor o financiranju između RH i Europske investicijske banke za projekt nacionalnog sufinanciranja eu fondova u razdoblju od 2014. do 2020. godine koji je potpisao naš ministar financija gospodin Zdravko Marić i potpredsjednik Europske investicijske banke 7. prosinca prošle godine. Zajam je vrijedan 300 milijuna eura kao što smo čuli uz mogućnost otplate do 25 godina i indikativnu fiksnu kamatnu stopu od 1,654% Projekti koji se sufinanciraju zajmom odnose se na prioritete definirane navedenim operativnim programom a uključuju sektore prometa, zaštite okoliša, zdravstva, istraživačku razvojnu infrastrukturu, zaštitu prirode, socijalnu infrastrukturu, informacijske i komunikacijske tehnologije, urbanu regeneraciju te gospodarenje vodama i otpadom. Ministarstvo financija ugovorom je određeno kao predstavnik zajmoprimca a Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU glavni je partner u provođenju projekata i komunikacije sa Europskom investicijskom bankom vezano za alokaciju podprojekata te nadzor i izvještavanje. Mislim da se svi možemo složiti da su uvjeti kreditiranja prihvatljivi i dobro definirani. Ovakav model osiguravanja sredstava pokazao se kao prikladno rješenje za osiguranje nacionalne komponente sufinanciranja projekata. Malo prije čuli smo i od kolega na koji način oni vide i povlačenje sredstava iz eu fondova. Drago mi je čuti da kolega Panenić kaže da se to konačno zakotrljalo. Zato ovom prilikom bih voljela istaći par podataka. Često izgovaramo neistinu da Hrvatska više uplaćuje no što koristi sredstva EU. Početkom ovog mjeseca objavljene su točne brojke. Hrvatska je od svog ulaska u EU uplatila u zajednički proračun 19,7 milijardi kuna a iz EU primila 34,1 milijardu čime je ostvarila plus od 14,4 milijardi kuna. Dakle 14,4 milijarde kuna je Hrvatska tako govoreći na dobitku. I kad to stavimo u omjer to je više od 10% planiranih prihoda ovogodišnjeg proračuna. Sa zabilježenim sve bržim intenzitetom apsorpcije europskih sredstava, taj iznos će se sigurno i povećavati. Trenutno treba znati da u Hrvatskoj preko 80% svih investicija, javnih investicija, kao i 8 306 privatnih poduzeća financira se nepovratnim sredstvima EU. A to znači, nova infrastruktura, novi vrtići, nove poduzetničke zone, nova radna mjesta, itd. Govoreći o tekućem stanju na današnji dan, imamo 86 otvorenih natječaja, vrijednih preko 11,5 milijardi kuna. Za ilustraciju što znače sredstva iz EU fondova, osvrnula bih se i na najnovije podatke uloženih sredstava u okviru projekta Slavonija, Baranja i Srijem. Kroz operativni program Konkurentnost i kohezije te kroz program ruralnog razvoja, do sada je ugovoreno 52% sredstava od zacrtanog, a zacrtano je 18,750 milijardi kuna, odnosno do sada je ugovoreno gotovo 10 milijardu kuna. Malo bih rekla i o brojkama i izvještaju koji imamo sa 31. ožujka. Iz EU fondova, gdje nam je na raspolaganja 10,727 milijardi eura, ukupna vrijednost objavljenih poziva je preko 9 milijardi eura, što je 85% sredstava, dok je ugovoreno 66%, a do tog datuma, znači do kraja ožujka je plaćeno sredstvima korisnicima 21% Zbog sveg tog, Klub HDZ-a podržat će ovakav zakon i vjerujemo da će kao što je bilo i na matičnom saborskom Odboru za regionalni razvoj i europske fondove, bez glasa protiv da će se, isto tako, donijeti i u ovom HS-u jer donošenje ovog zakona, smatramo da su uvjeti vrlo dobro i dobro ispregovarani i da je ovo stabilni izvor sufinanciranja nacionalnog udjela. Jamac je realiziranja i velikih infrastrukturnih projekata, čija vrijednost premašuje stotine milijuna kuna.

Povijest suradnje između RH i Europske investicijske banke započinje još davno prije nego što smo i postali članica EU, to je još od 2001. godine. Razlog postojanja Europske investicijske banke kao financijske institucije EU, prije svega je financiranje kvalitetnih, održivih, razvojnih projekata koji potiču ciljeve europske, koji potiču dakle politike EU. To se financiranje odnosi ne samo na države članice, nego i na partnere, države partnere i one koji će postati članicama EU, premda ne znam koje su to države, dakle cilj, cilj prije svega, tih sredstava je jačanje gospodarstva koje jača onda europske integracije. U razdoblju od 2001. godine sve do danas, RH zajedno sa EIB-om zaključila je ugovore vrijedne preko 2 milijarde eura i financirano je preko 3 tisuće projekata. Sredstvima EIB-a financirali su se i još se uvijek financiraju projekti vezani uz malo i srednje poduzetništvo i sektor industrije, turizma i usluga, financiraju se projekti javnih i privatnih poduzeća koja ulažu u projekte bazirane na znanju, održivosti, infrastrukturi i zaštiti okoliša. Stoga je suradnja sa EIB-om za RH izuzetno važna s obzirom da su vrlo povoljni uvjeti, financijski uvjeti koji su povoljni, kako cjenovno, tako i ročno. Ovaj zakon o kojem danas raspravljamo odnosi se na financijski aranžman koji je postignut između RH i EIB-a o financiranju nacionalne komponente EU fondova 2014.-2020. točno odnose se na drugi dio zajma u visini od 300 milijuna eura. Naime, još u prosincu 2014. godine, EIB je i sa RH odobrio okvirno kreditiranje za osiguranje nacionalnog doprinosa u visini 600 milijuna eura. Odobreni iznos okvirnog kreditiranja ... [[Govornik se ne razumije.]] financiranja projekata koji proizlazi iz operativnog plana programa Konkurentnost i kohezija. Iz tog razloga, dakle, i ovaj zakon ima oznaku B jer u onoj oznaci A odnosno onih prvih, bilo je prvih 300 milijuna eura, koje je realizirano u potpunosti sa 2017. godinom. Predlagatelj u opisu cilja koji se želi postići ovih zakonom navodi, cilj projekta i sufinanciranje projekata iz područja prometa, energetike, okoliša, zdravlja, istraživanja i razvoja, zaštite prirode, socijalne infrastrukture, informacijske i komunikacijske tehnologije te urbane obnove. Dakle, ne navode se konkretni projekti, već se oni dakle, navode se načelno. Ne znam zbog čega nisu navedeni konkretni projekti iz razloga jer njih zasigurno nema na stotine. Operativni program Konkurentnost i kohezija na koji se ovaj zajam odnosi sadrži 30 projekata iz područja prometa, zaštite okoliša i svega onog dakle, što je navedeno kao cilj financiranja ovoga zajma. Da li je, dakle, razlog što neki projekti nisu realizirani poput centara za gospodarenje otpadom ili nekih drugih većih projekata, mislim da to ne bi trebao biti razlog da o tim projektima i ne govorimo. Činjenica je da je prvi dio zajma koji je ugovoren 2014. godine u visini 300 milijuna eura je realiziran tek 2017. godine. Ta činjenica zapravo govori o sporosti, o tromosti ukupnog sustava povlačenja sredstava EU fondova. Nije grijeh uzeti zajam, pogotovo po ovako povoljnim uvjetima, naime, 1,7% fiksne kamate, 25 godina rok otplate, I druge države članice koje koriste strukturne kohezijske fondove, koriste dakle ovaj alat, a puno su financijski kapacitiraniji i zdraviji nego što je to RH. Dakle nije grijeh zadužiti se, ali grijeh je taj novac ne potrošiti pametno, odnosno onako kako je to predviđeno. Uvijek kada se u ovom Visokom domu govori u naslovu, dakle kada je u naslovu teme eu fondovi onda se zapravo govori uvijek i o isplativosti eu fondova, govori se o brzini i načinu povlačenja eu sredstava pa je kod mnogih kolega kojima je eu besmisao jedan od glavnih argumenata kako više uplaćujemo u proračun eu nego što povlačimo van. I kolegica Juričev je govorila nešto o tome, zapravo to nikad nije bila činjenica pa to nikad i ne bi trebao biti argument. Hrvatska, bilo bi tragedija kada bi država kao što je naša, jedna od najnerazvijenijih država eu bila u minusu u smislu uplaćivanja i povlačenja sredstava iz eu proračuna. A da je to kojim slučajem i činjenica, odnosno da je to kojim slučajem i tako to još uvijek ne bi bio argument k tome da je eu besmisao jer tako jedna prejednostavna računica ne govori o svim onim benefitima koje EU sama po sebi donosi. Ali opet uza sav iskorak kojeg Vlada i ovo ministarstvo komunicira i koji se prezentira i takav je u dvoznamenkastim ili čak troznamenkastim postocima u napretku povlačenja eu sredstava RH usprkos tome još uvijek je među najlošijim državama i po brzini i po visini sredstava koji su privučeni iz eu fondova. To je zato, ne zato što vi u ministarstvu to tako želite ili ne zato što ste vi u ministarstvu ne kapacitirani nego zato što je cijeli sustav zapravo takav da nas sputava i sprječava da bismo u tome bili uspješniji. Za ovo razdoblje do 2020. odnosno do 2023. godine mislim da je već kasno ali moglo se napraviti pretpostavke da u idućem financijskom okviru od 2021. do 2027. za koje su sve naznake da će biti jednako obilat kao što je i ovaj, dakle nekakvih 11 milijardi eura odnosno nešto manje, dakle mogli smo sada uspostaviti zdrave temeljem da u budućem razdoblju možemo povući brže i jednostavnije ta sredstva. A da bismo to ostvariti trebali bismo učiniti nešto što nam i EU govori da činimo a to su strukturne reforme, prije svega u dva sektora a to je javna uprava i lokalna samouprava. Kako bi se poboljšala učinkovitost ovog prvog, odnosno kako bi se osnažili kapaciteti ovog drugog. Zakon kojim se uredi državne uprave bez jasnih ovlasti, zadataka i uloga ... [[Govornik se ne razumije.]] sa županijama koje su ionako već birokratizirane do zla boga nije strukturna reforma. Jačanje izvršne vlasti na lokalnoj razini na uštrb predstavničke vlasti nije strukturna reforma. Čitav niz zakona koje je ovaj Visoki dom na prijedlog Vlade usvojio odnosi se na lokalnu samoupravu, odnosi se na regionalni razvoj, to nisu strukturne, nisu strukturne reforme. I sve to nažalost neće RH učiniti boljom odnosno kapacitiranijom u povlačenju eu sredstava.

Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice sa suradnicama. Dakle, od ovih 300 milijuna eura koliki je zajam uzimajući otprilike kolika je nacionalna komponenta sufinanciranja to bi sve skupa moglo biti negdje milijardu i pol eura investiranja ako je 20% To je ogroman novac, od toga bi se moralo moći vratiti i ovih 300 milijuna i još mnogo više od toga, to je dobra stvar i to treba napraviti pod povoljnim uvjetima, ove institucije su zato izmišljene, dakle Europska banka naravno je zato izmišljena da pomažu u ovakvim situacijama. Dakle što se tiče ove konkretne situacije, mislim da ona samo pokazuje da zaista možemo imati, ako se dobro pripremimo možemo imati i ozbiljne gospodarske i financijske koristi od članstva EU. Međutim, htjela bih reći nekoliko rečenica o nečemu na što ovaj zakon ukazuje. Suprotno onom što se obično misli, veliki projekti, obično se misli da su to veliki projekti oni koji, na kojem se može povući najviše sredstava iz eu fondova zato što se za jedan projekt vežu velike sume. De facto najviše se sredstava može povući za dobro razrađen spektar ako hoćete programa u kojima sudjeluju jedinice lokalne i regionalne samouprave, naročito lokalne samouprave. To je nešto za što mi fond nemamo. Mi imamo taj famozni natječaj u ministarstvu ali nemamo fond koji bi garantirao da svaki projekt jedinica lokalne samouprave koji se kvalificira za europska sredstva automatski ima garantiranu participaciju nacionalnu kolika je potrebna. A to su ljudi dragi, to je način na koji su zemlje koje su u tome bile najuspješnije su povukle najveću količinu sredstava jer su napravile domaće fondove, osigurale u svom proračunu sredstva za praćenje projekata jedinice lokalne samouprave. Ako ozbiljno razmislite, pogledate te općine i gradove, tu je nekih 5, 6 standardnih projekata s kojima se obično barata. To je voda, kanalizacija, ceste, neka škola, vrtić ili tako nešto, zbrinjavanje otpada, to su klasični projekti na koje gotovo sve jedinice lokalne samouprave reflektiraju ili im trebaju. Dakle, napraviti prototip tih 5, 6, 7 koliko se već odluči projekata za jedinice lokalne samouprave koji se onda samo prilagođavaju financijski veličini te jedinice i osigurati na razini države zajednički fond u našem proračunu, zajednički fond koji bi garantirao da svatko tko se kvalificira za europski novac ima osigurano domaće praćenje. To bi nam ne samo omogućilo da sa puno manje novaca puno više napravimo, nego bi nam omogućilo da maksimaliziramo iskorištenost Europskih fondova u Hrvatskoj. I ovaj zakon koji radite za velike projekte i činjenica, naime cijela odluka o suradnji sa Europskom bankom i činjenica da je to potrebno za velike projekte i osigurat za velike projekte je dodatni ja bi rekla krunski dokaz, da je to apsolutno neophodno osigurati za projekte jedinica lokalne samouprave, dakle za općine i gradove. Ja vas molim da razmislite o tome i idete, mi ćemo GLAS i HSU će podržati ovo što ste danas predložili, ali idite u tom pravcu, da ako vam treba ova vrsta praćenja za velike projekte razumljivo i logično da ona još više treba za općine i gradove, a ta sredstava mogu utrostručiti, učetverostručiti lokalne proračune. Dakle, sa relativno malim sredstvima osiguranim na nivou države u jednom takvom specijaliziranom fondu koji ništa ne traži osim da se projekt kvalificira ja europska sredstva. Čim ste dobili europska sredstava, država vas prati. Što znači da za 20 ili 30, između 20 i 30% novaca kupuje 100% projekta. I mislim da s ovim pokazujete da je to zaista nužno i za općine i gradove, prema tome ne polemiziram sa ovim prijedlogom, mislim da s time svakako treba ići, ali on dodatno ukazuje da je takav isti model nužno napraviti i za općine i gradove, pa predlažem da svakako idete u tom pravcu. Idemo na pojedinačnu raspravu, prvi se javio poštovani zastupnik Ivan Lovrinović, nema ga, gubi pravo na raspravu, pa će slijedeća rasprava biti poštovanog zastupnika Saše Đujića, nema ni njega, gubi pravo na raspravu, pa će slijedeći govoriti poštovani zastupnik Miro Bulj. Hvala lijepo, evo kad govorimo o kreditu koji će Hrvatska podignuti da bi imala vlastitu komponentu tj. da bi ostvarila, uvijek se sjetim riječi i danas i hvalospjeva premijera Andreja Plenkovića, koji uvijek spominje suficit, svega je suficit, a uostalom nije imao dovoljno sredstava u proračunu, nije se moglo omogućit da imamo ovaj novac za sufinanciranje znači ovih projekta iz nacionalne komponente što govori da će ovo kreditno zaduženje u biti na 25 godina, jel kolko godina u biti ovaj će biti u biti zaduženje građana. Znači, gdje je taj suficit, sad se postavlja glavno pitanje zbog čega mi imamo ne samo ovaj suficit nego mi samo ova nacionalna komponenta znači do 2021. godine znači ona je 15% s tim da moramo znati da će se i …/nerazumljivo/… da će se kohezijski fondovi se smanjivati znači da će biti 30 da se predviđa da će biti 30% i naravno da tu triba i snažan i jak glas Hrvatske da Hrvatska to ne triba financirati u iznosu komponente domaće 30%, ako su druge države koje su koristile kohezijske fondove plaćale 30%, a mi smo po povlačenju sredstava još uvijek na dnu. To je činjenica to sam govorio i povjerenici Jurovoj jer jednostavno prema Hrvatskoj se ne mogu odnositi kao prema koloniji da se samo ovaj izvlači novac i ova sredstava koja su, vidljivo je da ima i lokalne samouprave imaju ogroman problem od grada Rijeke poglavito sad koji će imati problem grad Split, tako da ovde taj suficit nije vidljiv na način na koji premijer predstavlja i hvali ovaj Hrvatsku, ali vidljivo je to i po rezultatima povlačenja sredstava iz EU fondova, a poglavito kad govorimo o znači o pola milijarde kuna neplaniranih, ovaj pola milijarde kuna nepravilnosti koje će morati platiti naši građani.

679 čak i puno više evo. Ja bi samo kratko još jednom, žao mi je što činjenice izlaze na vidjelo kad nema premijera Plenkovića koji naravno u diplomatskim rječnikom tako ga inkubator stvorio i na taj način se i ponaša da jednostavno obmanjuje pod ovim svjetlima sabora, obmanjuje hrvatsku javnost jer jednostavno i rezultati su vidljivi zbog čega podižemo ovaj kredit. Vidili su da nemamo poljoprivredu, da imamo poljoprivredu da jednostavno ispada da u Hrvatskoj imamo suficit proizvođača mlijeka. Mi nemamo suficit proizvođača mlijeka jer nikad manje nismo proizvodili mlijeka nego sada pa čak eto potpisali smo i ugovor tj. ne ugovor nego smo ovaj protokol određeni sa Narodnom Republikom Kinom potpisali koliko imamo mlijeka sigurno za 2, 3 sira, ne znamo koliko ćemo izvest u toku godine 2 ili 3 sira i ne znam jel su dogovorili kako će to izvoziti, hoće ti tankerska plovidba Kina, tribat ćemo dovoljno kapaciteta, Kina, koliko ćemo mi mljekarskih proizvoda proizvesti tj. danas sam i dokazao da se to uglavnom radi za mlijeko koje se proizvodi u Srbiji, Imlex, mlijeko koje je u biti je otvorilo fiktivno u Sinju svoju mlekaru i to mleko oni u biti distribuiraju na područje EU, a naravno da će im RH sad pomoći izlobirati da to mlijeko iz Srbije, koje se proizvodi u Srbiji, da se distribuira u Kinu i to je istina, jel da je drugačije onda bi ovi projekti i sredstva bila povučena iz EU fondova, onda ne bi bio suficit u potrebi da ne bi morali dizati kredit na 25.g., onda ne bi bilo problema da će pola milijarde kuna nepravilnosti morati naši građani platiti i naravno da se mi moramo svi skupa izboriti da ne bude 30% nacionalna komponenta, a to će poglavito, ti projekti će poglavito i najviše opteretiti lokalne samouprave, tako da ta priča o decentralizaciji u biti će se odbiti kao bumerang jel neće biti dovoljno sredstava, a ponavljam opet u velikim gradovima, Gradu Zagrebu gdje se Milan Bandić hvali brojnim projektima, ovo, ono, a vidjeli smo da je i on u proračunskome problemu ogromnome jel previše tih fontana i svega sve ne koje je napravio. Vidimo u Splitu je ogroman problem zbog pravnih nerješavanja određenih imovinsko pravnih problema, što može dovesti i grad Split u problem, Rijeku i brojne druge lokalne samouprave. Ja bi o ovome govorio još samo završno, Vlada govori da je suficit, iskoristili samo 17% sredstava iz EU fondova od predviđenih 10,5 milijardi do 2021.g., na dnu smo po ovome, po povlačenju sredstava iz EU, što govori da nije tako sjajno i bajno, a tome opet ponavljam i svjedoči 2/

A mi imamo jedan problem, mi imamo problem što nam se smanjuje proizvodnja domaća, poglavito prehrambenih proizvoda, a turizam nam raste i to je jedan od najveći problema, a zbog čega? Evo zbog ovoga što nismo iskoristili EU fondove i što smo ušli u EU na koljenima i sad dovezli smo se u poziciju da od pustog hvaljenja smo dovedeni na to da moramo znači podizati kredit, a da nismo mogli iz vlastitog proračuna u biti osigurati sredstva za, znači vlastitu ili nacionalnu komponentu tj. denacionalnu, regionalnu i lokalnu, samouprava će također biti u ogromnom problemu, poglavito ako prođe da nacionalna komponenta mora biti sa 15 na 30% što će biti još značajnije i još teže. Evo, nadam se da će se to zaustaviti, međutim, kada vidim ponašanje i obmanjivanje javnosti na način koji predstavlja ili prezentira javnosti Vlada RH kao da sve cvita, al nije to tako jel, jednostavno nije, mi jednostavno i od obrazovanja, i od poljoprivrede, i odnosa sa susjedima iđemo pokornički, ne rješavamo svoje probleme, jednostavno mi smo dovedeni u poziciju da se moramo zadužiti kod suficita. E sad kakav je sad taj suficit da bi imali nacionalnu komponentu za ove projekte za EU fondove, ne znam kako će to pojasniti premijer Plenković, ali ponavljam, čovjek je nastao iz diplomacije, naravno, tu je taj inkubator koji, iz inkubatora koji upravlja RH i predsjednica i predsjednik HS i premijer i bivši premijer je naravno iz inkubatora čovjeka koji ima ogromnu moć na nje, to je Budimir Lončar i naravno da oni to znaju odraditi, vrlo lipo prezentirati, to je dugogodišnje iskustvo koje je prenešeno iz bivše države i na taj način oni znaju to dobro prezentirati i jednostavno da je, ne znam, imamo slobodnu i samostalnu RH, nažalost, sve više i više praznu, ja se očekivan da će se nać snage, da će se vratiti nada u RH i da će se polja orati, neće biti korov, da će biti navodnjena polja, kao što je Sinjsko koje nije navodnjeno, a ne da se moramo zaduživati za projekte, a tih koji su nastali u tome inkubatoru ja mislim da će ih narod poslati u povijest jel jednostavno niti govore narodnim jezikom, niti ih interesira narod, njih interesiraju njihove diplomatske karijere kako su i nastali. Poštovani kolega Bulj, lijepo ste elaborirali, znači, ovu situaciju oko nacionalne komponente gdje se mi zadužujemo, zadužujemo, znači dižemo kredit do 2042.g. gdje će nas Vlada zadužiti 300 milijuna EUR-a, a premijer cijelo jutro priča o suficitu, gdje su ti novci. Isto tako istaknuli ste i problem nepravilnosti znači koje imamo, o kojima ću ja također govoriti u svojoj raspravi, znači pola milijarde kuna nepravilnosti. Čak ste rekli da ima 200 i nešto nezakonitih troškova, ne ima ih puno više, 689 nezakonitih troškova, znači loše se upravlja i loše Hrvatska upravlja znači izvlačenjem sredstava iz eu fondova, ne ostvarujemo svoj puni potencijal.

Kolega Grmoja da danas, premijer Plenković kada je govorio evo o problemu znači mljekarske proizvodnje i proizvoda u RH gdje mi niti polovicu svojih proizvoda ne proizvodimo, premijer Plenković kaže da je to jednostavno interes Kine na nas tj., ma ne Kina glede svoje interese i znači imamo mljekaru koja je otvorena fiktivno Republika Srbija i ona samo služi za uvoz, mi smo kao da imamo banane, da Hrvatska recimo izvozi banane. Tako i ovo mlijeko koje će dolaziti iz Srbije i Republike Srpske. Znači on jednostavno tu nije odrađivao za naše poljoprivrednike domaću proizvodnju, razvoj mljekarske proizvodnje tako i ostalo, jednostavno on tu pogoduje srpskoj mljekarskoj proizvodnji.

Razmišljam duboko, da. Dakle rekao sam znači u ovoj replici koju sam uputio kolegi Bulju da jednostavno imamo situaciju da se diže kredit a isto tako imamo poruke koje se odašilju iz samog vrha Vlade, vidjeli smo da premijer Plenković je danas imao u pripremljenoj svojoj bilježnici znači poruke koje šalje oko toga da situacija u Hrvatskoj nikad nije bila bolja, da imamo suficit, da raste BDP iako je BDP puno manji nego npr. za vrijeme Vlade Tihomira Oreškovića, znači usporava BDP ali jasno je kad Hrvatskom upravlja osovina HNS i HDZ, znači Ivan Vrdoljak, Andrej Plenković, Milan Bandić, Milorad Pupovac da ne možemo ništa bolje ni očekivati bez obzira na te PR poruke koje stižu iz samog vrha države i na prostor kojeg premijer dobiva u medijima kako bi slao te poruke. Nije mi danas dopustio predsjednik Sabora da izrazim povredu Poslovnika jer je premijer tvrdio da niti jedan medij u Hrvatskoj nije pod kontrolom vladajuće stranke a svi znamo kako funkcionira HRT, koji ljudi su analitičari na HRT-u. Evo upravo sam sada uputio jedan dopis etičkom povjerenstvu i tražio očitovanje oko aktivnosti na javnoj televiziji prof. Pere Maldinija kojeg je HDZ predložio znači u etičko povjerenstvo a taj čovjek je sad analitičar, znači dvorski komentator kojeg uvijek iz HRT-a zovu da bi on sinoć izjavio da će HDZ sigurno osvojiti 6 mandata. To je ta javna televizija ali meni nije uopće danas dopušteno bilo da o tome govorim što je u duhu komunističke partije Jugoslavije čiji je HDZ duhovni slijednik a uostalom najviše članova komunističke partije Jugoslavije je prešlo upravo u HDZ. I ako pogledamo ljude koji danas čine okosnicu hrvatske Vlade od gospodina Plenkovića koji je pisao rad o Kardelju, znamo svi iz kojeg backgrounda on dolazi od gospodina Božinovića do našeg glavnog državnog inspektora Andrije Milkulića jasno je o kakvim se tu ljudima radi i to je upravo ovaj inkubator o kojem ste vi gospodine Bulj govorili inkubator Budimira Lonačara i ekipe znači koji su nam postavili sve te kadrove koji upravljaju nažalost Hrvatskom dugi niz godina. I jedino je u onom kratkom periodu Hrvatska bila slobodna ali biti će ponovno.

Ali vratiti ću se sada jer vidim da je predsjedavajući vidno nervozan, vratiti ću se znači ovoj temi.

Znači mi sada imamo u ovom programu europskih fondova 2014. do 2020. sufinanciranje od 15% i tu nacionalnu komponentu ćete sada vi financirati iz kredita. I ono protiv čega ćemo se mi žestoko boriti znači da u ovom razdoblju 2021. do 2027. ta nacionalna komponenta da se povisi na 30%

Tu je prvenstveno Hrvatska. Mi silne novce ulažemo u to da obrazujemo mlade ljude i onda nama ta kvalificirana radna snaga odlazi u zapadne zemlje, odlazi u Njemačku, odlazi u Irsku i smatramo da zbog toga je potrebno povećati sredstava koja su dostupna tim zemljama koje su pogođene iseljavanjem prvenstveno Hrvatskoj koja je time jako pogođena iako to premijer Plenković nikako ne želi vidjeti. On situaciju u Hrvatskoj vidi nekakvim ružičastim naočalama i to je ono što je nama apsolutno neshvatljivo. Što se tiče realizacije europskih sredstava tu je realizirano samo 17% Jednom sam prilikom kandidatu za eu izbore gospodinu Sokolu u jednoj emisiji postavio pitanje budući da je profesor na sveučilištu, kada bi vaš student riješio test 17% kakvu biste mu ocjenu dali. Nije imao odgovora na to. Znači kakva ocjena se može dati Hrvatskoj ako je samo 17% realizirala sredstava, jasno je da je to ocjena nedovoljan. To nije ni blizu onog, ja sam bio profesor pa me ono mole učenici, ajde profesori dvicu dajte, duju, znači ali sa 17% i sa najboljom voljom ne možeš nagurati na duju. Znači da imaš najbolju volju da ga ne oboriš, ne možeš mu dati ocjenu dovoljan. A onda kada uzmemo još da imamo tu pola milijarde kuna nepravilnosti, znači pola milijarde kuna nepravilnosti od Pelješkog mosta do zračne luke Dubrovnik gdje će također biti nepravilnosti i još ovih 689 nezakonitih troškova o kojima je govorio kolega Bulj. Znači jasno je da se europskim fondovima loše upravlja, koliko god se PR predsjednika Vlade, ministrice Žalac koja je i ogromna sredstva dala određenim dnevnim listovima, svi znamo za te ugovore koji postoje, nećemo ih sada ovdje imenovati, trudio nas uvjeriti da hrvatska Vlada radi izvrstan posao. To je laž i obmana, to hrvatski građani vide. Znači ja sam uvjeren da će ovakvoj politici doći kad-tad kraj. Evo tu je znači kolega Bulj prije mene imao raspravu, on je jednome despotu, jednom kriminalcu Ivi Sanaderu rekao da će doći i njemu kraj i došao je kraj. Trčali ste svi oko Ive Sanadera u plavim šuškavcima i kolega Borić vjerojatno, znači klicali ste mu, on je bio nedodirljivi vođa. I na što je sada došao Ivo Sanader? Na nekoliko kvadrata zatvorske ćelije, na to da kako kaže jedan komentator ne može pogledati ni drugo poluvrijeme lige prvaka jer u 10 mora ići na spavanje. Na to je došao. A na to će doći i oni kojima sada vi također kličete. Ako i ne dođu vi ćete ih se sami odreći ako ostvare loš izborni rezultat. Nikad neću zaboraviti kada ste srušili Vladu premijera Oreškovića, vozili smo se u automobilu kolega Bulj i ja prema jugu i zove sadašnji ministar Oleg Butković Miru Bulja i kaže ajmo se presložiti, postavite za premijera koga god hoćete. A mi kažemo potpisali smo za raspuštanje Sabora, idemo po prvi put na nove izbore, ne možemo prevariti građane. A kaže sadašnji ministar Butković svaliti ćemo sve na Karamarka. A do jučer ga je branio i glasovao znači i podržavao to da se sruši premijer Orešković. Znači podržavao Karamarka u aferi konzultantica. To je vaš način odnosa i prema politici i prema ljudima i prema moralu, ali tome načinu vladanja će jednom doći kraj i toga morate biti svjesni ali tada će za vas biti puno teže nego što mislite. Neće to proći tek tako jer to nezadovoljstvo u narodu tinja, ono raste, svakog dana, ljudi su sada, jer jednostavno događa se jedna apatija, malodušnost kada vide što se sve događa i ovdje u Hrvatskom saboru, kakva trgovina se događala, ali ljudi će shvatiti da moraju nešto poduzeti, da ne mogu samo biti nezadovoljni nego da oni moraju određene stvari napraviti kako bi se to promijenilo jer u njima je ključ. Znači vi želite da oni budu defetistički, vi želite što više ljudi iseliti iz Hrvatske jer vaša stranačka vojska će izaći na izbore. Ali ima u Hrvatskoj još dovoljno ljudi koji se slažu sa ovom majicom koju je nosio kolega Bulj danas, bolje je biti čoban nego stranačka ovca. Ne žele ljudi više biti vaše stranačke ovce, ne žele ljudi podupirati vašu politiku, znači da vi od toga imate jedini koristi a da građani imaju samo štetu od vas i vaših politika.

Kolega Grmoja kada govorimo o eu fondovima i kada govorimo o onome što je bitno primjer, evo rekli smo Pelješki most, neka se gradi, međutim činjenica je i o tome bi mogli više govoriti da smo mi, drugi, da nisu nama, da smo mi očuvali svoje firme, evo kolega Borić to bolje zna, da se nisu bojali tuneli na štetu tih tvrtki kao što je Konstruktor, Vijadukt, Lavčević koji su gradili u drugim državama i donosili dobit nama. Mi danas nama moraju to graditi Kinezi i taj novac izvlačiti. Pa zamislite koliko je novca samo na bojanju tunela otišlo. I naravno da je sad opet Kalmeta glavni čovjek Andreja Plenkovića. Nego tko će biti nego ti uvijek isti. Znači to je loša poruka.

Mislim da mnogi danas nisu ni shvatili što ste vi napravili i koju poruku ste poslali, znači nije problem u tome da se u Hrvatskoj uvozi mlijeko iz drugih zemalja nego da je u Sinju bila jedna investicija koja je predstavljana da će služiti revitalizaciji znači stočarstva u tom kraju a zapravo je to fiktivna mljekara koja služi da se uvozi mlijeko iz drugih država koje nisu u EU a da naš premijer poručuje da ćemo mi izvoziti mlijeko u Kinu a istovremeno se smanjuje naš stočni fond, smanjuje se proizvodnja, smanjuje se proizvodnja mlijeka.

Hvala lijepo, pa profesore Grmoja pitali ste koju ocjenu dati učeniku ako riješi 17% testa, a ja bi profesore pitala vas kad date učeniku ispit da li uzimate nakon 10 minuta ili čekate 45 minuta pa onda oduzmete mu ispit, pogledate koliko je riješio pa mu date ocjenu. Ova sredstva su na raspolaganju RH do 2020. odnosno +3 do 2023. za sada imamo raspisanih natječaja 85%, 66% ugovorenih i 21% naplaćenih.

Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče, pa evo želim i ja nešto reći o ovom zakonu kojim trebamo potvrditi zajam između RH i Europske investicijske banke jer činjenica jest da neki ne, neki zastupnici ne žele uvažavati ono o čemu govorimo i što je tema jednostavno koriste svojih 10 minuta za njima poznate teorije kojima pokušavaju pokazati sebe kao velike znalce u svemu u biti pojima nemaju ni o čemu. Tako da kad ih čuje čovjek jednostavno se nekad pita danas da li zaista imamo prostor da razdvojimo istinu od laži i što u cijelom tom kanalu i šumu uopće možemo, koji oni stvore ovaj reći, a da bude vrijedno i da nešto naučimo. Jer Europska investicijska banka nije prvi puta u Hrvatskoj, čuli smo već i u izlaganju klubova da imamo priliku biti dio takve jedne organizacije koja je praktički znači u vlasništvu svih zemalja koje čine EU i ima zadatak znači pomagati sredstvima sve ono što čini dobro svakoj zemlji u smislu projekata. Tako da mogu i sam osobno reći da sam bio također jedan državni dužnosnik, pomoćnik, državni tajnik koji je rješavao pitanja infrastrukture upravo u obalno otočnim županijama. Imali smo vrijedne zajmove upravo Europske investicijske banke i svi ti projekti danas stoje i u općinama i u gradovima i Zagore i Cetinske krajine i Knina i dolje od Cavtata do Umaga i po cijeloj RH. Na taj način promatrati život, neki dječji vrtić koji je nastao u nekoj općini, kojeg je omogućila tada država sa svojim sredstvima i ta banka sa svojim dijelom sredstava koje će država vraćati u 20-tak godina je nije ništa drugo nego ono što rade i svi doma sa svojim nekakvim ambicijama ili projektima. Kada želimo napraviti kuću ili svoj stan, zadužimo se i pokušavamo u 20 ili 30 godina steći taj i takav stan, a imati ga sada i vraćati ga 30 ili 20 ili 15 godina. Tako da sve ove priče tko je kakav, tko je bolji ili gori nemaju nikakve veze s ovim što je dobra namjera da se ugovori udio RH u sufinanciranju projekata koji će proći na natječajima, na javnim pozivima i koji će se dogoditi u RH do 2023. godine. I mislim da zaista nakon ovoliko sredstava, to nije malo 4,76 milijardi samo s ovom bankom imamo i razvoju banku Vijeća Europe CEB koji također pomaže RH i mnogim gradovima i općinama, pitajte načelnike i gradonačelnike što mu znači kad dobije 10 miliona kuna iz nekog zajma pa ne mora dati 10 miliona kuna iz vlastitog općinskog ili gradskog proračuna. No, znali su to i u Metkoviću građani pa su ovu ekipu odmah maknuli čim su vidjeli s kime imaju posla, nakon 4 godine aus znači odite ća, sad mogu i za Bruxelles ako žele, tako da ovaj vrlo dobro prepoznaju tko zna koristiti sredstva europskih fondova i tko zna koristiti razne druge pomoći da to ne moraju platiti iz vlastitih sredstava i sve to ide na korist građanima. A sve ove ostale priče kažem mogu biti za one koji su neuki ili ne znaju. Kao i priča ne upravljate fondovima, upravljamo fondovima i vidljiva je razlika 2019. u odnosu na ono što smo naslijedili 2015. ili ono što smo naslijedili tek ili kad smo tek počeli, to je vidljivo. Ali da mi netko danas govori kao jednom od čelnika lokalne samouprave da je lako napraviti sanaciju ne znam odlagališta koje košta 30 ili 40 miliona kuna, da je to samo puknuti prstom kao što kažu u MOSTU i riješiti u 5 minuta, to nije tako, to je obična laž. Jer za mnoge projekte treba i te kako pripreme, a kad se pripreme kad se provede nabava onda ide realizacija, povlačenje je zadnja stanica u cijeloj toj priči. I stanje realiziranih sredstava je danas puno, puno više od ovih koji ovdje danas se stalno spominju, ali samo pitanje plaćanja kao završnog akta je nešto što dolazi nakon što si dobio uporabnu dozvolu i prošao sve evaluacije onako kako trebaju biti. A da je to uredan posao to govore samo kontrole koje se pojavljuju nakon nekoliko godina nakon što ste i završili već prve projekte gdje opet sve mora odgovarati onome što je bilo napisano negdje. I učimo se nekakvom redu, a ne pričama u kojima je sve lako pogledom ili nekakvim razmišljanjem ili blaćenjem svih svojih kolega oko sebe jer na taj način mi smo nešto kao veliki, a vi ste ostali mali ili ništa ne znate. Naučite nešto u MOSTU, bili ste na lokalnim izborima, dobili ste dvije lokalne samouprave, to je veliki uspjeh HDZ ja mislim ima negdje pola nekih 250 ili više tih lokalnih samouprava i vjerojatno ljudi vide da se tamo nešto događa. Ima razloga za to. A vi nikada se nećete oporaviti od onog dana, od dana kada vam je premijer rekao tajnici da spremi tamo rješenja i tri rješenja šta ja znam za ostavke vaših ministara. Imali ste 2 puta šansu da pomognete, da sve to što znate ovdje, da to realizirate sa HDZ-om sa ovom Vladom, ali ste vi radije nakon 6 mjeseci pobjegli u oporbu i rekli prst u uho i lijepo pričat da nas svi razumiju. Gospodo odgovornost i vlast obvezuje, to nije bježanje od odgovornosti. Tako da vi možete i dalje pričati što god hoćete, na nama je da 2021. isporučimo ili do kraja 2020. isporučimo nekakav rezultat kojeg smo obećali. Da li će to zadovoljavati vas ili vaše članove ili vaše birače ja to ne znam, ali sam siguran da građani razumiju tko želi ili tko dobro želi njima i tko želi raditi za njih. Tko se svaki dan trudi da i ovo što danas imamo kao zakon, kao što imaš zaduženje na gradskom vijeću pa načelnik želi uzeti kredit, pa mu vijeće da suglasnost, tako i Vlada želi uzeti ovaj zajam, a sabor će dati svoje mišljenje. Ovo je dobra stvar, vrlo povoljne kamate, do sada ja mislim i najpovoljnije što smo dobivali i to je ročnost koja kaže da ćemo 25 godina sigurno godišnje ne znam u povrati 100-tinjak miliona kuna moći vrlo brzo u 3 ili 4 godine riješiti mnoge od ovih projekata. Ako vi danas građanima Krka koji rade projekt od 400 miliona kuna kažete da ste vi protiv tog da uzmu 85% sredstava koje su dobili iz fondova i još da im osiguramo 15% čak da gotovo oni za badave dobiju, znači bez vlastitih sredstava, da dobiju moderni, najmoderniji sustav odvodnje, vodoopskrbe, pa onda ste vi protiv njih vi to ne razumijete i zato su vas iz Metkovića smijenili, odmah na prvom mandatu, jer niste razumjeli što su vam građani poručili kad su vam dali priliku, dali su vam priliku da učinite taj grad boljim. Vi ste smijenjeni i dali su priliku nekome drugome. Tako je i sa ovom Vladom, imali ste priliku, sami ste htjeli otići i sada slušamo žuć, slušamo nekakvu ljutnju, nervozu, razočarenje vlastitim poduzetim aktivnostima koje ne rezultiraju ničim osim pokušaja da vrijeđate sve ove kolege ovdje koji sjede ne biste li sebi izgledali dobro. To nije zadatak ovog zajedno, ovdje govorimo o 300 miliona EUR-a koje želimo ili možemo vraćati u slijedećih 25 godina i koji trebaju nadomiriti sredstva udjela u fondovima koje RH preuzima po svim programima. I ja mislim da ništa tu nema loše ako to možemo napraviti, a da bi razumjeli i suficit onda govorimo o konsolidiranom suficitu svih razina od lokalne, regionalne do državne. Jer postoji i državni proračun, a postoji i konsolidirani proračun i to morate pročitati. Tako da nemojte brkati pojmove, ne izgovarajte neistine kako bi sebi izgledali dobro i građane vodili u krivom smjeru jer jasno je da smo u ovih 6 godina ipak povukli 14 milijardi više, to je 14 milijardi više mogućnosti nego što smo ih imali ili bih imali da nismo ušli u EU i tko god govori drugačije bit će demantiran i na kraju cijelog financijskog razdoblja kada će taj postotak biti puno, puno veći kao i iznosi puno veći. I kad vidite Hrvatsku koja je veliko gradilište gdje se grade i studentski domovi i učenički domovi i škole i dvorane, vrtići u nebrojeno općina i gradova, kad vidite luke, kad vidite znači sve što od infrastrukture možemo gradimo, najveći dio je zato što smo najveći dio sredstava dobili iz fondova EU i ne moramo ih davati iz naših vlastitih nacionalnih sredstava. Oni koji to razumiju vidjet će to na terenu, oni koji ne razumiju pa neće razumjeti nikada.

Poštovani kolega Boriću vidim da je ovdje cijeli aparat saborski gospodin Bukarica u službi HDZ-a, to mi je drago vidjeti ovaj što se tiče ovoga što vi govorite, dogovorite se sam sa sobom ja sam za vas predobar polemičar da biste vi sa mnom polemizirali, jer ste prvo rekli da je MOST izbačen iz Vlade, a onda ste dali jednu protutezu da je MOST pobjegao od odgovornosti. Pa dogovorite se sami sa sobom jesmo li mi izašli iz Vlade ili smo izbačeni iz Vlade da biste mogli sa mnom polemizirati, a nemojte plasirati proturječne teze. Znači, a vi, vi da ste nešto dobro radili za Hrvatsku, vi ste radili samo dobro za sebe, vi ste bili znači pomoćnik u ministarstvu kad su se bojali tuneli i to je ono što vas smeta.

Izvolite kolega Bačić je dignuo, molim vas ajde, nemojmo si dobacivati iz klupe. Poslovnika, kolega Grmoja uporno laže, da uporno laže i svaki puta kada spominje mene ispada zadnji lažov u ovome saboru. On dobro zna da ja nisam nikome nosio torbe, ponajmanje Ivi Sanaderu, to bi gospodin Grmoja trebao znati i on zna, ali namjerno me kleveće ne bi li pokušao [[Upadica: Dobro kolega Bačić, ovaj…]] iskamčiti neki politički poen.

Slijedeća replika je poštovanog zastupnika Ivana Šukera, a pardon oprostite odgovor poštovanog zastupnika Bačića. Moram, moram odgovoriti ovom koji je kao najbolji u polemiziranju ne, oni kad su htjeli pobjeć onda su napravili potez da ih se izbaci, to tako ide, tako da ovaj vidite i sami da ste htjeli biti u hladu oporbe, prst u uho i ne razmišljat o ničemu i ovdje ispadat vrlo važni iako ja nekad ostanem iznenađen da jedan intelektualac, profesor povijesti koji djeci je predavao itd., koristi takav rječnik i difamira pojedince ovdje nekakvim lažima i neistinama. To je dozvoljen oblik političke borbe, ali to je toliko ispod razine normalnoga da kažem da su vas u Metkoviću brzo kako to kažu u narodu skužili i potjerali odmah jer ste i tamo rekli da ćete ostat u Metkoviću, a onda ste odmah otišli u Zagreb, a već vam ni Zagreb nije dosta, vi biste i u Bruxelles.

Hvala lijepo, kolega Borić ima ljudi koji naprosto ne mogu podnesti da se u ovoj Hrvatskoj nešto napravi, pa kad vidi da Hrvatska iskoristila svoje institucionalne mogućnosti da pod vrlo jeftinim sredstvima ovoga kamatama osigura sredstva s kojim će se financirati određeni projekti da se povuku sredstva iz, koje Hrvatska može povući iz EU onda naprosto padaju u trans laži izmišljanjem svega skupa. Zato se na to ne treba uopće obazirati jer iza ljudi ostaju djela, a ne riječi, a osobito lažne riječi, djela su tu, u djelima uživaju građani RH, a u lažima uživaju jedino oni koji ih plasiraju, ali ne ni oni dugo. Gledajte, znači došli su danas s namjerom da provociraju tokom cijelog dana od aktualnog sata do sada jer oni druge politike nemaju. Izazovi, budi sebi važan, nema veze za djela, djela su to što ostaje ljudima, građanima i to će ovaj zajam omogućiti. Kažem iza njih nije ostalo ništa, jednostavno sjećat će ih se jednog dana kad odu s ove scene po ničem. Tako je bilo kad su prvi puta imali šansu, tako je bilo drugi puta i tako će to završiti. A sve ove ostale priče, ja vrijedim toliko, vrijedim ovoliko procijenit će građani. Tako da je na nama da govorimo o dobrim stvarima, oni nek se bave s onim što se bave, lažima, neistinom, izmišljanjima jer im to jedino važi, jedino važi i kao takvi će biti i ocijenjeni i na prvim slijedećim izborima, jer jednostavno što od njih možete očekivati osim da vam se ovako kao i danas podignu, izvrijeđaju vas, kao i predsjedavajućeg i svakog i onda su sebi važni i misle da je to doprinos [[Upadica: Hvala, vrijeme je isteklo.]] ovoj državi.

Na taj način je u proteklih 6 godina od kad je Hrvatska članica EU u Hrvatsku uloženo 14 milijardi kuna više nego što je Hrvatska uplatila u fond kao članarinu u EU. A ono što je važno za istaknuti, to je da se tim sredstvima danas u Hrvatskoj ulaže oko 80% svih investicija u Hrvatskoj dolaze iz Europskih fondova i da nema ovakvih sredstava takvih investicija ne bi bilo. Pogotovo je takvih investicija puno u Dubrovačko-neretvanskoj županiji što kolega Bulj bi trebao znati, ali on to očito niti mu je briga niti zna, ali u, dakle u Dubrovačko-neretvanskoj županiji se u ovom trenutku provodi 5 milijardi [[Upadica: Hvala.]] kuna investicija koji se dijelom [[Upadica: Hvala.]] financiraju zahvaljujući upravo ovakvim zajmovima. Kolega Bačić, ja znam ne samo u Dubrovačkoj, od Istre do Dubrovnika, od Umaga do Vukovara, do Varaždina sve što može graditi, gradi se ovim sredstvima protiv kojih je MOST, znači oni su protiv toga, žele da građani budu uvijek valjda u nekakvoj nazadnoj poziciji ili da uopće ne napredujemo kao društvo da bi oni sebi izgledali dobro valjda jer su to radili isto i u Metkoviću, nisu se pomakli 4 godine, ljudi su ih maknuli ono odite negdje drugdje, smijenit ćemo vas ne, i budite to što želite, ali u Metkoviću više nećete voditi brigu o građanima. Ova država je pomogla tom gradu najprije kroz Zakon o porezu na dohodak, pa sada kroz brojne projekte tako da jednostavno postoji razlika među ljudima, ja ne vjerujem da to ljudi vide i da će pokazati na svakim izborima, ne samo ovima koji sad dolaze, nego svim slijedećima da ovakvima nije mjesto u hrvatskoj politici, pogotovo ne na ovoj najvišoj razini jer nisu razumjeli ni mjesto, ni misiju, ni razlog zbog čega su bili tu. Sada će završno u ime Kluba zastupnika MOSTA nezavisnih lista govoriti poštovani zastupnik Miro Bulj.

To je činjenica, o tome trebamo govoriti, a o svemu dobrome šta kaže kolega Borić što ste napravili do sada ja ću vam nabrojit samo nekoliko činjenica. 2/3 Hrvatske su prazne, a vi kao pomoćnik ministra tajnik morate znati da ste bili pomoćnik Kalmeti kad su se bojali tuneli u tome vremenu su napravili velki zločini prema tvrtkama kao što je Vijadukt, Konstruktor, Lapčević, oni su trebali graditi Pelješki most i stvarati dodatnu vrijednost jer oni su to radili u drugim zemljama, Bliskoga Istoka, Afrike i brojni ljudi su od dole odlazili, njihove supruge su ostale ovdje, rađale djecu i na taj način su stvarali svoje obitelji. A vi sada ne samo da idu ljudi, nego idu svi, a Kinezi su nam došli graditi most. Koje su bile svjetski brand u svim državama i vi to dobro znate i sad vi kažete da se premijer ovdje hvali sa suficitom, a da vlastita komponenta moramo podignuti kredit od 300 milijuna eura na 25 godina. I hvalite se kako je Hrvatska 14 milijardi eura puna ne znam čega sve ne, milijarde, milijarde, pa hrvatska država, gospodo, nema grama zlata, prodali ste i zlato. Vi ste i zlato prodali. 15 tona, kolega Šuker o tome najbolje zna, vi ste pomeli ambare Hrvatske. Niste to pitali hrvatske građane, vi ste ambare pomeli, bojali ste tunele, uništili ste tvrtke, 2 trećine Hrvatske su otišle i moja, ovaj vaši župan, njegova supruga je naišla na pola milijarde ne znam kuna, torbu. Kako nije našla nečija druga žena? Odakle, pa gdje su ti radna mjesta? Je li vi zaista mislite, kolega Bačiću, maloprije ste me spomenuli, ja vas nisam, da sve sija u Hrvatskoj? Pa vi ste otvarali tunel Ravča-Drvenik 5 puta. I štete napravili tome kraju nego ne znam sve vlasti koje su dolazile. Pa znate vi koliko to košta? Koliko ljudi, vaša osiguranja? Dolazi Bebić bivši, dolazi vaš prijatelj Jambo sada koji podržavaju u Metkoviću, koji ga je osiromašio, koji je krastavce prodavao, kukumare u Domovinskome ratu i kupus za 10 puta skuplju cijenu. I vi se hvalite. Vi se gospodo hvalite kako ste velike rezultate napravili. Pa uozbiljimo se. Uozbiljimo se. Radnici Lavčevića, Konstruktora, škverova, to su bili najstručniji ljudi od kojih su učile druge države, Korejci su učili od nas. Oni su učili od tih ljudi. Sve ste te ljude uništili, poterali i ostavili ih, ostavili ih nigdje. Vi ste ih ostavili nigdje. I sada se hvalite kako ste vi izvukli ovaj kredit. I odakle vama, kolega ... [[Govornik se ne razumije.]] da smo mi protiv ovih kredita? Pa vi govorite da imate suficit, zašto niste to osigurali onda u proračunu kad imate suficit? Pa pomeli ste ambare. Pomeli ste, zlata grama Hrvatska nema. Samo od dobiti, koliko je zlato poskupilo od toga vremena, šta je, sada mogli smo imati ovaj iznos i za osiguramo vlastitu komponentu u EU fondovima. U toj razlici cijene. U toj razlici cijene. Ma manje mi je bitno ime i prezime kolege Šukera ili bilo koga, ali je činjenica da moramo govoriti o činjenicama, moramo govorit o tome da mladi odlaze, moramo govoriti o tome da dječje vrtiće kad spominjete, pa šta će nam dječji vrtići kad se ne čuje plač djece. Prazno. Nemamo radiologa. Mi nemamo pedijatra i radiologa. Mislim, pozivate ljude na rađanje i da se novi životu stvaraju, što je dobro i što treba biti pozitivno i slati poruku. Radiologa. U neretvanskoj dolini, pa vidite koji je problem, ne daj Bože da se u bilo kojemu drugome kraju to dogodi. Pa županija ne vodi o tome brigu. Oni primaju decentralizirana sredstva, ali znate što radi županija? Županija od decentraliziranih sredstava zapošljava svoje uhljebe, pravnike, ove, one koji su nepotrebni, umjesto liječnike i specijalizacije. Sada će završnu riječ u ime Kluba zastupnika HDZ-a imati poštovani zastupnik Branko Bačić. Poštovane kolegice i kolege.

Naime, očito mi ne živimo doista u istom svijetu ili vi ne vidite ili ne pratite ili ne znate što se u Hrvatskoj događa. U Hrvatskoj ima problema i mi od tih problema ne bježimo i mi ih rješavamo. Mi danas, kad govorimo o ovoj točci dnevnog reda, onda govorimo o sredstvima koja omogućuju da Hrvatska koristi sredstva EU fondova i to sam maloprije rekao da smo u proteklih 6 godina 14 milijardi kuna uložili u RH u brojne projekte, o njima je bilo riječi, u ceste, u mostove, u škole, u vrtiće, u različite sustave vodoopskrbe i odvodnje, itd., itd., u zbrinjavanje otpada i brojne druge projekte. Da bismo to mogli napraviti, ovakvi krediti koje o kojima danas raspravljamo bili su nužni i oni su dobrodošli i da nema takvih kredita ne bi bilo ni ovih sredstava niti bi se u Hrvatskoj danas sredstvima EU fondova financiralo 80% javnih investicija. Kolega Bulj, da ste jedno vrijeme vi bili uključeni malo više u nacionalnu politiku, ali niste, vi ste spavali negdje dolje u Sinju, bavili se s nečim drugim i niste znali što se u Hrvatskoj događa. Naime, naime, upravo su te tvrtke nastale na brojnim kreditima i Europske investicijske banke i Središnje banke Vijeća Europe i na sredstvima Svjetske banke i Europske banke za obnovu i razvoj, financirali smo enormno puno projekata koje su omogućile da stasaju ove firme o kojima ste vi govorili. I Hidroelektra i Vijadukt i Konstruktor, znate g. Bulj, kad su oni propali? Kad je HDZ sišao s vlasti. Kad je trebalo nastaviti brojne investicije, u prometni sektor u Hrvatskoj, u željeznicu, kad je trebalo nastaviti gradnju autoceste, kad je trebalo nastaviti izgradnju Pelješkog mosta, da nisu te investicije zaustavljene, da je tada bilo pameti i mudrosti u onim vladama Zorana Milanovića i vlada SDP-a, trebalo je tada nastaviti sa javnim radovima u vrijeme krize. Kad je zaustavljen Pelješki most, kada su zaustavljene investicije u cestogradnji došle do stečajeve te tri velike hrvatske građevinske tvrtke, to biste trebali znati kolega Bulj. Ali vi puno toga ne znate, a u svemu sudjelujete, u svemu raspravljate. Evo kolega Grmoja je prekjučer pozvao on i gospodin Petrov u Metkoviću Metkovce na sastanak sa nositeljima vaše liste za Europski parlament. Znate koliko vam je došlo Metkovaca? A nama je sinoć HDZ-u u tom istom Metkoviću na predizbornom skupu je 60 ljudi ostalo izvan dvorane jer nije moglo ući u prepunu dvoranu. Nama više ljudi ostane vani na kiši, nego što vama dođe a 3 dana ih pozivate preko radija da dođu se s vama družiti. I kolega Bulj, kada govorite o nama, kada govorite o našim dostignućima, o našim ponašanjima kako to da sada odjednom vi postajete veliki eurofil i sada se vi odjednom kandidirate za Europski parlament? Držim se i vjerujem da to činite iz razloga kako biste iz bruxelleskih hodnika koje ste nama često puta spočitavali puno bolje sa 60 tisuća kuna vidjeli probleme malog čovjeka, pa ako hoćete i vašeg u Sinju nego sa ovom skromnom plaćom od 16 tisuća kuna koju primate kao saborski zastupnik u Hrvatskom saboru. Jel' to bio razlog zašto ste se kandidirali za Europski parlament? Jel' to bio razlog, da bi se sa plaćom od 60 tisuća kuna puno bolje vidjeli problemi malog čovjeka u Sinjskoj krajini, u Cetinskoj krajini, nego što se vidi iz ove stolice ovdje jel' to bio razlog?

Ne uvijek, zato što nemamo za to niti vremena niti potrebe, ali s vremena na vrijeme dođe trenutak kada to treba reći kolega Bulj i kolega Grmoja. Ponovno predsjedavajući niste reagirali. Kolega Bačić, vidim da ste svakog čovjeka izbrojali, a to samo pokazuje koliko se bojite. A ljudi na naše domjenke ne moraju doći, nego dolaze vama usprkos, a vaši moraju doći jer im obećavate zaposlenja. I imate se čega bojati kolega Bačiću i brojite i pregledavajte snimke i svaku fotografiju tko je bio. Kolega Grmoja, premašili ste vrijeme. Niste govorili uopće o temi. Ja vas nisam niti prekidao, niti opominjao, niti ništa. Prema tome, prihvatite, prihvatite ako vi tako nastupate da će i drugi tako nastupati. Neću kazniti. Nisam niti jednoga, ni drugoga kaznio. Kolega Bulj, u čemu je povrijeđen Poslovnik? Nadam se da je stvarno povrijeđen u nečemu. Izvolite. To što se vi nadate, ja ne znam.

Kolega Bulj, izvolite sjesti. Kolega Bulj, oduzet ću vam za cijeli dan danas riječ. Kolega Bulj oduzimam vam riječ za danas.

Ustava RH i članka 172. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnoga reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da. Poštovani državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa Josip Salapić. Izvolite. Poštovane zastupnice i zastupnici, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije, prvo čitanje.

Ovaj zakon uređuje oblike pravosudne suradnje propisane zakonodavstvom Europske unije: europski uhidbeni nalog i postupak predaje, nalog za osiguranje imovine ili dokaza, europski nalog za pribavljanje dokaza, priznavanje izvršenje naloga za oduzimanje imovine ili predmeta, priznanje izvršenja odluka o novčanoj kazni, priznanje izvršenje presuda kojima je izrečena kazna zatvora ili mjera koja uključuje oduzimanje slobode, priznanje izvršenja presuda i odluka kojima su izrečene probacijske mjere i alternativne sankcije, priznanje izvršenja odluka o mjerama opreza i europski nalog za zaštitu. Ovim prijedlogom zakona predlažemo 6. izmjene i dopune zakona.

Ciljevi obje direktive jesu uspostavljanje minimalnih standarda u području procesnih prava okrivljenika kojim se ujedno olakšava pravosudna suradnja zasnovana na načelu uzajamnog priznavanja kroz jačanje uzajamnog povjerenja. Implementacija predmetnih direktiva zahtijeva izmjenu Zakona o kaznenom postupku i Zakona o sudovima za mladež koji reguliraju pravo okrivljenih osoba u domaćem kaznenom postupku, a supsidijarno se primjenjuju i na postupku po europskom uhidbenom nalogu. Slijedom toga, izmijenjen je članak zakona kojima se uređuju prava tražene osobe prilikom izvršavanja europskog uhidbenog naloga, a uveden je novi članak koji se odnosi na postupak prema djetetu koja od tražene osobi u odnosu na koju je izdan europski uhidbeni nalog. Otvaram raspravu pa i prvi će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Željko Raguž, izvolite.

Uobičajeno je da tijekom pristupnog razdoblja svaka država, buduća članica EU nastoji prilagoditi svoje nacionalno zakonodavstvo pravnoj stečevini EU odnosno nakon prijema u EU primjenjivati direktive tijekom prilagodbe svoga nacionalnog zakonodavstva.

Naime, RH je Zakon o pravnoj suradnji u kaznenim stvarima donijela tisuću, 2010. godine prvi put i stupio na snagu kada je Hrvatska i primljena u EU 1. srpnja 2013. godine. Na taj način je RH, kako je uobičajena praksa novih članica EU u svoje nacionalno zakonodavstvo preuzela i primarne izvore EU prava, dakle Ugovor o EU, Ugovor o funkcioniranju EU, ali i sekundarne izvore koji se manifestiraju prilagodbom nacionalnog zakonodavstva primjenom direktiva u izmjenama pojedinačnih zakona, pa i u ovoj ovlasti pravne suradnje. Državni tajnik je spomenuo dvije direktive koje su u temelju dakle, izmjenama članaka u ovome 6. navratu izmjena Zakona o pravnoj suradnji. Kada se radi o postupnovim jamstvima, kada su u pitanju djeca, da bi se na taj način njima omogućilo da prate kazneni postupak gdje su osumnjičenici ili optuženici odnosno da imaju na taj način realiziranu mogućnost na pošteno suđenje. Također se ovom drugom direktivnom omogućava pristup okrivljenicima, optuženicima u kaznenom postupku odnosno njihovim odvjetnicima, da bi se omogućila pravna pomoć temeljem europskog uhidbenog naloga. U okviru ovih izmjena zakona se i spomenuti europskih uhidbeni nalog u svojoj primjeni primjenjuje u nacionalnom zakonodavstvu RH. Ali, ono što je ključno i što treba naglasiti, da se ne radi samo o primjeni direktiva već na ovaj način hrvatsko pravosuđe stvara pretpostavke da bude efikasnije u sprječavanju prekograničnog kriminaliteta, da se stvore pretpostavke za suradnju sa pravosuđem drugih država. Da se zamjenjuju dokazi, da se razmjenjuju informacije i na taj način postiže se u ovoj ovlasti, dakle kroz pravnu suradnju veća razina efikasnosti hrvatskoga pravosuđa. Zaključno to je i najvrijednije u izmjenama ovoga zakona jer se izmjene odnose samo na nekoliko članaka.

Sljedeći Klub zastupnika je onaj GLAS-a i HSU-a u ime kojeg će govoriti poštovana zastupnica Vesna Pusić, izvolite. Dakle, glavna novina u ovim izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama EU, je status djece koji su osumnjičenici ili optuženici u kaznenim postupcima. Ovim izmjenama i dopunama se definira točnije pravna pomoć općenito, ali specifično za djecu koja se nađu, dakle ljude ispod 18 godina koji se nađu u ovakvoj situaciji, uključujući pravo na to da budu zastupani, pravo da razumiju postupak u koji su ušli, dakle, pravo na razumljivi prijevoz na jezik koji oni razumiju. U svakom slučaju je ovaj specifični naglasak da tako kažem na položaj i prava djece koja su u postupku kad se radi o traženoj osobi u odnosu na Europski uhidbeni nalog je svakako jedan pozitivni pomak. Mislim da to smo naročito vidjeli i zanimljivo bi bilo vidjeti da li se iz ovoga izvlače i konsekvence za neku drugu regulativu, a to je regulativa koja se odnosi na izbjeglice i migrante. Naročito na migrante, jer znamo iz prakse u zadnje vrijeme da su migranti ne samo bili izloženi krajnje grubim postupcima, nego su bili i uključeni u postupke u kojima nije bilo prevodioca, nisu razumjeli o čemu se radi u cijelom postupku, nisu procesuirani u skladu sa svim pravilima, a naročito je to osjetljivo i naročito nehumano kad se radi o djeci. Takvih slučajeva smo imali mnogo, a za neke smo i čuli. Za mnoge nisu, nismo čuli i nismo o njima nikada raspravljali, ali za neke smo i čuli. I ako se radi o posebnom tretmanu odnosno posebnom naglašavanju na koji način trebaju pristupiti djeci kad se radi o Europskom uhidbenom nalogu onda bi bilo logično da to za posljedicu ima i jasnije definiranje postupka i svih prava načina zastupanja i načina interakcije sa djecom koja se, i naravno svim ostalima, ali posebno sa djecom koja se nađu ovoj situaciji imigranata, u krajnjoj liniji posebno ilegalnih imigranata jer su oni na neki način pod zakonskim sankcijama, ali kao što pravo imaju djeca koja su, koja se traže temeljem Europskog uhidbenog naloga trebali bi barem ta ista prava imati i djeca migranti. Drugi problem sa ovim, ovim cijelom kako bih rekla kompleksom pitanja od kojih je ovo samo jedno koje rješava ovim izmjenama i dopunama je uopće funkcioniranje Europskog uhidbenog naloga. Kao što mi u Hrvatskoj znamo iz vlastitog iskustva Europski uhidbeni nalog se primjenjuje krajnje selektivno da ne kažem kao politički instrument. Postoji Europski uhidbeni nalog koji je temeljem zahtjeva Hrvatske u slučaju Hernadi Hrvatska izdala koji se naprosto ignorira. Ignorira se sa obrazloženjem da to ugrožava mađarske nacionalne interese. Vi se sjećate ogromne galame i dreke koja se dizala vezano na slučaj Perković, lex Perković, o čemu se sve radilo, kritike unutar Hrvatske zato što Hrvatska nije ispoštovala odmah Europski uhidbeni nalog u tom slučaju hrvatskog državljana. U slučaju kad je Hrvatska ta koja traži i to je na kraju naravno tom nalogu je udovoljeno. U slučaju kad je Hrvatska ta koja inicira i traži da se ispita jedna osoba u za Hrvatsku ključnoj temi, a to je cijelo pitanje korupcije ili ne korupcije i sudbine i načina prodaje INE, najedanput to više nije tako važno i ne čujem nikakvu galamu i uzbuđenje, niti u Hrvatskoj, niti u EU na tu temu. I sa tog stanovišta Hrvatska ima apsolutno i pravo, a bome i mogućnost da pitanje primjene instrumenta relevantnosti i efikasnosti Europskog uhidbenog naloga postavi na europskoj razini. Da li je to instrument samo za jače ili je to instrument za sve, da li je to nešto što se bez obzira na inače političku snagu, veličinu, položaj države članice koristi univerzalno, pa onda naravno ima smisla i funkcionira, pa onda i sve ovo ovdje što je predloženo ima smisla i funkcionira ili je to de facto instrument političkog pritiska. Jer ako je to instrument političkog pritiska unutar EU kao što se recimo čini komparirajući naš i Mađarski primjer, dakle primjer Njemačka – Hrvatska, Hrvatska – Mađarska, onda cijela ova priča nema smisla i treba ju postaviti iz početka. Naročito u uvjetima u kojima se sada sprema i jedna nova institucija kao što znate, a to je institucija europskog recimo javnog tužitelja ili funkcija koja je ekvivalentna državnom odvjetniku odnosno javnom tužitelju, koja je također izazvala kao što znate kontroverze unutar EU. Laura Kovesi koja je predložena, bivša šefica rumunjske antikorupcijske agencije, koja je pod neobičnim, čudnim političkim okolnostima smijenjena u Rumunjskoj, koju je Europski parlament izglasao kao svog kandidata i dao joj podršku, pitanje je koliko upravo zbog političkih razloga će imati šanse da dođe na ovu poziciju. Uzimajući ta 3 elementa u obzir, dakle tretman djece koja su na potjernicama odnosno za kojima je raspisan Europski uhidbeni nalog u komparaciji sa tretmanom djece migranata i izbjeglica. Drugi element raznolikost kriterija koji se koriste kod primjene odnosno kod inzistiranja na ispunjavanju europskog uhidbenog naloga.

Dakle, ovisno i o tome kako se završi cijela priča sa europskim javnim tužiteljem odnosno državnim odvjetnikom ako mogu tako reći. Smatram da bi RH trebala na europskoj razini, a na to ima apsolutno pravo i za to ima apsolutnu mogućnost postaviti pitanje relevantnosti, političke neutralnosti, verzus političke upotrebe ovog instrumenta. RH je u ovom slučaju apsolutno drugačije tretirana u europskom kontekstu od Mađarske npr. i zbog toga ima pravo posumnjati da je taj instrument, defakto se koristi sa političkom, recimo nekom pozadinom ili diskriminacijom, a ne neutralno kao što bi trebalo. Naše članstvo u EU nam daje mnoge prednosti, ali nam daje i određene obaveze, a obaveza je da dignemo svoj glas kad vidimo da neke stvari ne funkcioniraju. Ovo po hrvatskom iskustvu ne funkcionira i prema tome, na tu temu bi trebalo upravo sa hrvatske strane, sa punim opravdanjem postaviti pitanje opće načina regulative i cijeloga smisla i mogućnosti primjene, dakle, neutralne univerzalne primjene ovog instrumenta europskog uhidbenog naloga. Unutar toga ova modifikacija koju ovdje uvodite vezano na djecu gdje je naravno prihvatljiva, ali relevantnost odnosno politička neutralnost cijelog instrumenta je krajnje upitna i mislim da bi HS trebao predložiti Vladi da inicira unutar europskih institucija da se razmotri funkcionalnost i način funkcioniranja ovog instrumenta koji bi trebao biti zapravo način ujednačavanja prakse, a pretvorio se u način političke diskriminacije.

Vlada je dostavila mišljenje. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da, poštovani zastupnik Nikola Grmoja, izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče. Znači, poštovane kolegice i kolege, poštovani predstavnici Vlade, tu je samo gđa. iz Ministarstva vanjskih poslova iako je ovo bitna tema, trebala je barem biti ministrica, ja mislim po pitanju proglašenja isključivog gospodarskog pojasa odnosno proširenja suverenih hrvatskih prava na našem dijelu Jadrana, ali evo, tako je kako je i predsjednik HS je ovu točku stavio kao zadnju danas točku dnevnog reda i da se zastupnici nisu razbježali nakon aktualca, pitanje je kada bismo uopće raspravljali o ovoj točki, ali evo, ajmo reći da je ovo nekakvo razumno vrijeme u 18 sati iako većina javnosti ovo uopće ne prati što je interes HDZ-a. Znači, prije svega htio bi zahvaliti zastupnicima koji su svojim potpisom dali potporu da se ova današnja rasprava održi, bez tih potpisa ovu raspravu teško da bismo uopće dočekali do kraja mandata ovog saziva HS, a čekamo već dugo, točnije, prošla je puna godina i dva mjeseca otkad smo uputili prijedlog odluke u saborsku proceduru. Kako bilo, moje kolege iz MOST-a i ja dočekali smo ovu raspravu s velikim zadovoljstvom. Rijetke su prilike u povijesti jedne države, jednog naroda kada se odlučuje o proglašenju suverenih prava na nekom dijelu kopna ili mora. Ovo je jedna od tih prilika, ja je želim iskoristiti, kako bih vas uvjerio da odluku o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa trebamo donijeti bez odlaganja i bez sustezanja prema bilo kome, te da će RH od proglašenja isključivog gospodarskog pojasa imati koristi. Da ne bude nikakve dvojbe mi u Klubu MOST-a proglašenje isključivog gospodarskog pojasa smatramo neodgodivom obvezom ovog naraštaja prema budućim naraštajima hrvatskog naroda. Smatramo kako je proglašenje isključivog gospodarskog pojasa prvorazredno političko pitanje koje se ne smije promatrati kroz prizmu političke svakodnevnice, niti se toj svakodnevnici treba prilagođavati. Upravo zato predložili smo ovu odluku smatrajući kako su se stekle političke, pravne i faktične pretpostavke da RH proglasi isključivi gospodarski pojas. Pri tom želim naglasiti da ovu odluku o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa ne donosimo protiv nekoga ili na nečiju štetu, već radi zaštite i očuvanje Jadranskog mora i njegovih bogatstava i ostvarivanja hrvatskih nacionalnih interesa. Na početku svoje rasprave htio bih radi naše javnosti podsjetiti na dosadašnja nastojanja Republike Hrvatske da ostvari suverena prava koja čine sadržaj isključivog gospodarskog pojasa na Jadranu. Naime, ovo pitanje kao što je svima poznato nije novo, ali neodlučnost dosadašnjih nositelja političke vlasti u Hrvatskoj čini ga još uvijek aktualnim. Mogli bismo reći i da pitanje isključivog gospodarskog pojasa i njegovog proglašenja postoji od kada postoji moderna Hrvatska država.

Proglašenje ZERP-a kao jedne od izvedenica IGP-a očito je tada poslužilo u dnevnopolitičke svrhe jer je već 2004. godine Hrvatski sabor izmijenio odluku odgodivši primjenu ZERP-a do sklapanja ugovora o partnerstvu u ribarstvu s tadašnjom Europskom zajednicom. Tako je ZERP odmah po proglašenju razmontiran, učinjen nedjelotvornim, a hrvatska politika od tada do danas uglavnom nastoji uvjeriti da isključivi gospodarski pojas nema gotovo nikakvu svrhu i da ga ne trebamo proglasiti. Doduše tu i tamo lukavi političari znali su iskoristiti ovo pitanje kako bi sebi uoči izbora podigli popularnost i sebe prikazali zaštitnicima nacionalnih interesa. Tako je onaj čije se ime u HDZ-u više ne izgovara 2006. godine uoči parlamentarnih izbora procijenio da se na ZERP-u može ušićariti pokoji glas, pa je Sabor opet mijenjao odluku o proširenju jurisdikcije u kojoj je stajalo da će se ZERP svakako početi primjenjivati od 1. siječnja 2008. godine. Međutim, nakon parlamentarnih izbora naglo je splasnuo optimizam glede primjene ZERP-a, pa je 2008. još jednom izmijenjena Odluka o proširenju jurisdikcije na Jadranskom moru. Tom posljednjom izmjenom uspostavljen je privremeni režim u ZERP-u po kojem se ZERP privremeno ne primjenjuje na države članice Europske unije do iznalaženja zajedničkog dogovora u europskom duhu, citiram. Kolegice i kolege, molim vas da sebi zabilježite ovu sintagmu do iznalaženja dogovora u europskom duhu. Za one koji ne razumiju što bi to trebalo značiti, ja ću biti slobodan i ponuditi kao prijevod u narodu poznatu hrvatsko-njemačku frazu koja glasi „malo morgen“ To je dakle rok u kojem će se postići zajednički dogovor u europskom duhu „malo morgen“ ili nikad. Ne treba uopće sumnjati da je ovakva odluka Hrvatskoga sabora o suspenziji ZERP-a izazvala opće oduševljenje. Svi u Italiji bili su jako zadovoljni. Neki tadašnji podtajnik u talijanskoj Vladi ocijenio je za naše medije da je suspenzija ZERP-a odlična vijest u svakom pogledu. To nas ne treba čuditi promatrajući čitavu stvar iz talijanske perspektive. Ovakvi rokovi određeni jezikom diplomatske birokracije su Bogom dani. Oni znače sve i ništa, a dok se utvrđuje njihovo značenje talijanske ribarice neometano i bez nadzora rade u hrvatskom ZERP-u što im se prohtije. Nakon te slavne 2008. godine Odluka o proširenju jurisdikcije RH na Jadranskom moru više se nije mijenjala. Još uvijek čekamo dogovor u europskom duhu, a u međuvremenu naše vlade nastoje nas uvjeriti da IGP-e nema baš nikakvog smisla od kada smo postali članica Europske unije. Pustimo ono što je bilo i posvetimo se ovoj odluci koja je danas na dnevnom redu i poslušajmo zašto uopće mi predlažemo da je Hrvatski sabor donese. U prvom redu želim istaknuti djelovanje Europske unije tj. Europske komisije oko načelnog pitanja potrebe za proglašenjem isključivih gospodarskih pojasa u Sredozemlju. Tako je negdje 2010. Europska komisija naručila svojevrsnu Cost benefit analizu koja je trebala pokazati prednost ili nedostatke, troškove i koristi koji bi nastali proglašenjem takvih morskih prostora u Sredozemlju. Sveobuhvatna studija izrađena i objavljena 2013. godine, a donosi vrlo egzaktne podatke o potencijalnim troškovima i koristima koje bi imale mediteranske države u slučaju proglašenja IGP-a. Spomenuta studija je pokazala da države koje proglase IGP-e u pravilu mogu očekivati značajne pozitivne učinke u području sigurnosti plovidbe, zaštite od onečišćenja s brodova, zaštite morskog okoliša te u području ribarstva. Najvažniji od svega studija je pokazala kako bi Republika Hrvatska nedvojbeno mogla ostvarivati značajne koristi od proglašenja i primjene isključivog gospodarskog pojasa. Prema procjenama stručnjaka koji su izradili studiju raspon tih koristi mogao bi iznositi od 172 do 279 milijuna eura godišnje. Znači, gotovo 300 milijuna eura godišnje koristi od proglašenja isključivog gospodarskog pojasa. Treba napomenuti kako su navedene procjene izražene u neto iznosu, dakle nakon što su uračunati i troškovi upravljanja i nadzora isključivog gospodarskog pojasa. Ovo je čista korist, znači čisti benefit za Hrvatsku. Ovdje želim još jednom naglasiti kako je studija napravljena na stručan i sveobuhvatan način. Da su stručnjaci koji su izradili studiju uzeli u obzir sve aspekte proglašenja isključivog gospodarskog pojasa te da su pri tome uzeli u obzir i specifičnosti svake od analiziranih država, moguće je da bi taj benefit bio i puno veći. Tako je primjerice u studiji pravilno zaključeno da se više od 75% hrvatskog turizma vezuje uz more, za razliku od Francuske gdje je samo 20% turističke djelatnosti povezano s morem. Samim time vrijednost čistog morskog okoliša kao benefiti njegove zaštite za Hrvatsku su nemjerljivo veći nego oni za Francusku. Međutim, ekonomske koristi ili zarada nisu jedini motiv zbog kojeg želimo proglasiti isključivi gospodarski pojas. Mi u MOSTU svjesni smo da proglašenje gospodarskog pojasa nosi sa sobom i određene obveze i troškove koji su povezani s učinkovitim i promišljenim upravljanjem tim velikim morskim prostorom, a da se njime ne upravlja i ne gospodari te da ga se faktično ne nadzire potvrdila je nažalost i Vlada RH u svom izvješću iz studenog 2017., citirat ću na ovom mjestu jedan mali, ali indikativni segment spomenutog Vladinog izvješća.

Kontrola u ZERP-u u nadležnosti je i obalne straže koja je u sklopu Ministarstva obrane.

Tako se dva temeljna problema odnosno izazovi kontrole u ZERP-u IGP-u kako glede ribolovnog tako i glede ekološkog aspekta nalaze u nedostatku kapaciteta, nema dovoljno ljudi i nema dovoljno sredstava tj. brodica. Dakle, sve vam je jasno da mi uopće taj, to more ne kontroliramo, jer nemamo kapaciteta da bismo ga i kad bismo željeli, znači u ovom trenutku nemamo kapaciteta da bismo ga kontrolirali. Znači, nažalost kolegice i kolege ovo je naša zbilja, nedostatak plovila, nedostatak ljudi i manjak sredstava, a još više bih rekao nedostatak ambicije, izostanak volje da budemo prava pomorska država. Država koja će pažljivo i mudro upravljati svojim morem i njegovim resursima, koja će ga u cijelosti štititi i nadzirati što se na njemu događa. Čitajući ovakve konstatacije svima nam je jasno da ova Vlada neće proglasiti niti je ikad imala iskrenu namjeru proglasiti isključivi gospodarski pojas, a kamoli ga izvršavati. Štoviše na sve moguće načine predstavnici Vlade pokušat će nas uvjeriti da od IGP-a Hrvatska ne bi imala nikakve koristi. Uvjeravat će vas da smo sa ZERP-om proglasili sve bitne sadržaja IGP-a, a da su svi ovi ostali, preostali nevažni. Reći će vam da je prostor IGP-a i onako ulaskom Hrvatske u EU postao morem EU i da tamo nemamo više nikakvih nadležnosti. No, čak i ako vjerujete svim njihovim argumentima tek tada se trebate zapitati, pa u čemu je onda problem. Ako Hrvatska IGP-om ne dobiva ništa, ako nikoga ne možemo ni u čemu ograničiti, ako smo sve važne sadržaje IGP-a proglasili, ako smo sva važna suverena prava konzumirali, ako je Jadransko more već postalo more EU, pa u čemu je problem? Ako je sve to tako kako Vlada tvrdi proglasimo već danas IGP jer ispada da ga već imamo, a mi se danas bavimo tek nomenklaturom, no mislim da svi znamo gdje leži pravi problem oko proglašenja IGP-a. Sjećam se tamo negdje u lipnju 2017. dok su se vladajući tu u saboru preslagivali premijer Plenković mi je u jednoj raspravi održao lekciju iz povijesti. Potrudio sam se pronaći isječak iz fonograma pa ću vam pročitati taj državnički uradak. Citiram dakle premijera koji se tada s visoka obratio meni osobno ovim riječima: A s druge strane sjećam se malo i dalje, sjećam se tih '90. godina, da li se vi sjećate koji je to državnik posjetio Zagreb 16. siječnja 1992., to je bio tadašnji talijanski predsjednik Kosiga, taj njegov posjet u tom trenutku dakle nakon što EU odnosno zajednica u tom trenutku kolektivno priznala Hrvatska nije bio slučajan, bio je bitan. On je odredio stav hrvatskog državnog vrha u tom desetljeću prema proglašenju IGP-a na kojeg smo imali pravo. Kraj citata.

Možete li zamisliti mladog lava Plenkovića 1992. još nije ni diplomirao na fakultetu, ali je već bistrio vanjsku politiku i bio upućen do u detalje o potezima tadašnjeg državnog vrha. No to čak nije niti važno, važno je primijetiti kako naš premijer nepogrešivo odražava stavove hrvatske vanjske politike, njezin ja bih rekao pristup koji je ovako dosta blagonaklon prema našim susjedima, znači nedostatak vizije i hrabrosti. A sad smo došli do trenutka kada postajemo taocima povijesnih kompromisa, a kao zahvalu dobili smo čestitku još jednog talijanskog državnika, spektakularnog Antonia Tajania. Još u Hrvatskoj odjekuju Tajanieve riječi o talijanskoj Istri i Dalmaciji, riječi kojima su prijeđene sve granice političke pristojnosti i diplomatske učtivosti. Ali kad analizirate tko je izrekao te riječi i kome su izrečene, ništa nas ne čudi. Znao je dobro Tajani kome ih upućuje, znao je da ih smije izgovoriti jer će adekvatna reakcija izostati, to je naša vanjsko politička stvarnost, to je položaj koji RH uživa u međunarodnoj zajednici i u EU. Gospodo vladajući, toliko oni drže u Briselu do vas, dok vi glumite da vas se sluša, da sudjelujete u raspravi s velikima, oni vas ponižavaju na ovaj način zato jer znaju da mogu, znaju da im je to dopušteno jer ste vi za njih beznačajni. Nažalost, na tu razinu beznačajnosti i neprepoznatljivosti ste sveli RH, pa se sada bojimo i razgovarati o ovakvim temama, a kamo li o njima odlučivati. Sreo sam tu kolege iz HDZ-a kažu neće biti glasovanja uopće do europskih izbora o ovoj temi, neće se glasati, 31 zastupnik, kolege vi ste dali potpis, evo tu ste neki koji ste dali potpise da se o ovome raspravi, ali mi o ovome nećemo glasati do europskih izbora. Zašto? Zato što bi oni pred cjelokupnom hrvatskom javnošću pokazali da im je bitnije biti u dobre sa Antonijem Tajanijem, nego štititi suverena prava RH na moru jer bi oni odbacili, kao što je i Vlada odbacila ovaj naš prijedlog i zato o ovome najvjerojatnije nećemo glasovati. Negdje sam pročitao da su predstavnici RH čak i proveli nekakve konzultacije s Europskom komisijom, kao i s našim susjedima o mogućnostima za proglašenje isključivog gospodarskog pojasa. Na naš zahtjev prva odluka Vlade Andreja Plenkovića je bila da se pokreću konzultacije. Pitao je neki novinar Slovence jel vas itko zvao, kažu Slovenci nije nas nitko zvao za ništa, a kao Vlada je provela konzultacije. Mislim da je bila riječ, znači, kada oni govore o konzultacijama, o jednom sastanku na razini ministara vanjskih poslova RH i Italije gdje je naša ministrica to pitanje spomenula, ali se ne sjećam kakav je bio odgovor talijanske strane. Mislim da je informacija o sastanku sramežljivo uključena u izvješće Vlade o provedenim konzultacijama iz studenog 2017. A kad smo već kod tog izvješća, moram primijetiti da ono obiluje opisima trenutne situacije, a donosi vrlo malo podataka o konzultacijama sa susjedima i Europskom komisijom. U svakom slučaju zanima nas i što je Vlada napravila od studenog 2017. do danas i hoće li Vlada na temelju provedenih konzultacija donijeti neki zaključak. Ako postoje nekakve političke, pravne ili druge zapreke za proglašenje IGP-a molim vas da nas o tome izvijestite kako bismo znali prilagoditi svoje postupke jer mi nismo neodgovorni, mi smo svjesni da ste se možda na nešto obvezali, pa ne smijete, al nam to recite da znamo. I ono što bih još, čega bi se još dotaknuo, dakle, imamo ovdje odgovor, znači, domoljubne koalicije tijekom pregovora, znači, oko formiranja Vlade, tu mi je to negdje, u kojem ste jasno podržali, znači, proglašenje isključivog gospodarskog pojasa, ja bih molio, znači, i zastupnike HDZ-a koji su tada također bili dio te stranke, il mi je ostalo tamo, ali možemo kasnije kroz replike i stajalište kluba, da mi prokomentirate taj stav, znači, prema kojem ste vi rekli, evo kolega Bulj će pomoći iako ste ga isključili iz rasprave, ali evo dobro je da je tu, evo odgovora domoljubne koalicije „Naš stav je jasan i nedvosmislen da je proglašenje isključivog gospodarskog pojasa od interesa za RH, te se za njega i zalažemo. Smatramo da je to naša dužnost i obveza. Svaka država koja ima izlaz na otvoreno more ima pravo proglasiti isključivi gospodarski pojas.“ I sad se nadalje tu elaborira cjelokupna povijest i onda kaže „ Slovenija je iskoristila svoje predsjedavanje EU za blokadu pristupnih pregovora RH što je dovelo do hrvatskog odustajanja od provođenja ZERP-a 13. ožujka nakon čega je deblokiran pregovarački proces. Prihvaćajući izvješće Vlade RH i potvrđujući da je strategijski interes RH pristupanje u članstvo EU, HS je 13. ožujka 2008. spomenutu odluku kojom se ZERP privremeno neće primjenjivati na države članice EU, znači donio do iznalaženja ovog zajedničkog dogovora europskom duhu i suradnji“ i onda kaže „Kao odgovor na hrvatski ZERP 4. listopada 2005. slovenski parlament proglašava slovensku ekološku zonu i epikontinentalni pojas koji se prostire hrvatskim teritorijalnim vodama i na području pojasa, a 2006. je proglasila i zaštićeni ekološki pojas koji predstavlja reducirani oblik gospodarskog pojasa gdje se od sadržaja isključivo gospodarskog pojasa ograničava samo na aspekte zaštite prirode“ i onda sad o RH, ovo je odgovor HDZ-a „RH je proglasila sadržaj isključivog gospodarskog pojasa koji se odnose na suverena prava istraživanja i iskorištavanja, očuvanja i gospodarenja, živim prirodnim bogatstvima voda izvan vanjske granice teritorijalnog mora, te jurisdikciju glede znanstvenog istraživanja mora i zaštite očuvanja morskog okoliša. Međutim, naš ZERP se ne primjenjuje i stoga je naše more ono što bi trebao biti ZERP ili isključivi gospodarski pojas sada europsko more, more bez ikakve ekološke zaštite. Gospodarski pojas je institut koji ima međunarodnu pravnu zaštitu za razliku od ekološko ribolovnog pojasa koji se ne spominje u Konvenciji UN-a o pravu mora. Razlika između ZERP-a i isključivog gospodarskog pojasa je u tome što ZEPR obuhvaća samo stupac morske vode iznad dna, dok isključivi gospodarski pojas obuhvaća morsko dno i podzemlje, kao i stupac zraka iznad područja koje gospodarski pojas obuhvaća, itd. Dakle, izvrsno obrazložena razlika između ZERP-a i IGP-a, zalaganje da se isključivi gospodarski pojas proglasi, ovo je bio stav HDZ-a, odnosno Domoljubne koalicije, a svi znamo da je HDZ bila stožerna stranka te Domoljubne koalicije. I ja sam svjestan da u ovoj raspravi niti kolega Bačić niti kolega Borić niti ovdje ljudi iz Ministarstva vanjskih poslova nemaju nikakvih argumenata, zašto mi ne bismo proglasili isključivi gospodarski pojas, kad ste vi sami rekli, g. Bačiću, da je to od interesa za RH i da se za to zalažete i da, smatrate da je to vaša dužnost i obveza. Evo odgovora ovdje, Domoljubne koalicije, dat ću vam nakon što završim. Odgovor, znači, na zahtjev MOST-a o proglašenju o isključivo gospodarskog pojasa. Znači, vi ste ili obmanjivala tada hrvatsku javnost ili sada obmanjujete hrvatsku javnost. Ili ste ovdje govorili neistinu, ali to nije tako jer se i svi stručnjaci za pravo mora slažu da je ovo što ste ovdje iznijeli točno i s čime se slažemo i mi i naše kolege ovdje i svi koji su potpisali za ovu raspravu, a da sada zapravo iz tko zna kojih razloga ne želite proglasiti isključivi gospodarski pojas. Znači, mi ustrajemo kod svog prijedloga. Mišljenje Vlade RH je na razini birokratskih opravdanja, lišen pravog stručnog sadržaja i državničkog stava i sasvim je jasno o čemu se ovdje radi. Znate li da je s Talijanima dogovoreno da se obustavlja na određeno vrijeme izlov u jabučnoj kotlini? Zato što je ugrožen riblji fond. Zašto je ugrožen riblji fond? Jer Talijani previše izlovljavaju u našem ZERP-u. I što vi radite? Pazite vaše državničke odluke, vi našim ribarima u našim kontinentalnim vodama obustavljate izlov kako bi se obnovio riblji fond? To je državničko ponašanje HDZ-a, to je izdajničko ponašanje, to je veleizdajničko ponašanje. To je izdaja interesa i hrvatskih ribara, to je izdaja suverenih hrvatskih prava i zato vi, kolega Bačiću, želite da ova rasprava bude u ovo vrijeme i zato vi ovo nećete staviti na glasovanje. Hajde kad ste tako hrabri, kad ste uvjereni u svoj stav, stavite ovo na glasovanje u petak, ovaj ili idući ili onaj iza. Kad ste uvjereni tako. Hoćete li staviti? I odbit ćete isključivi gospodarski pojas? E to bih volio vidjeti. To bih volio vidjeti. Ali mislim da toliko hrabrosti nemate s obzirom da je sasvim jasno da u svim aspektima radite kontra hrvatskih interesa, od znači, pregovora sa Srbijom gdje ne sazivate povjerenstvo koje treba pratiti provedbu mjerila iz Poglavlja 23. i 24. čime kršite odluku Vlade. Ministrica vanjskih poslova krši odluku Vlade, važeću odluku Vlade, tako i ovdje, ono što je hrvatsko suvereno pravo, na što nas poziva UN-ova konvencija o pravu mora iz 82.-e, na što nas poziva EU komisija i kaže da će benefiti za svaku zemlju koja proglasi isključivi gospodarski pojas biti ogromni i u novčanom, a posebno ovom ekološkom smislu, znači vi to ne želite čuti. I vadite se na birokratska obrazloženja.

Ja se, evo nadam da se promjenom vodstva SDP-a da se i to, da su se i tu određene stvari promijenile i ne vidim zašto bi SDP držao ljestve HDZ-u u ovom slučaju, tako da me zanima kako će se SDP, a od ostalih kolega koji su uvijek bili na liniji zaštite nacionalnih interesa, očekujem naravno i uopće ne sumnjam da će ovo podržati. Uostalom, dali su i potpise da se ova rasprava jer da je bilo do nas, ova se rasprava nikad ne bi dogodila i moram pohvaliti također, znači kolege iz Živog zida, HRAST, Neovisni za Hrvatsku, 4 ili 5 zastupnika SDP-a je dalo potpise, tako da evo, svima koji su dali potpise naravno, zahvaljujem jer rasprave sigurno ne bi bilo da su o tome odlučivali vladajući. Evo, bit će prilike još u ime kluba i u replikama znači obrazložiti određene stvari, mislim da je ovo za početak, sasvim, sasvim dovoljno. Imamo više replika na vaše izlaganje. Izvolite. Poštovani zastupniče Grmoja. Da odmah bude jasno, SDP ne drži ljestve HDZ-u niti ikome drugome. A sad da vas podsjetim na nekoliko činjenica. ZERP je proglašen 2003. godine, HS ga je proglasio na poticaj hrvatske Vlade odnosno Račanove Vlade, SDP-ove Vlade, kad je donesena odluka o proširenju jurisdikcije RH na Jadranskom moru. Nakon toga 3 puta je ovaj Sabor donosio odluku da se ograniči primjena ZERP-a. Svaki puta na prijedlog HDZ-ove Vlade. A onda su došli izbori 2015. g. kad je MOST postavio uvjet za koaliciju sa HDZ-om ili sa SDP-om da se jedna ili druga koalicija, dakle Hrvatska raste ili Domoljubna koalicija, a pročitali ste stav Domoljubne koalicije, prihvati ZERP. Izabrali ste koga? HDZ. Kolega Klisoviću, upravo sam zato i rekao jer je odgovor HDZ-a puno povoljniji za proglašenje isključivog gospodarskog pojasa nego odgovor SDP-a. Ali s obzirom da je odgovornost HDZ-a za ne proglašenje isključivog gospodarskog pojasa puno veća, ja ne vidim razlog za takav stav kao što je bio koalicije Hrvatska raste, koji je bio puno manje blagonaklon prema proglašenju isključivog gospodarskog pojasa. Ali se slažem s vama i to podržavam da je svaki put HDZ-e zapravo opstruirao znači proglašenje isključivog gospodarskog pojasa. Nisu nikada imali namjeru proglasiti isključivi gospodarski pojas iako smo ih natjerali da prva odluka Plenkovićeve Vlade bude znači da se Poštovani zastupniče, dakle naveli ste nekoliko razloga zbog čega bi trebalo proglasiti isključivi gospodarski pojas. Govorili smo isto tako o tome koje su mogućnosti havarija na tom području nad kojim bi sad mi imali suvereno pravo i pristupiti rješavanju takvih havarija. Jer iz snimka, satelitskih snimki Jadranskog mora jasno se vide i naftne mrlje svih onih tankera koji plove po sredini Jadranskog mora kada izlaze. Dakle, potpuno su jasni razlozi zašto treba. Ali je potpuno nejasno zbog čega HDZ-e to ne želi učiniti. A znate što mi je rekao, pa me zanima što vi mislite zašto oni to ne žele proglasiti?

Dakle, ja sam danas pratio reakcije premijera kod postavljanja pitanja. Na pitanje jednog našeg kolege oko Agrokora i predaje zemljišta u Slavoniji Rusima i tjeranja načelnika da potpisuju koncesije. I na pitanje kolegice Čikotić znači, oko ovih časnika za vezu i činjenice da mladi ljudi koje Vlada želi angažirati da će im platiti samo pokaz. Znači, očito i sam premijer Plenković shvaća da takva politika predaje Slavonije Rusima, popuštanje Talijanima u Jadranskom moru da će ga u konačnici debelo koštati. Uostalom ne bi oni ovu raspravu stavljali u ova doba da se oni ovoga ne boje i da imaju argumente. Znači, jasno je da pogoduju Talijanima. Pogoduju svom prijatelju Tajaniju koji je sudjelovao u njihovoj kampanji, koji je izjavio da su Istra i Dalmacija talijanske. Poštovani kolega Grmoja po pitanju ovoga zakona imate moju puno podršku i hvala vam što ste ga stavili u proceduru. Sve što ste rekli je na mjestu. A moja podrška ovom zakonu proizlazi upravo i zbog toga što ste se vi ovdje ponašali kao suverenist i ovaj zakon ide u tom smjeru. Ali evo, lijepo ste spomenuli i naglasili. Niti jedan zastupnik iz stranke HDZ-e nije vam omogućio potpisom da ovaj zakon dođe u proceduru, kao što niti jedan nije meni omogućio da dođe u proceduru Zakon za zaštitu života. Jer oni su kršćanski demokrati samo onda kada trebaju od kršćana dobiti glasove, a kada se treba izboriti za ono što Crkva navješta e, onda nisu kršćanski demokrati, a suverenisti lijepo ste naglasili nemaju niti S od suverenizma.

Ne bismo ga, ne bismo nikada o njemu raspravljali znači da je bilo do vladajućih, niti bi mi kao zastupnici Mosta iako smo uputili ovaj prijedlog sa 12 potpisa mogli uopće ovu temu staviti na dnevni red. Tako da se još jednom zahvaljujem vama i svakom zastupniku koji je dao potpis da se ova rasprava dogodi A što se tiče HDZ-a sasvim je jasno da oni hrvatske interese ne štite i da ovdje u ovom slučaju nemaju nikakvih argumenata jer su i financijski, i financijski znači Hrvatska ima koristi od proglašenja isključivog gospodarskog pojasa i ekološki i u svakom drugom smislu od Zadra, pa gore sjevernije. Znači, mi imamo jedan veliki broj olupina gdje ljudi dolaze. Znači, talijanski ronioci koji rade na platformama i to naše podmorsko blago znači

Nas čeka tamo na pučini 24 tisuće kilometara kvadratnih morske površine, podmorske površine, ogromni volumeni u tom stupcu i zraka, i vode, i dakle dna morskoga da uzmemo taj teritorij, nama pripada po međunarodnom pravu. Ima ga i Brazil, ima ga i Norveška i svatko tko i malo misli o sebi i svom narodu, i razvoju, o kontroli, o sigurnosti proglasio je takav slični gospodarski pojas. I nema opravdanja zašto to do danas nije napravljeno. I ogromni gubici su i financijski i društveni i svakakvi drugi zato što danas to nije napravljeno. Prema studiji koju ste citirali do 279 milijuna eura, dakle to je preko 2 milijarde kuna, a recimo da je 2 milijarde kuna. Znači, mi smo svake godine izgubili jedan Pelješki most zašto? Dakle, evo vidjeli smo koliki su to gubici zbog upravo takve politike u kojoj se premijer poziva na to što je bilo 90-tih mi gubimo jedan Pelješki most godišnje i to je politika koju podupiru kolega Borić i ostale kolege ovdje HDZ-ovci u Saboru, njihovi kandidati za Europski parlament i sada traže glasove dragi građani da ih vi pošaljete i kažu šalju nam poruku „mi ćemo se boriti za nacionalne interese“, vi koji ne želite proglasiti isključivi gospodarski pojas zbog čega gubimo jedan Pelješki most, vi ćete se boriti za hrvatske nacionalne interese, to je jedna sluganska politika, znači, kojoj je potrebno već na ovim euro izborima reći dosta, izaći na izbore i kazniti one koji se na ovakav način odnose prema našem najvrjednijem resursu. Uvaženi kolega Grmoja, da iznijeli ste dosta tih razloga, međutim, ja bih još skrenuo pažnju na neke stvari, pa vas molim mišljenje. Dakle, imamo li mi, na stranu sve političke različitosti i tabore, međutim, imamo li mi ovdje kao zastupnici HS odgovornost prema generacijama koje dolaze, odgovornost prema Jadranu koji po svim pokazateljima doživljava degradaciju, dakle, nije samo pitanje ribljeg fonda, nije samo pitanje zagađenja i transporta, anoksije pri dnu na sjeveru, dakle, zagađenja i otpadom i plastikom, puno je toga koje dolazi na dnevni red i sad je zbilja prilika da se preuzme puna odgovornost i sa susjedima u dogovoru riješi taj problem Dakle, jasno je da je ovo pitanje odgovornosti, ali vladajući te odgovornosti nemaju, znači, oni nemaju nikakve odgovornosti prema hrvatskim resursima, prema hrvatskom moru, prema hrvatskim ribarima, prema našem podmorju, znači, oni te odgovornosti nemaju, oni to ne osjećaju, dobro je rekao kolega Bulj, to su ljudi iz inkubatora Budimira Lončara, koji znači, upravljaju RH koji su postavljeni na sve pozicije i naš premijer je jedan od takvih. Sjećam se pregovora s HDZ-om, jedan istaknuti član HDZ-a je bio veliki zagovornik proglašenja isključivog gospodarskog pojasa dok je premijer Plenković bio žestoko, žestoko protiv, znači on više osjeća Brisel, nego Split, on više osjeća Brisel nego Zagreb, on više osjeća Brisel nego Osijek, on više osjeća Brisel nego Dubrovnik [[Upadica: Hvala]] i to je nažalost hrvatski Ne. Želi li predstavnica Vlade dodatno obrazložiti mišljenje? Da, poštovana državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andreja Metelko Zgombić, izvolite. Evo zahvaljujem poštovani g. potpredsjedniče HS, uvaženi saborski zastupnici, da, imali smo prigodu sada čuti prijedlog Kluba zastupnika MOST-a kojim se predlaže donošenje nove odluke HS o proširenju jurisdikcije. Vlada RH je pažljivo pogledala navedeni prijedlog i slijedom argumenata koji su bili u tom prijedlogu navedeni izradila je mišljenje Vlade RH koje vam je svima ovdje također distribuirano. Mišljenje Vlade RH, ja bih zaista rekla, je pravno utemeljeno, stručno formulirano i moram priznati da tijekom ovih burnih najava i predstavljanja prijedloga nismo čuli niti jedan, niti jednu rečenicu, niti jedan element koji ne bi bio točan u mišljenju Vlade RH kojom odbija odnosno ne prihvaća prijedlog Kluba zastupnika MOST-a, nismo čuli ništa što u mišljenju Vlade ne bi bilo točno. Jednako tako, nismo u stvari čuli na temelju čega, ali stvarno na temelju čega se tvrdi da RH ne proglašenjem isključivog gospodarskog pojasa gubi silne milijune EUR-a, netočno, netočno, neistinito i moram priznati da u mišljenju i prijedlogu zastupnika MOST-a nije dana konkretna podloga na čemu to temelje. Vidim, dovikujete mi iz izvješća Europske komisije iz 2010.g. To izvješće Europske komisije iz 2010.g. rađeno je u doba kada je RH bila izvan EU i podaci koji su tamo stavljeni su kalkulacije na način da se navodi da RH ima pravo izlova u teritorijalnom moru i u unutrašnjim morskim vodama RH, a da u slučaju proglašenja isključivog gospodarskog pojasa imala bi pravo izlova u ZERP-u odnosno isključivom gospodarskom pojasu, a RH to već sada ima. Dakle, ne postoji propis, ne postoji ništa što nas u ovom trenutku ne priječi da u potpunosti, ponavljam, u potpunosti, uživamo i iskoristimo sve blagodati, pa i isključivog gospodarskog pojasa.

Vlada je nakon provedene analize, pa i prijedloga MOST-a, a znate da je na temelju zaključka Vlade u kojem je tada svojedobno sudjelovao i MOST kao nije koalicijski partner nego kao partner u suradnji sa HDZ-om ako se ja mogu dobro sjetiti, Vlada je tada zadužila Ministarstvo vanjskih poslova da u suradnji sa svim drugim resorima izradi jedno cjelovito izvješće. I to je napravljeno. Ministarstvo je u suradnji sa drugim resorima izradilo detaljno, stručno izvješće na preko 30 stranica u kojem je pažljivo izanaliziralo i izvješće Europske komisije iz 2010. godine, ja mogu reći da je Ministarstvo vanjskih poslova i tada sudjelovalo u radu sa Europskom komisijom i davalo određene podatke još 2010. vezano za određene parametre i područja nad kojim Hrvatska uživa suverenitet odnosno suvereno pravo jurisdikciju. Ako smijem reći u vašem prijedlogu govorite da bi proglašenjem isključivog gospodarskog pojasa Hrvatska proširila suverenitet. Netočno. Pišete suverenitet. Netočno. A ono što Hrvatska već sada ima uživa suverena prava jurisdikciji u tom području mora. I to područje kako ste lijepo razlagali i sicirali čini stup vode, to je točno, to je zaštićeni ekološko ribolovni pojas čini stup vode, al on se naslanja na epikontinentski pojas, dakle morsko dno i podzemlje RH koja Hrvatska ima ipso facto po međunarodnom pravu samom činjenicom što je obalna država i po tom ima pravo u skladu s međunarodnim pravom ostvarivati svoje suvereno pravo jurisdikciju. Dakle, epikontinentski pojas na morskom dnu, stup vode u ZERP-u čini zajedno paket koji međunarodno pravo Konvencija UN-a o pravu mora naziva i zove isključivi gospodarski pojas. Kada je Hrvatska proglašavala sadržaj isključivog gospodarskog pojasa pažljivo, pažljivo smo izabrali sve bitne sadržaje isključivog gospodarskog pojasa. Ja bih rekla da je i tada ministarstvo, Vlada, a u krajnjoj liniji Hrvatski sabor kad ga je proglašavao učinio najbolje što je tada bilo moguće. Jedina razlika u sadržaju apsolutno jedina razlika u sadržaju između našeg ZERP-a onakvog kakvog sada imamo i isključivog gospodarskog pojasa po Konvenciji UN-a je to što RH u našem ZERP-u nema pravo izgradnje umjetnih otoka i činiti iskorištavati snagu mora, vjetra u tom području. Ako znamo da je RH država koja ima 1.244 otoka i otočića pa plus hridi i grebena, ako znamo da RH na temelju epikontinentskog pojasa dakle morskog dna koje je Hrvatsko i koje je Hrvatska, čije fino razgraničenje Hrvatska je dogovorila s Italijom slijedom onog sporazuma iz 1968. godine koje je imala nekadašnja Jugoslavija i Italija, tada znamo da i u području epikontinentskog pojasa imamo pravo graditi umjetne instalacije, istraživati morsko dno i podzemlje, iskorištavati ga plin, ugljikovodike itd. Dakle, to već imamo i to možemo činiti, u velikoj mjeri Hrvatska to čini. Druga mala razlika je snaga vjetra, iskorištavanje plime i oseke. Upravo to izvješće iz 2010. godine na koji se predlagatelj voli pozivati vrlo detaljno kaže da je razlika u Sredozemlju između plime i oseke toliko mala da nije iskoristivost snage te promjene u Sredozemlju. Ono što kaže ni snaga struja nisu velike, naravno jer konvencija predviđa tu mogućnost za područja oceana gdje stvarno morske struje su veće i onda obalnim državama koje proglase bilo zaštićeni ekološki pojas, bilo ribolovni pojas, bilo isključivi gospodarski pojas, razni su nazivi s raznim sadržajem, dakle država ima pravo onda iskorištavati ove dijelove. Ono što, dakle to isto izvješće u stvari de facto kaže da Hrvatska ništa nije izgubila zato što nije iz, proglasila ta dva mala segmenta. Kad je riječ o samom pravu koje RH sada ostvaruje, ja bih molila da stvarno za potrebe pa informiranja i hrvatske javnosti pogledajte molim vas to izvješće koje je Vlada RH prihvatila i koje je dostavila na znanje kao informaciju ovom visokom domu. U tom izvješću je vrlo pažljivo, preciznošću koju ni jedan međunarodni pravnik, stručnjak za ekologiju, za geologiju ne može osporiti, ne može osporiti. Dakle, 30 stranica postoji na web-u koje su besprijekorne naravno u mjeri u kojoj je, koja je besprijekornost kao savršenstvo ovaj moguće ostvariti. Tamo je Vlada, u tom izvješću je točno navedeno u čemu je razlika u sadržaju, ovo što sam maloprije govorila između isključivog gospodarskog pojasa i ZERP-a kojeg Hrvatska ima. U tom izvješću je točno navedeno koja su prava iz ZERP-a primjenjuju odnosno što se dogodilo sa ZERP-om kad je Hrvatska ušla u EU. I onda se u tom izvješću točno navodi na koji način RH sada kao članica EU najbolje može štititi svoje interese na Jadranu.

Tako da svi argumenti koje nalazimo u ovom prijedlogu ja bih rekla kao da su zastali u nekim prošlim vremenima. Vi predlažete da Hrvatska proglasi isključivi gospodarski pojas, pa da onda zabrani Talijanima ribarit, pa da im naplaćuje ribarenje, pa da onda konačno možemo početi kontrolirati, netočno. Imate izjave najviših dužnosnika Europske komisije, vidite ponašanje Europske komisije koji potvrđuje da. I ono što možda ovdje nije do kraja osviješteno jest to da smo mi na neki način uspjeli onim našim nastojanjima, jer iako ovaj visoki dom nije formalno izmijenio odluku o neprimjeni pravnog režima ZERP-a u odnosu na države članice Europske unije de facto to se dogodilo. Europska komisija smatra ZERP kao područje u kojem je Hrvatska proširila jurisdikciju. Vezano za zaštitu okoliša, Republika Hrvatska je pozvana i čini izvješća Europskoj komisiji o tome kako štiti vode ZERP-a.

I ona zna da Republika Hrvatska je ta koja provodi direktivu o morskoj strategiji u području ZERP-a. Zaštita okoliša to zna zato što zaštita okoliša je ta koja formalno to provodi. Kada je riječ o kontroli, da bilo bi bolje kada bi bili puno ekipiraniji, kada bi bili puno kadrovski jači ali to ovisi o nama. Dakle, mi imamo obalnu stražu, imamo nadležnosti raznih resora. Ono što su Francuzi izračunali da je za stvarno pravu kontrolu jednog kvadratnog kilometra ZERP-a, isključivog gospodarskog pojasa potrebno 64,4 eura. Što bi značilo da bi Hrvatska za punu pravu kontrolu trebala dodatno uložiti dakle sve skupa milijun i pol eura godišnje i to Hrvatska pomalo čini. Ono što ste rekli da se ne kontrolira. Zamolila kolege iz Ministarstva poljoprivrede da nam pokažu na koji način sada kontroliraju ZERP. Nabavili smo bespilotne letjelice koje gledaju i koje nadziru i koje mogu biti prisutnije na terenu, jer objektivno nije gospodarski, nije financijski isplativo da za svaku brodicu koja se pojavi u našem ZERP-u isplovljavaju hrvatski brodovi u okviru obalne straže. Ali postoji način kontrole. Postoji ona plava kutija. Postoji satelitsko praćenje.

I oni su ti koji moraju, koji vrše nadzor nad svim ribarskim aktivnostima u našem ZERP-u. I zaključak ako bih mogla reći. Gospođo državna tajnice imat ćete poslije riječ. Hvala lijepo državnoj tajnici. Izvolite. Poštovana državna tajnice meni je stvarno sada interesantno jel' vi stvarno vjerujete u to što govorite ili vi to samo govorite jer je to trenutni stav vaše Vlade? Jer ja sam od vaših kolega po tom pitanju čuo nebrojeno puta da je ZERP nešto što je nužno, nešto što je dobro, nešto što je isplativo za Hrvatsku. A sada jedna stvar koju vi ne razumijete očito. Svaka država je država upravo zbog toga što ima narod i teritorij. I sada to razlika između vas i mene ili nas ovdje koji zastupamo ovaj zakon, a to je što mi smatramo da je suverenost države jamac za prosperitet, a ne sluganska politika i pogled prema Bruxellesu ili bilo kojem drugom centru moći koje vi imate. Ali ponovit ću pitanje. Vjerujete li vi stvarno ovo što ste izgovorili da bi Hrvatskoj naštetilo da ima 24 tisuće kilometara više teritorija ili bi joj to naštetilo kako vi tvrdite? Izvolite. Uvaženi gospodine zastupniče, hvala vam na ovom komentaru. Ja bih rekla, on pokazuje koliko u mnogim segmentima vaši prijedlozi jednostavno nisu pravno utemeljeni.

I Vlada koja to razumije i zna, zna i najbolji način kako ostvarivati i promovirati ta prava. Evo, hvala lijepa. Zahvaljujem na odgovoru. Izvolite.

Dakle, ja bih čestitao državnoj tajnici ako kojim čudom uspije kandidatura, znači, ministrice Pejčinović-Burić za glavnu tajnicu Vijeća Europe, nju su danas poslali da ovako strastveno brani protuhrvatske interese, ja sam uvjeren da će je nagraditi tom pozicijom koju ona toliko želi. A što se tiče svega ovoga što je rečeno ovdje, ništa od toga što ste vi rekli ne stoji jer da je tome tako, onda hajde idemo proglasiti GP, ako nema razlike između ZERP-a i IGP-a, nitko se neće ljutiti, zašto ne proglasite IGP, pa vas mi iz oporbe koji toliko ništa ne znamo, nećemo prozivati, evo proglasite IGP kad nema razlike. Ali vi dobro znate da ima razlike i da nitko to zapravo ne kontrolira i da Talijani previše izlovljavaju, to vi dobro znate i da smo zato zabranili i dogovorili s Talijanima u Jabučnoj kotlini, znači, [[Upadica: Zahvaljujem]] zabranu izlova, da se obnovi riblji fond. Zahvaljujem kolega Grmoja. Odgovor poštovana državna tajnice izvolite. RH ima sad mogućnost i potpuno pravo kontrolirati područje ZERP-a, stvar je naravno u našim fizičkim mogućnostima koji svakim danom postaju sve veći, a jedan od oblika nadzora je i suradnja s nadležnim tijelima druge države. Naime, države članice EU i njihovi inspektori više ne kažnjavaju izravno ribare drugih država članica, nego ih zaustavljaju ili ako na monitoru vide da su u prekršaju, pišu prijavu i prijavljuju ih nadležnim tijelima države zastave broda.

g. Potpredsjedniče HS, poštovana državna tajnice, rekli ste da se ne pozivamo niti na bilo koje relevantno istraživanje, bilo koje relevantne podatke kad iznosimo tvrdnje koje iznosimo. Al vama je dobro poznato izvješće koje je naručila Europska komisija o troškovima i koristima koje proizlaze iz uspostave pomorskih zona u Mediteranu i sami ga navodite u vašem izvješću o provedenim konzultacijama. Iz tog izvješća vrlo jasno proizlaze koristi, ne štete, nego koristi za RH.

Slijedeća replika poštovani kolega Slaven Dobrović, izvolite.

poštovanoj kolegici Ines Strenja. Prelazimo na slijedeću repliku, poštovani kolega Joško Klisović, izvolite. Poštovana državna tajnice kazali ste da je ovo mišljenje Vlade pravno utemeljeno i stručno i ono takvo i je, ja to mogu i potvrditi. Da li to znači da je došlo do zaokreta u politici HDZ-a oko ovog pitanja ili se radi o nečem drugom?

Hvala lijepo. Uvažena državna tajnice, vi ste to dobro trudili se objasniti, međutim, oni vas ne žele razumjeti. A ne žele zato jer jednostavno su u stanju povezati isključivi gospodarski pojas sa komemoracijom u Jasenovcu. I njima možete govoriti cijeli dan ovdje. Zašto? Jer ne žele. Ne žele razumjeti, a čuli ste i u uvodnom govoru kolegu Grmoju da su to izvadili radi izbora i da žele politički poen. On je bio vrlo iskren u tome. Nemamo što mi tu puno pričati. Čuli ste i suvereniste. Oni misle da Sabor odlukom može povećati teritorij RH za trećinu. Sa 56 tisuća, još 24 tisuće više. Pa oni uopće ne razlikuju pravo na teritorij i upravljanje teritorijem i sam teritorij države. I sad ćete im objasniti cijelo veće im možemo objašnjavati, oni to ne razumiju.

Hvala vam predsjedavajući. Poštovana državna tajnice. Vaš govor ovdje podsjeća me na govor guvernera Vujčića kad nam je došao objašnjavati kad je ono prodano zlato da je bolje ne imati zlato nego imati to zlato. U redu, ne mora biti prema ovoj studiji, a to je jedina studija koju imamo, ne mora biti 279 milijuna eura godišnje ili 2 milijarde kuna, neka bude pola Pelješkog mosta, neko bude petina Pelješkog mosta. Evo ja vas pitam, koji ovdje nastupate kao s argumentima, dajte nam brojke. Dajte nam brojke. U ime predlagatelja, poštovani kolega Nikola Grmoja, izvolite. Dakle, ono što smo mogli čuti sada ovdje od kolege Borića su uvrede prema onima koji žele da Hrvatska proširi svoja suverena prava i on praktički, kao što je to slučaj bio sa Ivom Sanaderom kojeg se odrekao u čijoj Vladi je bio, sad se odrekao i Domoljubne koalicije. Znači jer, ponovno ću ponoviti i pročitati stav Domoljubne koalicije o proglašenju isključivo gospodarskog pojasa. Naš stav je jasan i nedvosmislen da je proglašenje isključivo gospodarskog pojasa od interesa za RH te se za njega i zalažemo. Smatramo da je to naša dužnost i obveza. Gospodarski pojas je institut koji ima međunarodnu pravnu zaštitu, za razliku od ekološko ribolovnog pojasa, koji se ne spominje u konvenciji UN-a o pravu mora. Razlika između ZERP-a, isključivog gospodarskog pojasa je u tome što ZERP obuhvaća samo stupac morske vode iznad dna, dok isključivi gospodarski pojas obuhvaća morsko dno i podzemlje, kao i stupac zraka iznad područja koje gospodarski pojas obuhvaća. Ja čestitam kolegi Klisoviću na iskrenosti. Njihov stav je tada bio da ne treba proglasiti isključivi gospodarski pojas, da Hrvatska i sada konzumira po njima sva prava, a vaš stav je, kolega Boriću bio drugačiji. Tko je tu politikant? Stav MOST-a je od početka oko proglašenja isključivo gospodarskog pojasa isti. Mi nismo mogli prije staviti ovu točku na raspravu iako smo željeli da ona dođe u više sam navrata tražio, a istina je da se je sada, da su sada valjda određeni zastupnici, možda i zbog izbora, tu ne mislim na ove kolege, možda ove kolege iz SDP-a koji su dali potpise, ovaj uspjeli smo ovo ovdje staviti na raspravu. Ali moj stav, kolega Boriću je nepromijenjen po ovom pitanju, a vaš stav je promijenjen.

Pa da ste tada hrabro istupili protiv vodstva Domoljubne koalicije, ja bih vam čestitao i rekao vi ste kolega Borić dosljedni, vi ste i tada bili protiv proglašenja isključivog gospodarskog pojasa i danas ste protiv. Ali vi ste onakvog stava kakvog je stava vaš predsjednik. Kad je Ivo Sanader bio predsjednik HDZ-a, kakav je on stav imao, takav je bio stav kolege Branka Bačića i vaš stav. Za vrijeme Karamarka nije doduše kolega Bačić bio u milosti, ali ga nije previše napadao, čekao je malo da se promijene okolnosti, da dođe druga struja, ali nije napadao Karamarka. Ni vi niste, a bili ste ovdje i saborski zastupnik u vrijeme, ja mislim Domoljubne koalicije. Dakle, poruka je hrvatskim građanima, politikanti su s ove strane, oni koji mijenjaju svoje stavove ovisno o okolnostima su s ove strane, a saborski zastupnici MOST-a i kolege koji su potpisali znači da se o ovome raspravi imaju isti stav cijelo ovo vrijeme. I mislim da je to svima jasno, a niti jedan argument od državne tajnice zašto ne bismo trebali proglasiti isključivi gospodarski pojas nismo čuli, osim što smo čuli laži i obmane da sva svoja prava konzumiramo i sada i ponovno vam ponavljam jedan upit, ako je tome tako, zašto ne proglasimo isključivi gospodarski pojas? Zbog čega? Odgovor je dao premijer Plenković na moje pitanje, ne želimo se zamjeriti Talijanima. A ako mi već sada, to je jedan logički slijed za vas, mislim da vam neće biti preteško pratiti, ako mi već sada koristimo sva svoja suverena prava, zašto bismo se zamjerili Talijanima ako proglasimo isključivi gospodarski pojas? Ne treba za to puno pameti da shvatimo da mi ne konzumiramo sva svoja suverena prava u ovom trenutku, da proglašenje isključivog gospodarskog pojasa bi nam vjerojatno neki to i zamjerili, ali gospodo, mi na to imamo pravo. Ako su to učinile sve države članice i EU, a i ostale zemlje, ako je to učinila Velika Britanija, ako je to učinila Francuska, zašto je palo na pamet odjednom Velikoj Britaniji i Francuskoj da proglase isključivi gospodarski pojas, pa vrlo vjerojatno jer na taj način mogu puno bolje ostvariti svoja suverena prava. Imamo nekoliko replika, poštovani kolega Hrvoje Zekanović, izvolite. Poštovani kolega Grmoja, kolega Borić očito ne zna ni što su teritorijalne vode, ni što su unutrašnje vode, pa tako ne poznaje niti pojam gospodarskog pojasa. Nekoć nije postojalo unutrašnje more uopće, pa je netko proglasio, pa se onda kolega Borić može kad bi skočio sa svoga Raba u more kupao, ne znam, možda u Italiji, ja mislim da je to i onda bila RH, pa onda smo u jednom trenutku u zakonsku regulativu unijeli da je 12 nautičkih milja od najudaljenije točke na obali ili otoka ili hridi, da je i to hrvatski teritorij, pa i to više nije ničije, nego je naše. Isto odlukom ovog Doma koji je tu odluku u međunarodno pravo unio u svoje zakone. I sada imamo opet mogućnost da ovaj Dom, da ovi zastupnici kažu, e i ovo je hrvatsko, je i hrvatski je teritorij, sviđalo se to vama ili ne, ali vi ste ionako Europljanka sve više i više, jeste li nekoć bili nešto drugo, to ne znam. Zahvaljujem kolega Zekanoviću. Odgovor kolega Grmoja, izvolite. Dakle, mislim da je to bilo još jasno jutros na odboru, a jasno je i ovdje u ovoj raspravi da vladajući nemaju nikakvih argumenata, poslali su nadobudnu državnu tajnicu koja se nada boljoj funkciji ministrice u slučaju da ministrica, znači, sadašnja ode na ovu poziciju na koju se nada da će otić, ja se nadam da neće otić, evo kolega Klisović je podržava, ja je ne podržavam zbog protupravnog trošenja novca u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova i svega onoga što se tamo događa, ali evo, jasno je da ovdje argumenata u ovoj raspravi nema, da je ova rasprava morala biti u ove kasne sate, da na HRT 4 nema prijenosa ove rasprave jer je cilj da ono što će se ovdje izreći dođe do što manjeg broja ljudi, al mi ćemo se potruditi, uvjeren sam i vi, da one poruke koje smo danas poslali ovdje [[Upadica: Zahvaljujem]] dođu do hrvatskih građana. Kolega Grmoja, netočno ste rekli da je SDP protiv gospodarskog pojasa. Dakle, i onda kad smo pregovarali i pisano vam iskomunicirali našu poziciju i danas ona je ista, ona kaže da je SDP-u isključiv gospodarski pojas prihvatljiv odnosno zaštićen ekološko ribolovni pojas ZERP i njegova provedba također i to u skladu sa međunarodnim obvezama RH. Dakle, nismo vas lagali ni tada, niti sada, al očigledno netko vas je lagao, netko vas je lagao jer mu je bilo više stalo do vlasti nego do bilo čega drugog, uključujući do hrvatskih interesa. Pa tko vas je to lagao tada, tko vas to laže danas? Odgovor kolega Grmoja. Kolega Klisoviću, ja očekujem ove hrabre Europejce i Briselce da odluku o proglašenju odnosno proširenju jurisdikcije RH na moru stave na glasovanje, pa ćemo imati priliku vidjeti tko je lagao, tko je bio za isključivi gospodarski pojas, a tko je za njega i tko je dosljedan i tko je uvijek na istoj liniji, to je ono što ja očekujem i evo molim ovdje i potpredsjednika HS da se svojim autoritetom založi da se ta točka dođe na raspravu, ne na raspravu, nego da dođe na glasovanje nakon što je ovdje raspravimo u ovim tjednima prije europskih izbora. Mi želimo da vidimo što Plenkovićev HDZ misli o proširenju jurisdikcije RH na moru, to očekuju od vas i hrvatski građani, dosta je obmana, dosta je laži, dosta je gaženja hrvatskih nacionalnih interesa. Kad se steknu uvjeti sigurno će doći ova točka na glasovanje, to ste bez brige, samo prvo moramo završit rasprave. Hvala lijepo. Uvaženi kolega Grmoja, dakle, čuli smo od državne tajnice da nema potrebe da je sve riješeno, ne bi se ništa promijenilo. Međutim, ipak bi se nešto promijenilo jer sredinom Jadrana nestao bi režim otvorenoga slobodnoga mora i za transport, a naravno tada bi moralo doći do neke reguliranosti, nekog razgovora, nekih pravila, pa bi 7 puta veća flota ribarska talijanska, dakle, govorimo o ribaricama preko 18 m dužine sposobna ploviti, dakle, i po teškom moru i loviti, ne samo ploviti ipak morala biti na neki način obuzdana. Ja moram reći da u kontaktu sa talijanskim znanstvenicima da tu nema nikakvih problema, dakle, ljudi svjesni odgovornosti i stanja u Jadranu su spremni na suradnju i dogovor oko ovih stvari, a ne slobodna trgovina i [[Upadica: Zahvaljujem kolega…]] i slobodni izlov. Odgovor kolega Grmoja, izvolite. Dakle, ovdje je jasno o čemu se radi. Imamo odgovor premijera Plenkovića na moje pitanje gdje se poziva na povijesne zasluge Italije zbog kojih RH ne smije valjda ili neće proglasiti isključivi gospodarski pojas, dok s druge strane imamo državnu tajnicu koja nas uvjerava da je stanje idealno i ribljeg fonda i nadziranja, znači, ZERP-a, jasno je da tome nije tako, to znaju dobro hrvatski ribari, al evo, želi nas državna tajnica uvjeriti da je to suprotno. Uostalom, cijeli današnji dan je protekao u takvom tonu gdje nas prvo premijer uvjerava da je u našoj zemlji sve super, da se smanjuje broj nezaposlenih, da raste BDP, da se smanjuje javni dug. Isto tako nas žele uvjeriti, evo da je sve idealno u našem dijelu Jadrana, a svi dobro znamo da tome nije tako.

Kolega Grmoja, rekla je državna tajnica, cijelo vrijeme iznosi tezu da mi zapravo politikantski želimo iznijeti neke kvazi argumente u prilog isključivog gospodarskog pojasa, ali dozvolite i da kažem i za hrvatsku javnost najistaknutiji hrvatski znanstvenici za pravo mora zalažu se već dugi niz godina za proglašenje isključivog gospodarskog pojasa, akademik Davorin Rudolf, doktor Davor Vidas direktor odjela za pomorsko i pravo mora u Norveškom institutu Fridtjof Nansen koji je još 2008. uputio otvoreno pismo hrvatskim političarima tražeći proglašenje isključivog gospodarskog pojasa. Dakle, imamo najveće autoritete za pravo mora koji zahtijevaju od hrvatskih političara već dugi niz godina da proglasimo mi ovdje u Hrvatskom saboru isključivi gospodarski pojas, je li to politikantstvo po vama ili [[Upadica: Zahvaljujem.]] ili stav struke onih najboljih znanstvenika koje imamo. Odgovor kolega Grmojak, izvolite. Dakle, kad se radi o podaništvu tada nikakvi argumenti ne vrijede, znači argumenti ovdje nisu presudni, ovdje je presudno to da netko lovi međunarodnu karijeru, to je prvo ministrica vanjskih poslova, da tu međunarodnu karijeru lovi naš predsjednik Vlade i zašto se kačiti s nekim znači ako vas to kasnije može koštati. A to što će biti sa hrvatskim dijelom Jadrana, koliku štetu će Hrvatska od toga pretrpjeti to niti premijera Plenkovića, niti ministricu Pejčinović Burić ne zanima. Pa to je osoba koja je radila znači za Vladu Republike Srbije, koja je savjetovala Vladu Ivice Dačića, njoj je isto radila za Hrvatsku vladu, radila za srbijansku ona nema nikakvog patriotskog osjećaja, kakvog imamo profesore vi i ja. Tog patriotskog osjećaja kod ministrice vanjskih poslova i kod premijera Plenkovića nema i zato kod njih argumenti [[Upadica: Zahvaljujem.]] ne vrijede. poštovanom kolegi Grmoji. U ime Kluba neovisnih za Hrvatsku, poštovani kolega Zlatko Hasanbegović, izvolite.

Poštovani potpredsjedniče, poštovana državna tajnica, visoki dome, povjesničari, sociolozi i politolozi davno su postigli suglasje oko toga da ništa ne svjedoči o snazi jednoga naroda kao vladavina morem i morskom obalom. Iako je kriza i nevolja bilo i ranije pravu katastrofu je Hrvatska pomorska orijentacija doživjela ulaskom u Jugoslavensku državu. Na svakom nas je području Jugoslavija desetkovala, na tome ne i ponajmanje. Sedam desetljeća mi nismo dostatno razvijali flotu, sedam desetljeća nismo gradili ceste koje su Hrvatsku unutrašnjost spajale s more, sedam desetljeća Hrvate se dijelilo po regionalnom ključu, pa su svi narodi i sve zemlje na svijetu imale svoj jug, jedino se južna dalmatinska Hrvatska nije smjela nazivati južnom Hrvatskom. I kada smo se ponadali da je uspostavom hrvatske države i potiskivanjem ratnih brodova Jugoslavenske ratne mornarice jednog od simbola jugoslavenske okupacije hrvatskih zemalja tome napokon došao kraj suočili smo se s bolnom činjenicom da ni danas ne vladamo onim što nam pripada i na temelju povijesti i na temelju demografskih i gospodarskih razloga i na temelju međunarodnoga prava mora. Oslanjajući se na to pravo koje je u znatnoj mjeri kodificirano kao što svi znamo Konvencijom UN-a o pravu mora iz 1972. godine u travnju 1990., dakle u vrijeme održavanja prvih demokratskih izbora u Hrvatskoj, točno stotinu obalnih država već je proglasilo isključivi gospodarski pojas. Mi to nismo mogli učiniti već tada 1990. naravno ali smo mogli učiniti onda kad to ipak nismo učinili, nakon stjecanja i obrane neovisnosti odnosno nakon međunarodnoga priznanja.

Bila je tada okupirana četvrtina Hrvatskog državnog područja i nismo baš bili miljenici tzv. međunarodne zajednice, ali smo pokazali bar načelnu spremnost da zaštitimo vlastite interese ne dirajući u međunarodno pravno načelo slobode mora. Zapravo u ni jednom trenutku se nije smjelo oklijevati s poduzimanjem toga čina jer je posrijedi razmjerno mlad institut međunarodnog prava mora nastavo zapravo nakon Drugog svjetskog rata te se još uvijek nalazi u fazi previranja odnosno u procesu oblikovanja koji mnoge obalne države nastoje iskoristiti u vlastitu korist prejudicirajući opće prihvatljiva rješenja. Jadransko je more poluzatvoreno more s obzirom na to mi dakle čak i ne bismo mogli iskoristiti sve ono što nam Konvencija iz 1982. nudi, ali smo prema procjenama stručnjaka mogli dobiti najmanje, dakle u trenutku kada su se odlagale primjene 21 do 22.000 četvornih kilometara gospodarskog pojasa koji doduše, tu ste u pravu, nije dio državnog područja, nije područje koje bi bilo pod teritorijalnom suverenošću Hrvatske države, ali jest područje kojem smo mogli štititi nacionalni interes i ostvarivati znatne koristi. No, na proglašenje isključivog gospodarskom pojasa mi se nismo odlučili. HS je o tome prvi puta raspravljao u srpnju 2001., a tada je sluganska i podanička trećejanuarska većina odlučila odgodit glasovanje o tome uz bizarno obrazloženje Račanove Vlade da bi to citiram „narušilo ugled RH kao pouzdanog partnera i čimbenika stabilnosti Europe“ pri tom se ignorirala činjenica da su npr. sve zemlje članice EU koje imaju obalu na Atlantskom oceanu davno proglasile isključivi gospodarski, tek negdje ribolovni, pojas kao pijani bogataši, kalkulanti, odrekli smo se koristi koje smo mogli imati. Iako su hrvatski stručnjaci za međunarodno pravo, a nekoliko njih kao što smo čuli, autoriteti su na svjetskoj razini zastupali mišljenje da nema pravnih razloga protiv proglašenja isključivoga gospodarskoga pojasa, a da politički ne smiju prevagnuti jer se uspjesi ne postižu popuštanjem, odricanjem i kapitulacijama. Mi tada nismo posegli čak ni za mješovitim režimom poput primjerice mogućnosti da jednog dijela proglasimo isključivi gospodarski, u drugom dijelu ribolovni pojas. Dakle, ne radi se samo o ribolovu, radi se i o istraživanjima mora i podmorja, ekološkim rizicima, o opasnostima za zdravlje našega, pa i susjednih naroda o sudbinskim pitanjima koje se tiču turizma itd. Zbog poslovično kratkog hrvatskog političkog pamćenja podsjetimo na historijat ovog problema kao na povijest beščašća, nesposobnosti i licemjerja hrvatske političke klase g. Klisoviću, o dosljednosti nema niti D. Kao i danas i prije 16.g. u pozadini važnih državno političkih odluka kao jedino mjerilo pojavljuje se predizborna kalkulacija i stranačko kokošarenje unutar tadanje napukle treće januarske većine, podsjetimo na prekinuti odnos Račan, Budišin HSLS, Budiša odlazi u egzil i uzgaja paprike, na problematiku isključivoga gospodarskoga pojasa, predizborno je zajahao Tomčićev HSS u nadi da će prikupiti koji glas više, a i Račan je odjednom zaboravio na RH kao pouzdanog, čitaj, poslušnog partnera i čimbenika tzv. stabilnosti Europe, a zapravo isključivo vođen predizbornim anuliranjem debakla s neukim i kapitulantskim parafiranjem tzv. sporazuma Račan-Drnovšek. Te 2003. pronađen je mutant nazvan zaštićeno ekonomsko ribolovni pojas, skraćeno ZERP, nitko taj prijedlog nije napadao kao tadanji oporbeni HDZ, a u tome se osobito isticao bliski Sanaderov suradnik i kolega Vladimir Šeks koji je ZERP nazvao, citiram „čudnovatim kljunašem“ Kada je HS 3. listopada 2003. donio odluku o proširenju jurisdikcije RH na Jadranskom moru, ona je obuhvaćala samo jedan dio ovlaštenja iz Konvencije iz 82., pri čemu je primjena novog režima odgođena za godinu dana, HDZ je glasovao protiv te odluke, Ivo Sanader je ponovio sintagmu „čudnovati kljunaš“, dapače, u ime HDZ-a je grmio, citiram „da EU ne može vršiti pritisak, ovo s punom odgovornošću kažem, ne može vršiti pritisak na RH da ne proglasi gospodarski pojas jer je to utemeljeno u Konvenciji koja je starija od EU“ Citiram dalje dr. Sanadera „hajmo prenijeti ovu odluku na hrvatske građane, pa neka se referendumom“, dakle, on je jedan od preteća tzv. izravne demokracije, pa kaže Sanader „neka se referendumom u iduća 2 tjedna odluči što hrvatski građani o tome žele, nećemo glasovati za ovo što nije ni isključivi gospodarski pojas, niti ono što je Vlada izvorno predložila u svom dokumente, naš obični čovjek“ završava dr. Sanader bi rekao „dobili smo neki bućkuriš, tipični proizvod starog poznatog hrvatskog nagodbenjaštva i nagodbenjačke politike, kada preuzima vlast, nekoliko mjeseci kasnije dr. Sanader pravi zaokret, te od Račina preuzima kormilo istog onog poznatog hrvatskog nagodbenjaštva i nagodbenjačke politike, a sve u duhu političke misli vodilje prema kojoj je RH, citiram „spremna podnijeti svaku žrtvu da postane članicom EU“ radi koje je tadašnji njemački kancelar Šreder pohvalio Sanadera jer, citiram „provodi politiku Ivice Račana“, kao što mg. Plenković danas provodi politiku na svim poljima vaše bivše Vlade g. Klisoviću. Dakle, HDZ-ova većina u tom novom sazivu HS začinjena, naravno, neizbježnim SDSS-om 3. lipnja 2004. donijela je još skandalozniju odluku o dopuni odluke o proširenju jurisdikcije RH na Jadranskom moru, tako da se ne odnosi na članice EU, to se onda sukcesivno produljavalo 2006., 2008., sve do iznalaženja tzv. zajedničkog dogovora u EU duhu do kojega naravno nikada nije došlo. U međuvremenu u hrvatskom političkom teatru nagodbenjačko kapitulantski komad je ostao isti, samo su se uloge mijenjale. Tada oporbeni SDP predizborno je zanovijetao zbog odgode primjene ZERP-a. Da stvar bude bizarna, primjerice tadanji zastupnik Neven Mimica koji se suverenistički obrušavao na HDZ tražeći primjenu ZERP-a na članice EU odmah jer je to citiram gospodina Mimicu test naše dalje pregovaračke pozicije u pregovorima s Unijom da bi potom zanijemio s pozicije dobro potkoženog briselskog povjerenika da nas nitko u Hrvatskoj ne samo da ne zna čime se gospodin Mimica u Bruxellesu bavi već smo svi zaboravili i kao izgleda uopće, sve dok jučer nije banuo u sklopu SDP-ove izborne kampanje kao svojevrsni duh. Dakle, nakon toga Milanović docira HDZ-ovim vladama čini mi se Plenkovićeve pomajke Jadranke Kosor, dakle govori o slavensko maritivnim osobinama hrvatskoga naroda koji ta vlada dovodi u pitanje dakle, nakon kampanje dolazi do Milanovićeve kukuriku vlade, nakon toga o primjeni ZERP-a na članice EU niti, niti ze. Dakle, neovisni za Hrvatsku podupiru ovaj prijedlog odluke mogao je on biti i bolji, a valjda bi i bio bolji da nije došao u predizborno vrijeme i u predizborne svrhe. Moglo bi mu se prigovoriti, prvo da možda nedovoljno razlikuje suverenost i suverena prava u ocjeni stanja, a ta dva pojma nisu istovjetna kao što smo čuli. Da predviđa fluidnost nekih normi Konvencije i propušta primijeniti praksu drugih država koje nastoje iskoristiti te pravne nedorečenosti kako bi osigurali što viši stupanj zaštite svojih prava, tako većina država koje su proglasile isključivi gospodarski pojas u svojim zakonima uredila i pitanja vezana uz umjetne konstrukcije na moru skoro bez iznimke proširujući svoja ovlaštenja u odnosu na ona koja im daje Konvencija itd. Neke su propisale dodatna ograničenja polaganju kablova i cjevovoda, a postoji u međunarodnoj zajednici i primjeri za čitav niz drugih ograničenja i uvjeta za koje predlagatelj nije imao hrabrosti. On štoviše u točki trećoj predložene odluke po našem sudu vrlo liberalno drugima jamči ta prava i slobode čime se zapravo u jednom nemalom dijelu dezavuira smisao same odluke. Nema valjana objašnjenja zašto se odgađa primjena ove odluke na jednu godinu, jasno je da za njezinu efektivnu provedbu trebaju sredstva, ali je jasno i to da prvo do donošenja idućeg proračuna ne treba čekati godinu dana, nema razloga da odluka efektivno stupi na snagu, važne su dakle pravno političke posljedice, a ne samo njihova efektivna provedba. Dakle, gospođo državne tajnice, gospodine Plenkoviću pitanje proglašenja je pitanje načela ne kuna, ne EUR-a, državnog razloga gospodine Plenkovićev horizont da. U ime predlagatelja poštovani kolega Nikola Grmoja, izvolite. Dakle, kolega što se tiče primjedbi koje ste iznijeli ovo nije predizborni prijedlog jer je ovaj prijedlog upućen u proceduru prije godinu i dva mjeseca, dakle ako imate svi, evo pozivam i ostale zastupnike nekakav amandman ili da se stvari mogu bolje pojasniti mi smo otvoreni, znači ovo nije pisano sada nego prije godinu i dva mjeseca i predano u proceduru, a sada smo skupili potpise vaše da bi ovo došlo na raspravu. Što se tiče primjene stavili smo godinu dana, znači kako bi Hrvatska se mogla ovaj pripremiti, ali mi nemamo ništa protiv da bude, da stupa na snagu s danom donošenja, a ovaj što se tiče, što se tiče, možete mi dati repliku kolega Hasanbegoviću ne trebate povredu Poslovnika. Ovaj, a što se tiče ostalih stvari znači evo mi smo sami uputili neke amandmane na ovu našu odluku, ali uputili smo amandman HDZ-a odnosno iskoristili smo njihov ovaj odgovor kad su oni podržali isključivi gospodarski pojas i to predložili kao naš amandman na odluku o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa, pa me zanima kako će kolege iz HDZ-a glasati za taj svoj amandman. A što se tiče ostalih prijedloga mi nemamo nikakvih problema znači da ako se neke stvari mogu pojasniti da budu jasnije imate priliku tijekom cijele ove rasprave, a potrajat će vidim da nas se dosta javilo, imate priliku otići u klub napisati amandman ovaj mi ćemo to bez problema prihvatiti ako je ovaj logično i ako još pojašnjava nekakve stvari. Znači nije ovo na brzinu pisano, pisano je i mislim da je dobro napisano, ali ako ima nekakvih stvari koje se mogu popraviti, a uvijek može bolje, mi smo to spremni prihvatiti kao vašu, kao vašu sugestiju. Što se tiče ovaj ostalih stvari koje su iznesene, upozorio sam i u svojoj raspravi na ove promjene stavova koje su bile kod SDP-a i kod HDZ-a, tako da je sasvim jasno da je HDZ mijenjala svoj stav po ovom pitanju, ne samo u vrijeme Ive Sanadera, nego i ova garnitura koja ovdje sjedi u Hrvatskom saboru, znači evo tu je i naš potpredsjednik koji je bio jedan od ključnih ljudi domoljubne koalicije koja je tada podržala isključivi gospodarski pojas, ja očekujem znači da on neće promijeniti ovaj svoj stav, a i ostali znači zastupnici koji tu sjede svi su i u vrijeme Tomislava Karamarka imali određene uloge, tako da ovaj očekujem da taj svoj stav ne mijenjaju.

Imamo nekoliko replika, poštovani kolega Zlatko Hasanbegović, izvolite. Poštovani kolega Grmoja, zašto je to danas tek došlo ne znam, kada su se tražili naši potpisi, mi smo ih kao i uvijek odmah dali. Ono što je važno, mi nećemo zanovijetati, ovo nije ni pravno, ni stručno pitanje, dakle, to je prvorazredno političko pitanje i pitanje političke volje, slažem se g. Klisoviću, Vlada je korektno odgovorila. Dakle, ali nas ne zanima pravna pozadina, nas zanima politička volja, nje ima ili nema, u Vladi mg. Plenkovića nema te političke volje. Mi nećemo tražiti, predlagati nikakve dopune, to bi bio dodatni alibi ovoj tehničkoj hrvatsko-srpskoj koaliciji da odbije taj zaključak, dakle, neka se donese zaključak [[Upadica: Zahvaljujem]] može se dopunjavati, može se [[Upadica: Kolega…]] [[Govornik se ne razumije]] pomorskog zakona Dakle, slobodno dajte amandmane jer ovdje smo u drugačijoj poziciji, mi smo predlagatelji i mi ćemo kao predlagatelji, neće Vlada prihvaćati, nego ćemo mi kao predlagatelji prihvaćati vaše amandmane, pa dobro Vlada, al mi kao predlagatelji, onda će oni postati, znači, ako mi prihvatimo sastavni dio našeg prijedloga, a onda će se oni očitovati o tome hoće li to prihvatiti ili neće prihvatiti. Ono što želim reći, slažem se s vama da je to politička volja, kolega Hasanbegović je rijetko u sabornici, pa ne zna kako ide ovaj, možete sad povredu Poslovnika kako biste mi odgovorili. Tako da evo, pozivam i vas i sve ostale zastupnike ako imaju kakav prijedlog da daju ako je to, znači, nešto što je realno i okej, mi ćemo to bez problema prihvatiti. Uostalom, vi ste nam pomogli da ovo dođe na raspravu i mi to resprektiramo. Zahvaljujem. Kolega Hasanbegović, jeste imali možda povredu Poslovnika ili nešto? Slijedeća replika poštovani kolega Ivan Pernar, izvolite. Uvaženi zastupniče Grmoja, slušao sam vaše izlaganje, vi ste pitali jedno retoričko pitanje, kako će se HDZ postaviti na temu njihovog vlastitog amandmana koji su svojedobno predali na temu gospodarskog pojasa, pa mi znamo da će ga odbiti jer mi znamo da je HDZ vjerodostojna stranka samo u licemjerju, u laži i u prevari birača, oni lažu i obmanjuju ljude, neću reć od stoljeća sedmog, al od 90.g. kad su obećavali bolji život hrvatskom čovjeku.

Dakle, nisam ja kolega Pernar shvatio to nedavno, ja sam se s HDZ-om od kad sam se vratio s fakulteta fajtao, znači, i protiv HDZ-a i protiv Stipe Gabrića Jambe, a to što smo mi dobili 19 odnosno 12 mandata kada su nam otišli određeni zastupnici i što smo preuzeli odgovornost mijenjati RH, to ne znači da sam se ja odlučio za HDZ ili smatrao da je HDZ nešto dobro, jer da sam to smatrao onda bi izašao na listi HDZ-a na izbore, izašao sam svaki put samostalno na izbore pred hrvatske birače, a ja se nadam da će oni progledati i da niti jedna opcija neće uopće trebati razmišljati sa ovim starim strukturama, znači, mijenjati RH, nego sa novim političkim opcijama mijenjati stvari u RH, kao što je to slučaj npr. u Italiji ili u nekoj drugoj zemlji gdje imamo koaliciju dvije praktički nove političke snage, tako da evo [[Upadica: Zahvaljujem…]] ja se nadam da će se takve stvari dogoditi Slijedeća replika poštovani kolega Robert Podolnjak, izvolite.

Dakle, zapravo kontinuirano ja se pitam, ali ozbiljno, stranke bi trebale poštivati ono što su stavile u svoje programe ili u javno očitovanje i rekle drugim strankama i biračima u RH, pa trebalo bi držati do onoga što ste sami proklamirali da prihvaćate u suradnji sa nekom drugom strankom s kojom ćete formirati Vladu. Kako vjerovati, kad sami od toga tako olako odustajete? Pa dakle, sasvim je jasno da sva obećanja koja se daju u izborima, meni je jasno, ja sam bio zamjenik gradonačelnika i da sve ono što ste stavili u program, ne možete u te 4.g. mandata možda ostvariti jer imate nekakav dojam da se stvari mogu riješiti brže, a zapravo se onda susretnete s određenim poteškoćama. A da ste vi protiv onog stava kojeg ste iznijeli i da ne želite nešto učiniti, a da za to nemate nikakvih argumenata, to ne mogu shvatit. Znači, mogu ja shvatit da u kampanji netko kaže napravit ćemo to i to i onda shvati da, ne znam, nema riješene imovinsko-pravne odnose, nije riješeno ovo ili ono i ne može te stvari ostvariti, ali ovdje se radi o nečemu što je prema međunarodnoj Konvenciji UN-a o pravu mora, pravo svake zemlje i na što nas poziva Europska komisija.

U ime Kluba zastupnika Živog Zida i SNAGA-e, poštovani kolega Branimir Bunjac, izvolite. Hvala lijepa uvažene kolegice i kolege, predstavnici ministarstva. Znači mi danas govorimo o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa i na početku se možemo zapitati što je uopće najvažniji resurs koji Hrvatska ima. Često puta se govori o nekakvoj strategiji razvoja, o nekakvoj svijetloj budućnosti i doista što je to, po čemu smo mi korak ispred naših susjeda, što je to zbog čega smo mi zanimljivi i brojnim drugim državama, što je to zbog čega smo mi zanimljivi čak i velesilama kakve su recimo SAD, Rusija ili Kina. I odgovor je ustvari vrlo jednostavan. Najvažniji strateški resurs koji ima RH je naše Jadransko more. Znači izlazak na Jadransko more u vrlo dugačkoj obali, na vrlo dugačkoj obali koja između ostaloga, ispred koje se nalazi kao što smo čuli preko 1200 otoka. I to je oduvijek bilo svima jako zanimljivo do te mjere da su nam to isto more pokušali oteti na sve načine. Dolazili su ovdje brojni gospodari, često smo slušali strane jezike na našem Jadranu, ali ipak evo sad na kraju se nalazi u RH s time da i dalje ne možemo reći da smo potpuni gospodari Jadranskoga mora. Kad govorimo o pitanju Jadranskog mora, moramo se dakle zapitati kako mi uopće gospodarimo s tim morem koje je prije svega važno je napomenuti obuhvaća 23 tisuće kvadratnih km. Znači mi imamo mora, veću površinu nego što Slovenija ima državni teritorij. Znači imamo jedan ogroman teritorij kojim slabo raspolažemo a to ponajprije vidimo po tome što je more sve više zagađeno, što je u njemu sve manje ribe. Znači u Jadranskom moru je u proteklih pola stoljeća uništeno 40% živih organizama, 40% Vidimo također da se uništavaju čitava staništa na morskom dnu, vidimo da se daju koncesije bez jasnoga plana, često puta štetne na Jadranu, vidimo da su tu učinjene brojne, slobodno možemo reći ludorije poput bacanja NATO bombi, vidimo također da zbog industrije stranih država u Jadranu je sve veće zagađenje, da je uopće pitanje ekološke održivosti i da se moramo zapitati hoćemo li ne samo imati žive organizme u Jadranu nego da li ćemo uopće imati čistu vodu. Naime, još 2015. su aktivisti Svjetskog fonda za prirodu upozorili da je iz Jadrana prekomjerno izlovljeno čak 93% ribljih vrsta, da je kompletno poremećena ravnoteža, bioravnoteža. Da su praktički svi živi organizmi u Jadranu došli na zaštićenu listu životinja, da su u Jadranu praktički uništene sve morske kornjače, svi morski sisavci, školjke, puževi, morski psi i ribe. Kornjače, barem prema onome što piše u znanstvenim časopisima u Jadranu postoje 150 milijuna godina, 150 milijuna godina i sada im prijeti uništenje. Da li to ikoga u ovoj sabornici brine barem da se na trenutak zapita kako je moguće da nešto što postoji 150 milijuna godina za 10 godina možda više neće postojati?

Mi kao štitimo Jadran kaže gospođa državna tajnica, međutim štitimo ga krajnje neučinkovito. Kazne su toliko male da se prekršiteljima sve zakone itekako isplati kršiti. Posebno su prekršitelji ljudi iz, brodovi iz stranih zemalja, prije svega Talijani koji namjerno čak ulaze u mrjestilišta riba poput onih kod otoka Palagruže i koji su toliko drski da dolaze praktički do same hrvatske obale. Kaže gospođa državna tajnica, predstojnica Vlade da je ustvari naše more već zaštićeno ZERP-om i da su ZERP i isključivi gospodarski pojas jedno te isto, međutim to u praksi nije tako. Jer da je tome tako onda bi sve države svijeta proglašavale ZERP a ne bi proglašavale isključivi gospodarski pojas. Sve države Europe koje izlaze na sjeverno more, odnosno koje izlaze na Mediteran, odnosno čak i one koje izlaze na Crno more koje je praktički jezero a ne more imaju proglašeni isključivi gospodarski pojas. Jedine tri zemlje koje nemaju proglašen isključivi gospodarski pojas su Turska, koja nije članica EU, Grčka i Hrvatska. Turska i Grčka nemaju isključivo zato što između te dvije zemlje postoji velika napetost, politička napetost, praktički je na granici vojnog sukoba i zato to pitanje nije riješeno. Hrvatska se odrekla isključivog gospodarskog pojasa samo i jedino zato što je na nju izvršen pritisak iz EU. Kratko i jasno. Hrvatska se odrekla isključivog gospodarskog pojasa zbog pritiska, mi smo se odrekli čak i toga ZERP-a kojeg smo proglasili 2003. godine i sad nam pričaju, znači već 11 godinu za redom kako će se to pitanje riješiti u europskom duhu. Dajte mi molim vas odgovorite državna tajnice, šta je to europski duh, evo ja ne znam što je to europski duh, jel to recimo neki duh iz boce ili je to ne znam neki duh iz Aladinove svjetiljke. Kakav je to duh? Dajete mi evo to pojam, ja bih htio evo ako ima u enciklopediji, dajte mi objasnite meni neukom što je to europski duh. Je li to duh recimo kad se susretnu talijanski predsjednik Tajani i predsjednik Hrvatske vlade Plenković pa onda dogovaraju ne samo da im damo more nego da im damo i hrvatski teritorij. Evo, ja doista ne znam pa ako me možete neukoga podučiti ovoga možda i hrvatsku javnost bilo bi mi jako drago.

Vi kažete, vi kažete mi nemamo načina braniti isključivi gospodarski pojas. Kako nemamo načina braniti, da li ako mi proglasimo isključivi gospodarski pojas to će nama ulaziti gusari u naše more? Znači ako postoje međunarodni zakoni oni se poštuju, a ne ne krše se. Da li vi znate da u Tihom oceanu postoje otoci države poput Naurua koji imaju 18.000 puta veće, veći isključivi gospodarski pojas nego što je teritorij te države. Da li oni to mogu nadzirati fizički, normalno da ne mogu, a da li im netko krši taj njihov prostor, ne krši im. Vi kažete da bi se uveo isključivi gospodarski pojas moramo platiti 10 miliona kuna, pa šta je to razlog, zar stvarno je problem 10 miliona kuna da mi ne možemo uvesti isključivi gospodarski pojas. Koliko mi svake godine izgubimo zbog toga što nemamo isključivi gospodarski pojas odnosno što ne provodimo, što ne provodimo ZERP? Da li ste upoznati sa situacijom da recimo Island zbog isključivog gospodarskog pojasa uopće nije htio ući u EU, isključivo zbog toga. Norveška nije htjela ući u EU zbog toga. Zašto je njima taj isključivi gospodarski pojas toliko važan, a vama je toliko nevažan? Objasnite tu, tu razliku građanima. Znači njima je toliko bitan da čak u EU nisu htjeli ući, a mi se našega mora odričemo. Zbog čega? Bojimo se koga. Zašto stalno nekome popuštamo? Zašto smo popustili ne znam s pravilnikom za uvoz voća i povrća, zašto smo popustili za brodogradilišta, zbog čega, zašto popuštamo ne znam Kinezima kad dolaze ovdje u Hrvatsku pa im dajemo ne znam sve što treba i što ne treba da grade ceste, da grade pruge, stadione, Kumrovec, ne znam šta sve, luke, mostove itd. Zar mi doista ništa ne znamo sami sačuvati, zar mi doista ne znamo sami razvijati? Zašto uporno ta politika klečanja na koljenima?

Da li vam je poznato da se čak i sama EU zalaže za to da se u Hrvatskoj proglasi isključivi gospodarski pojas, da oni nemaju apsolutno ništa, ništa protiv toga. Vi kažete između ostaloga da nam gospodarski pojas nije potreban jer i tako i tako moramo pustiti Talijane da ulaze u naše more i da vade višak znači dopustivoga ulova. Međutim, oni kad ulaze u naše more ne plaćaju nam tu naknadu i s druge strane ovoga prekomjerno love ribu, znači prekomjerno ponavljam još jednom nisam ja reko, rekle su ove svjetske agencije, neovisne koje prate stanje. Hrvatska je znači tradicionalno pomorska zemlja kojoj more predstavlja važan prometni put, izvor hrane, te okosnicu gospodarstva i turizma. Neosporno je da u uvjetima ugroženog ribljeg fonda, sve većih prijetnji po morski okoliš i biološku raznolikost proglašenje isključivog gospodarskog pojasa kao režima koji obuhvaća sve važne elemente očuvanja obale i mora predstavlja važan korak u nastojanju da se zaštiti hrvatska suverenost, hrvatsko gospodarstvo, hrvatski teritorij, hrvatska budućnost i svi njegovi prirodni resursi. Na koncu konca, ja bih pitao državu tajnicu i gospodu iz HDZ-a, koja ovoga, koju očito više zanimaju ovi obračuni na osobnoj razini kakvim smo danas svjedočili u saboru, a vidimo i zadnjih dana na drugim mjestima, zašto bi mi bilo kome šta poklonili? Zašto bi poklonili nekom, zašto bi poklonili i čašu vode, a kamoli da poklanjamo desetine tisuća kvadratnih kilometara našega mora? Znam da će zvučati malo deplasirano, ali sigurno ste čuli onu izjavu još se dobro sjećate vi koji ste hodali u školu u bivšoj državi, tuđe nećemo svoje nedamo. Kako se u međuvremenu stvari mijenjaju pa danas eto očito imamo, svoje damo, tuđe hoćemo. Brzo se preokreću kaputi, brzo se od ateista postane najveći katolik, brzo se od stranke voljenoga vođe postane član stranke drugog voljenoga vođe itd. A mi Hrvati polako ostajemo znači i bez mora i bez zemlje i bez zraka i postajemo stranci u svojoj vlastitoj domovini. Znači zaključno, reći ću ovako, Živi zid podržava proglašenje isključivog gospodarskog pojasa jer je to tema koja za nas ima primarno značenje i uvrstili smo ju u program još davno prije nego što je u svo dužno poštovanje MOST uopće postojao. Proglašenje isključivog gospodarskog pojasa idealna je prilika za snažniji nastup na međunarodnoj sceni za stabilizaciju unutrašnjih prilika, za veću zaradu i veću održivost našeg najvećeg blaga Jadrana. Hvala vam na razumijevanju. U ime Kluba zastupnika HDZ-a, poštovani kolega Branko Bačić, izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovana državna tajnice sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Evo već 2 sata, čini mi se raspravljamo o Prijedlogu odluke o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa i u protekla 2 sata bilo je izneseno niz netočnosti, nesuvislosti, nepoznavanja problematike, nerazumijevanja što je to teritorijalno more, što su to unutarnje morske vode, što je to epikontinentalni pojas, što je to zaštićeni ekološko ribolovni pojas i što je to isključivi gospodarski pojas. Kad govorimo o isključivom gospodarskom pojasu, kad govorimo o ZERP-u onda možemo govoriti o strateškim interesima RH do 1. srpnja 2013. godine i o strateškim interesima RH nakon 1. srpnja 2013. godine kada smo postali članica EU. Zašto? Zato što je jedna pozicija Hrvatske bila kada nismo bili članica EU i u tom trenutku proglašenje isključivog gospodarskog pojasa ili proglašenje ZERP-a imali bi jednu poziciju gdje bi RH do ulaska u punopravno članstvo u EU koristila i bila bi suverena u provođenju tih svoj suverenih prava koje nam pruža isključivi gospodarski pojas. Nakon 1. srpnja RH i ne samo Hrvatska nego sve druge države članice EU koje su proglasile gospodarske pojaseve ili izvedenice iz tog gospodarskog pojasa, bilo da je to vanjski pojas, bilo da je ekološki pojas, bilo da je gospodarski pojas, bilo da je ribarski pojas, tog trenutka, te vode postaju zajedničke vode EU. I u tim se vodama provodi zajednička, ako govorimo o ribarskoj politici, zajednička ribarstvena politika EU. Prema tome, Hrvatska je bila ... [[Govornik se ne razumije.]] temeljem Međunarodne konvencije o pravu mora proglasiti isključivi gospodarski pojas i to Hrvatskoj nitko nije priječio. Zbog toga se u ovom Saboru, o tome sam puno puta govorio u ovom Saboru i sudjelovao u raspravama od 2003. godine do danas a o tome je bilo rasprava i prije i 2003. kada je Vlada Ivice Račana proglasila ZERP sa odgodom slično ovoj koji se ovdje predlaže na godinu dana. Dakle bilo je riječi o tome da li će Hrvatska proglasiti isključivi gospodarski pojas ili zaštićeni ekološki, ribolovni pojas koji je proglašen za mnoge u Hrvatskoj pa tada vjerujem i za saborske zastupnike u jednoj čudnoj izvedenici zaštićenog ekološko ribolovnog pojasa. Tada je Hrvatska ocijenila kao suverena i samostalna država da će proglasiti zaštićeni ekološki ribolovni pojas koji bi možda ... [[Govornik se ne razumije.]] da je odmah proglašen isključivi gospodarski pojas, vjerojatno danas o tome ovdje ne bi raspravljali ali je tada Vlada Ivice Račana odlučila proglasiti zaštićeni ekološko ribolovni pojas, koji odmah da nam to bude jasno, preko 95% sadržaja isključivog gospodarskog pojasa se nalazi u ZERP-u osim sadržaja koji se odnosi na izgradnju umjetnih otoka i na iskorištavanja energije mora i vjetra. Međutim, kad govorimo o postavljanju umjetnih otoka, mnogi od nas ovdje ne znaju da premda on nije sastavnica ZERP-a podizanje umjetnih otoka proizlazi iz činjenice da obalna država kao što je Hrvatska sama po sebi ima epikontinentalni pojas pa onda te umjetne otoke koje nije proglasila ZERP-om može graditi na temelju činjenice da kao obalna država ima epikontinentalni pojas i mi tamo bez obzira što nije proglašen IGP možemo postavljati platforme i ono što danas radimo korištenjem, iskorištavanjem plina u sjevernom Jadranu gdje se postavljaju platforme koje nam omogućava činjenica da kao obalna država imamo epikontinentalni pojas. Doduše ne možemo primjerice iskorištavati energiju vjetra, dizati vjetrenjače ali se meni čini da je i ova rasprava danas ovdje ustvari mi liči na borbu protiv vjetrenjača, Don Quijote borbu i da od ove rasprave velike koristi za RH nema. Nema iz razloga što proglašenje isključivog gospodarskog pojasa u odnosu na ZERP a to je, čini mi se govorila je i gospođa državna tajnica, ništa Hrvatskoj u bitnome ne pridonosi. I nisam čuo dragi moji prijatelji od nikoga od vas, ali od nikoga od vas, što ćemo sutra proglašenjem IGP-a promijeniti u odnosu prema ribarskoj politici u Hrvatskoj koji kakav će to ustupak imati hrvatski ribari proglašenjem IGP-a što im onemogućava ZERP. Što ćemo u smislu ekološke zaštite Jadrana napraviti proglašenjem IGP-a što mu ne omogućuje ZERP? To mi recite, kad me u to uvjerite da je toliki strateški trn za RH, bitno će izmijeniti poziciju RH u svijetu i unutar EU, onda možemo razgovarati o odlučivanju o ovoj odluci koju je MOST predložio. Svaka pametna država koja vodi vlastitu suverenu politiku, što to radi i RH, odlučuje o najboljem, najprikladnijem, najprimjerenijem trenutku proglašenjem pojaseva koje su temeljem međunarodne Konvencije o pravu mora njoj dopuštene i zašto se ne pitate kako je to trebalo dugo vremena jednoj Italiji da proglasi ekološki, jednoj Velikoj Britaniji da proglasi gospodarski, jednom Islandu da proglasi gospodarski pojas itd., nisu svi proglasili onog trenutka kad im je to Konvencija omogućila, nisu jer su prije nego što su to napravile mjerile koji je njima strateški nacionalni interes.

Najprije smo proglasili ZERP 2003. sa odmakom od godinu dana, pa smo ga 2004. odgodili do potpisivanja Ugovora o zajedničkom ribarstvu, pa smo onda kako taj sporazum nije potpisan, 2006.g. 15. prosinca proglasili ponovno rekli da će stupiti na snagu i za države članice EU, pa kako bismo zbog toga bili blokirali naše pregovore za ulazak u EU, ponovno smo 15., čini mi se, ožujka 2008. rekli da do sklapanja sporazuma u europskom duhu, neće se na države članice EU primjenjivati ZERP. Zašto smo to napravili? Zbog toga što su većinske političke stranke u hrvatskome društvu imali jedinstveni stav da je osnovi strateški interes RH ulazak u EU i između činjenice da bismo zbog toga bili blokirani i nastavka pregovora s druge strane za ulazak u EU mi smo za države članice EU suspendirali provedbu ZERP-a, ali je ZERP za sve treće države u svijetu na snazi i on je ratificiran u tajništvu UN-a, međunarodnoj Konvenciji o pravu mora i RH danas, taj prostor je nutificiran kao zaštićeni ekološki ribolovni pojas i primjenjuje se na sve države, treće države, pa i na države članice EU jer onog trenutka, to sam u uvodu rekao, kad je RH ušla u EU, hrvatski ZERP je postao zajednička voda EU, a to bi dragi moji prijatelji postao i isključivi gospodarski pojas da je bio proglašen. Prema tome, istu onu politiku koju RH danas vodi u zaštićenom ekološko ribolovnom pojasu, provodila bi i bila bi dužna provoditi da je proglašen i isključivi gospodarski pojas. I ako nam to nije jasno, ako to ne razumijemo i da kao država, matična država koja može kad god želi proglasit isključivi gospodarski pojas, a da tome ništa bitno promijeniti neće, mi ćemo ustrajavati na politikantskim raspravama u HS jel nam važniji IGP ili ZERP, a koliko nam ZERP doprinosi, ništa nam više, niti prema zaštiti Jadrana, niti prema zaštiti ribolovnog fonda ne bi doprinosio ni gospodarski pojas. A mislim da kao odgovorna Vlada moramo znati koji je to pravi trenutak ako želimo da bi možda ispunili vlastito zadovoljstvo, proglasili se velikim suverenistima, otvoriti raspravu i u HS i proglasiti gospodarski pojas. Ja mislim da u ovom trenutku, a to smo čuli iz mišljenja Vlade, trebamo apsolutno u okviru zemljiške ribarske politike provoditi sve one mjere koje su propisane EU, štiti ribolovni fond, štititi Jadran i Jadransko more. Kad govorimo o političkom aspektu ovakve odluke, kaže kolega Grmoja i kažu kolege iz MOST-a da je domoljubna koalicija pristala na proglašenje IGP-a, pa ću u tom smislu reći dvije stvari. Dakle, nakon toga je vjerojatno ispotpisan i sporazum, koalicijski sporazum, nakon toga je nastala Vlada u kojoj je bilo šestero ministara iz MOST-a i potpredsjednik Vlade iz MOST-a i ta je Vlada trajala nekoliko 5, 6, 7 mjeseci, ali imala je sve one ministre koji su u svojoj strukturi, u svojoj nadležnosti imali presudnu ulogu kad je u pitanju gospodarski pojas. Imali ste ministra ribarstva, imali ste ministra energetike, imali ste i ministra policije, imali ste ministra pravosuđa, osim ministra pomorstva, svi drugi ministri, čiji su, u čijem jest resoru provedba, nadležnost gospodarskog pojasa, bili su u rukama MOST-a.

Došla je druga Vlada, opet je MOST imao ministra pravosuđa, ministra energetika, ako govorimo o energetskom aspektu gospodarskog pojasa što gospodarski pojas omogućuje, dakle, iskorištavanje energije, mora i vjetra, imao je potpredsjednika Vlade, nisam vidio niti u jednom trenutku da ste vi bili, da biste vi bili zbog toga spremni na … [[Govornik se ne razumije]] koaliciju, nego ste ušli u sukob sa HDZ-om na pitanju Agrokora, pa se ispostavilo da je HDZ i tu bio u pravu jer smo na taj način i bez vas riješili pitanje Agrokora. Dakle, što hoću reći? Danas pokušavate HDZ-u prebacivati to što nije proglašen IGP i ja prihvaćam kao predsjednik Kluba HDZ-a da HDZ do ulaska u EU je možda mogao proglasiti zaštićeni ekološki obalni pojas ili IGP, svejedno. Ali bilo je pitanje tada, bi li završili pregovore za pristupanje Hrvatske u punopravno članstvo.

Tada je, su većinske hrvatske stranke odlučile da se ZERP proglasi i proglasile su ga, da se odnosi, da se prijavi UN-u da se zna da ga Hrvatska ima i da to nije otvoreno more. To nije otvoreno more, dragi moji prijatelji, ZERP nije otvoreno more. Za nikoga, ni za Talijane, a pogotovo ne za Japance ili Meksikance ili Amerikance. On je danas ulaskom Hrvatske u punopravno članstvo u EU postao zaštićeni ekološko-ribolovni pojas RH koji predstavlja zajedničke vode EU. I tamo smo, kao što su Talijani u svom dijelu Jadrana dužni postupati kad je ribarski fond u pitanju temeljem zajedničke ribarstvene politike, tako smo i mi temeljem te iste politike dužni postupati u našem dijelu Jadrana, ali i sve druge članice EU, pa uključujući i Italiju. Prema tome, ja moram reći, niste me, a vrlo sam pažljivo slušao, niste me uvjerili, osim potrebe da dokazujemo našu domoljubnost, da se želimo pokazati velikim suverenistima, bez obzira što time ništa ne bi dobili u smislu sadržaja zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa, pa bi on nešto jako puno doprinio novim strateškim gospodarskim ... [[Govornik se ne razumije.]] , niste me uvjerili. Da je to u ovom trenutku opravdano niti da bi Hrvatska time nešto dobila. Studija na koju se g. Grmoja povezuje, rađena prije ulaska Hrvatske u EU i tu se slažem s time. Mi smo tada do ulaska u EU gubili zbog toga što nije [[Upadica: Zahvaljujem.]] ZERP se primjenjivao na države članice EU. U ime predlagatelja, poštovani kolega Nikola Grmoja, izvolite.

Što se tiče samog MOST-a, vama je, ja mislim, sasvim jasno da smo mi inzistirali na proglašenju IGP-a, ali toliko je sukoba bilo u ovoj prvoj Vladi koji su krenuli od samog početka, da jednostavno, bilo je stvari koje su u konačnici dovele do pada Vlade, to je bila ona afera Konzultantica, a u drugoj Vladi, znate da smo mi inzistirali da prva odluka Vlade bude da se pokreću konzultacije i ne znam jeste li vi bili na tim pregovorima, kada je premijer Plenković molio da se završi arbitraža sa Slovenijom i da ćemo nakon odluke o arbitraži proglasiti IGP. Mi odluku imamo, ali ništa se nije napravilo. Dakle, vi ste nama ponudili diplomatske razloge zbog kojih se ne bi trebalo u ovom trenutku ići u tom smjeru, mi smo kao razumni ljudi to prihvatili, ali smo vam rekli, pokrenite konzultacije i onda ćemo nakon završetka toga proglasiti IGP-a. znači, mi od toga nikad nismo odustali.

Naš stav je po tom pitanju nepromjenjiv. Uostalom, zato smo i u ovoj odluci koju smo uputili prije godinu i pol, godinu i 2 mjeseca, stavili da stupa na snagu, znači, godinu dana od donošenja kako bismo izašli u susret, što se tiče ovih primjedbi vaših koje su bile, ali te primjedbe su znači bile tu reda radi i jasno je da vi stvarne volje da se proglasi IGP niti ste imali prije pristupanja Hrvatske EU, za što ste priznali da se odgovorni, to je takva šteta da bi se u ozbiljnoj državi sigurno otvorilo pitanje da se onima koji su odgovorni za takvu štetu sudi za veleizdaju. U svakoj ozbiljnoj državi bi se to pitanje pokrenulo, ali u Hrvatskoj to nije slučaj, a isto tako nemate nikakvih argumenata zašto to nećete učiniti sada jer vi nama, vi nama postavljate ovdje pitanje koji su naši argumenti. I ako nema nikakve razlike između ZERP-a i IGP-a, zašto onda ne proglasimo IGP? Zašto vi kao mudar političar dopuštate ovdje da vas oporba ovako rešeta? I vi i premijer Plenković, ako razlike nema?

A vi tvrdite da tome nije tako jer ne želite doći u sukob. Sve govori izjava premijera Plenkovića, odnosno odgovor na pitanje koje sam mu postavio, kada se pozvao na povijesna događanja oko priznanja RH, dolaska predsjednika Cossige, to je jasna poruka. Nije on rekao tada meni IGP ne trebamo proglasiti jer smo sve sada već, sve već sada ta prava mi svoja suverena koristimo i konzumiramo. Ne nego je rekao vi se ne sjećate zasluga gospodina Cossiga, Italije za međunarodno priznanje Hrvatske. Dakle jasno je da ste vi u ovoj raspravi oni koji su bez argumenata, niti vi niti državna tajnica nisu odgovorili zašto mi onda ne bismo proglasili IGP ako nikakve razlike nema i ako se nitko zbog toga neće ljutiti a ljutiti će se jer je evidentna razlika, to uostalom stoji i u odgovoru domoljubne koalicije, razlika između ZERP-a i IGP-a. Kolega Grmoja, da se ova rasprava vodi izvan ovog predizbornog, izvan predizborne kampanje pretpostavljam da bi bila drukčija nego što je sada, pa biste možda saslušali argumente a to je da svaka suverena država, pametna država, odluku o proglašenju bilo kog od morskih pojaseva sukladno Međunarodnoj konvenciji o pravu mora mjeri najprikladniji trenutak i što će proglasiti. Nisu sve države u svijetu proglasile gospodarski pojas, neke su ribarski pojas, neke su ekološki pojas, neke su arheološki pojas, neke su vanjski pojas. Mi smo proglasili 2003.

Dakle kolega Bačiću, vi ste rekli da svaka razumna država sama procjenjuje kad će to učiniti a priznali ste sami da ste kao predsjednik kluba HDZ-a da ste tada napravili pogrešku što znači da niste bili razumni. I sad bismo vam mi trebali vjerovati da ste vi sada razumni. Znači oni koji nisu bili razumni i koji su napravili pogreške i nisu proširili hrvatska suverena prava i time oštetili Hrvatsku državu sad bi vam mi na riječ vama i državnoj tajnici trebali vjerovati da ste vi razumni, to vi tražite od nas. A mi tražimo od vas da proglasite isključivi gospodarski pojas ako već nikakve razlike, ako već nikakve razlike nema.

Prelazimo na raspravu u ime Kluba zastupnika SDP-a. Kolega Podolnjak imali ste 3 replike. Nemojte se ljutiti ali evo zaista drage volje ali ne možemo vam dati riječ. U ime Kluba zastupnika SDP-a poštovani kolega Joško Klisović, izvolite. Hvala potpredsjedniče Sabora, pozdravljam još jednom državnu tajnicu Metelko Zgombić. I još jedanput svima vama kolegama u sabornici kao i hrvatskoj javnosti ako nas prati u ovom trenutku ponoviti ću koja je dosljedna pozicija SDP-a oko pitanja isključivog gospodarskog pojasa. Ona je i komuniciranja u MOST-u 2015. godine u pisanom obliku kada su se vodili razgovori oko eventualne koalicije. Dakle tada je poslano, koalicija hrvatska raste, odnosno SDP, prihvatljiv je isključivi gospodarski pojas, odnosno zaštićeni ekološki ribolovni pojas znan kao ZERP kao i njegova provedba u skladu sa međunarodnim obvezama RH. Dakle ponavljam još jedanput, prihvatljiv je isključivi gospodarski pojas, odnosno zaštićena ekološko ribolovna zona, pojas, ZERP i njihova provedba u skladu sa međunarodnim obvezama RH. I to je ... [[Govornik se ne razumije.]] pozicija SDP ne samo od 2015. nego i prije toga i bez obzira na što ukazivao gospodin Hasanbegović danas se upravo zbog ovakvih pozicija i ovakvih političkih stranaka koje znaju štiti nacionalne interese i hrvatski brodovi kreću u ovoj zoni i hrvatski inspektori kontroliraju ovu zonu mora.

E srećom to nije tako. Objašnjenje SDP-ove pozicije je vrlo jednostavno u područjima moram izvan nacionalne jurisdikcije, dakle izvan državnog područja RH, RH ima proglašen epikontinentalni pojas i u njemu uživa suverena prava istraživanja i iskorištavanja rudnog i drugog bogatstva morskog dna i podzemlja. U stupu vode iznad epikontinentalnog pojasa, dakle ono se odnosi na dno, dakle voda iznad njega, tamo smo proglasili zaštićeni ekološko ribolovni pojas, znan kao ZERP i u njemu uživamo također sva suverena prava jurizdikciju režima isključivog gospodarskog pojasa. Dakle razlike nema, odnosno ima u samo dva elementa koja su već bila u raspravi istaknuta a to je nemamo pravo na izgradnju umjetnih otoka za koje nemamo trenutno ni planove da ih gradimo i ako netko me uvjeri da Hrvatska ima planove graditi i da je korisno ih sagraditi, možemo vrlo jednostavno i lako izmijeniti odluku o ZERP-u i umetnuti tu, taj element. Pri tome treba naglasiti da i po današnjem zakonodavstvu i našim pravima imamo pravo na umjetne instalacije u području ZERP-a za recimo istraživanje rudnog bogatstva kao to je nafta ili plin i nemamo pravo na proizvodnju energije korištenjem mora, dakle tu se radi o plimi, oseki, tu se radi o strujama mora. Svi oni koji poznaju more, hrvatski Jadran znaju da razina plime i oseke nije takva da bi bilo isplativo koristiti taj resurs za proizvodnju energije jer nije kao recimo kad odete u Nizozemsku i kad vidite da metar ili više od toga imate razliku u plimi i oseci. To kod nas nema i zbog toga nije isplativo. Tu je naravno i energija vjetrova, ali svjesni smo svi koliko vjetroparkova niče uz hrvatsku obalu, prema tome naši kapaciteti trenutno su takvi da gradimo na kopnu, a ne na moru. Podsjećam još jedanput da Hrvatski sabor je za vrijeme dakle SDP-ove Račanove vlade 3. listopada 2003. godine donio odluku o proširenju jurisdikcije RH na Jadranskom moru, kojom je proglasio sadržaje isključivog gospodarskog pojasa. Koji se odnose na suvremena prava istraživanja, iskorištavanja, očuvanja i gospodarenja živim prirodnim bogatstvima voda izvan granica teritorijalnog mora te jurisdikciju glede znanstvenog istraživanja mora i zaštite i očuvanja morskog okoliša. Ovo odlukom dakle uspostavljen je ZERP. Od tog se dana temeljem predmetne odluke primjenjuju odredbe Glave IV. Pomorskog zakonika koje uređuju institut gospodarskog pojasa. Dakle, ponavljam još jednom sva prava iz gospodarskog pojasa Hrvatska uživa osim izgradnje umjetnih otoka i iskorištavanja energije mora, ako imamo planove za te dvije stvari možemo razgovarati i proširiti i na taj dvije stvari. Nakon ove odluke iz 2003. godine koju je sabor donio na prijedlog Račanove vlade, Hrvatski sabor je na prijedlog vlada HDZ-a naknadno donio još 3 odluke vezane uz ZERP, kojim je ograničio primjenu ZERP-a iz raznih političkih razloga i raznih političkih konteksta. 2004. godine sabor je novom odlukom odlučio da će se ZERP počet primjenjivat nakon što Hrvatska s europskom zajednicom sklopi ugovor o partnerstvu u ribarstvu. 2006. sabor je odredio da će se ZERP u svakom slučaju početi primjenjivati 1. siječnja 2008., a 2008. Hrvatski sabor je odlučio da će se ZERP privremeno neće primjenjivati na članice EU do iznalaženja zajedničkog dogovora u europskom duhu. Dakle, to je ono što je pred nama što svi znamo. Ulaskom Hrvatske u EU i naše more je postalo zajedničko ribolovno more EU jednako kao što je to i talijansko ili francusko ili španjolsko. I osnovno načelo takvog mora je da ribarska plovila iz država članica EU imaju jednaka prava pristupa vodama i morskim resursima unutar EU. Prema tome kako talijanska u hrvatske, tako i hrvatska u talijanske. No, ono što je posebno važno da na području cijelog gospodarskog pojasa odnosno ZERP-a hrvatski inspektori imaju pravo provoditi svoju nadležnost i time ukazuju na hrvatski suverenitet na tom području, oni su u isto vrijeme i inspektori EU jer kompletnu pravnu stečevinu odnosno ribarsku zajedničku politiku kontroliraju da li se na ispravan način provodi u području hrvatskog ZERP-a odnosno možemo reći hrvatskog isključivog gospodarskog pojasa. Prema tome, suverena prava Hrvatske nisu ugrožena, Hrvatska ih konzumira, pozicija koju je SDP zauzeo je optimalna pozicija u skladu sa našim međunarodnim obvezama i u skladu sa našim nacionalnim interesima. Nismo na gubitku i ne trebamo ni biti i ne smijemo biti na gubitku, no budemo li imali planove kao što sam kazao za izgradnju umjetnih otoka ili tehnologiju koja bi pokazala da je iskoristivost morske plime i oseke ili morskih struja za proizvodnju energije dobra, pozitivna i korisna onda možemo izmijeniti i odluku o ZERP-u i uključiti ta dva prava i imati puni isključivi gospodarski pojas. No, de facto imamo ga i danas i bez obzira što oni koji se predstavljaju kao suverenisti govore, bilo bi dobro makar kao što su priznali ne znaju šta je to otvoreno more, epikontinentalni pojas ili teritorijalno more da to nauče, pa bi možda bilo jednostavnije odgovarati o ovim pitanjima koji imaju svoju političku dimenziju, ali sigurno imaju i svoju stručno pravnu dimenziju. Ono što je SDP uvijek radio to je da je koristeći struku uvijek štitio nacionalne interese koje imamo i utemeljio ih čvrsto upravo u struci i međunarodnom pravu. I zbog toga nam nitko ništa ne može zamjeriti, a sve ostalo ono što sam danas vidio ovdje u sabornici u stvari je jedan politički okršaj između desnice one desne i one još malo desnije za desno političko tijelo.

U ime predlagatelja poštovani kolega Robert Podolnjak, izvolite.

Gospodine potpredsjedniče sabora, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege, nakon dosta rasprave o ovom temi, argumenata i kontraargumenata, čitajući sve o ovoj izuzetno važnoj temi ne samo o tome što je napisano u Hrvatskoj, što su govorili političari, što su govorili znanstvenici, za mene je jako važno kako su zapravo postupile druge države članice EU. Mislim da je to važno reći i hrvatskim građanima, zato što ne bismo htjeli dojam da se mi zalažemo u MOSTU za proglašenje isključivog gospodarskog pojasa kao neki naš nacionalni hir, neka neiživljena suverenost, nešto što je prevladano u EU, to druge države članice zapravo nisu učinile. Stvarnost je puno drugačija. Zapravo su sve države članice EU koje imaju izlaz na otvoreno more proglasile isključivi gospodarski pojas, velike, male države '90.-tih godina i kasnije, ali zapravo biste puno lakše nabrojali one koje to nisu učinile. Dakle, nije učinila Grčka zbog spora koji ima s Turskom iako je ona indirektno zapravo poslala jednu notu u UN proklamirajući svoj epikontinentalni pojas, Hrvatska ima suspendiranu ZERP prema državama članicama EU, ali sve ostale države članice imaju proglašeni isključivi gospodarski pojas. Krenimo od velikih država, Francuska ga je proglasila, ali pazite puno ranije u Atlanskom dijelu, ali u Sredozemlju tek 2012. godine. Ujedinjeno Kraljevstvo je proglasilo isključivi ekonomski pojas 2013. godine ne zato što su tada razmišljali o tome da će izaći iz EU pa su se pripremali za to, nego naprosto zato što su bile takve preporuke Europske komisije. Španjolska je to učinila na Atlantiku '78., ali pazite u Sredozemlju 2013. godine. Sve države primjerice u jednom malom praktički gotovo zatvorenom Baltičkom moru su proglasile isključivi gospodarski pojas, Finska, Švedska, Danska, Latvija, Letonija, Estonija, Poljska, naravno i Njemačka sve. Italija je proglasila ekološku zaštićenu zonu, ali na suprotnoj strani od Jadrana, dakle u sjeverozapadnom Sredozemlju nakon što, naravno jer su i Francuzi proglasili svoj isključivi gospodarski pojas jer su to učinili i Španjolci, pa učinili su to i Talijani ali u Ligurskom i Tirenskom moru, ali ne s druge strane u Jadranskom moru. Dakle, sva mora i Baltičko i Sjeverno i Sredozemno su zapravo omeđena državnim isključivim gospodarskim pojasevima. Jedino Jadransko more ne. Zar nije čudno da je Italija proglasila ekološki zaštićeni pojas u sjeverozapadnom dijelu Sredozemlja, dakle u dijelu koji graniči sa Francuskim isključivim gospodarskim pojasom i Španjolskim isključivim gospodarskim pojasom. Tamo su dakle sve 3 države članice EU proglasile ili isključivi gospodarski pojas ili u slučaju Italije zaštićeni ekološki pojas. Učinila je to i Malta, učinio je to i Cipar i dolazimo na Jadran. Jadran je nažalost izuzetak. I mi predlažemo proglašenje isključivog gospodarskog pojasa kao što su to učinile sve druge države članice EU, rekao sam izuzevši Grčke zbog spora sa Turskom i Italije. I to vam govori da se ne zalažemo za neko suvereno pravo koje drugi nisu iskoristili. Zahvaljujem poštovanom kolegi Podolnjaku. U ime Kluba zastupnik MOSTA nezavisnih lista poštovani kolega Nikola Grmoja, izvolite. Hvala poštovani kolega Podolnjak, malo sam sada pogledao hrvatske medije niti jedan medij osim jednog portala nije prenio niti jednu riječ o ovoj raspravi to je bio i interes vladajućih zato su ovu raspravu i stavili ovako kasno, ali znate tko piše o ovoj kasnoj raspravi u Hrvatskom saboru, slovenski mediji. Znači, slovenski mediji pišu o ovoj raspravi oni shvaćaju koliko je ovo bitna i važna tema bez obzira što se o njoj raspravlja zahvaljujući predsjedniku sabora i HDZ-u ovako, ovako kasno. I to pokazuje da nikome nije svejedno što će Hrvatska po ovom pitanju napraviti, hoće li ostati pri ovom režimu ili će proširiti svoja suverena prava. Nažalost vladajući koji kontroliraju jedan dobar dio medija u Hrvatskoj, a i one koje ne kontroliraju znači oni, sad je takvo vrijeme da jednostavno se Hrvatski sabor i ne prati, možda HINA nešto prenese pa onda preuzmu i preostali portali od onoga što ste vi drage kolege ovdje danas govorili. Jednostavno interes je HDZ-a da se o ovom pitanju raspravlja van fokusa javnosti i to je ono što su oni nastojali i napraviti danas, nakon aktualnog prijepodneva koje je pod velikom lupom javnosti gdje i zastupnici znači nakon što on završi jednostavno smatraju da je za taj dan sva rasprava u Hrvatskom saboru završila, oni su stavili ovu točku jer jednostavno argumenata nemaju. I ono što smo ovdje dobili i što pokazuje koliko je ova rasprava bila potrebna je priznanje predsjednika Kluba HDZ-a da su napravili pogrešku što u procesu pristupanja Hrvatske EU nisu proglasili isključivi gospodarski pojas. Ako je zbog ičega vrijedila ova rasprava, vrijedila je zbog tog priznanja, međutim priznanje pogreške nije dovelo i do isprike. Znači, kada je već kolega Bačić priznao tu pogrešku mogao se u ime hrvatskih vlada koje je činila HDZ ispričati zbog toga propusta, a ono što nam ovdje znači uporno servira je to da sada oni se ponašaju razumno jer ne žele proglasiti isključivi gospodarski pojas, ne žele proširiti suverena prava RH na moru, a ovdje je i prof. Podolnjak iznio jedan dobar argument, zašto je Italija to napravila s jedne strane, s druge strane nije napravila? Pa zato što im ovakvo stanje paše, ovakvo stanje zemlji koja ima puno jaču flotu, koja, znači, može eksploatirati ovakvu situaciju i ovakvo stanje, naravno da im ovo odgovara, ali to je za mene manje bitan argument. Argument koji mi je bitan i koji sam na početku postavio ovdje i pročitao kao pitanje na koji nisam dobio odgovor je, znači, zašto kad već nema razlike između ZERP-a i IGP-a zašto vi ne prihvatite ovaj naš prijedlog ili date nekakav svoj prijedlog, znači, jer ionako nema nikakve razlike, a ako nema razlike, onda se nitko neće na to ni žaliti. Zašto slovenski mediji sada prate ovu raspravu ako nema nikakve razlike između proglašenja, znači, isključivog gospodarskog pojasa i stanja kakvog imamo danas. Ovo što je ovdje priznato od strane kolege Bačića da je šteta, ako gledamo ovo izvješće Europske komisije zbog neproglašenja, znači, isključivog gospodarskog pojasa od 172 do 279 milijuna EUR-a godišnje, znači, toliku štetu su napravile HDZ-ove Vlade RH, gotovo 300 milijuna EUR-a godišnje i kolega Bačić nam se za to nije udostojao ni ispričati, samo je priznao pogrešku i ostalo je na tome. I to je jedna neodgovorna politika, jedna politika koja konstantno radi protiv hrvatskih državnih interesa i to nije slučaj samo ovdje kada govorimo o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa, to je slučaj u svim drugim aspektima. Imamo situaciju oko INA-e, predaje INA-e u mađarske ruke, u čemu je i g. Bačić također na određeni način barem posredno sudjelovao, znači, imamo situaciju sada oko Slavonije i ovog državnog odnosno ovog zemljišta koje je bilo u koncesiji pod koncernom Agrokora, sada se to nastoji prisiliti načelnike da potpišu da se preda novim vlasnicima i to je vidljivo, znači, i u odnosu prema Srbiji ako gledamo poglavlje 23. i 24. kojeg je otvorio HDZ-ov ministar Miro Kovač za vrijeme tehničke Vlade gdje je ministar pravosuđa Ante Šprlje isti dan prosvjedovao priopćenjem na stranicama ministarstva kada je već bio srušen Tihomir Orešković kao premijer i tada je da se ta šteta nekako umanji, osnovano povjerenstvo koje bi trebalo pratiti provedbu mjerila iz poglavlja 23. i 24. i da stvar bude gora, ni to povjerenstvo se ne saziva i to govori koliko ste vi odgovorni, koliko vi štitite hrvatske interese i mogli bismo nabrajat, znači, u različitim aspektima gdje vi primjenjujete isti način, isti način ponašanja. Dakle, još jednom ću ponoviti, ekonomske koristi su jako velike, ekološke koristi su jako velike, znači, od proglašenja isključivog gospodarskog pojasa ovdje imam i tu studiju, ovo je sažetak studije, znači, Europske komisije koja govori o tom iznosu od gotovo 279 milijuna EUR-a štete koju ste prouzročili hrvatskom proračunu i posredno, znači, hrvatskim građanima, a ostale stvari su, naravno, iznesene i tijekom same rasprave. Ono što sam vam najavio da mi imamo ovdje i određene amandmane koje smo uputili, a zapravo su izvučeni iz vašeg stava, stava domoljubne koalicije oko isključivog gospodarskog pojasa i bit će zanimljivo gledati kako ćete o tim amandmanima glasovati. Još jednom želim ponoviti da nitko ne kontrolira izlov, znači, da pada broj plave ribe, što dovodi posljedično do pada bijele ribe, da je u jabučnoj kotlini, znači, dogovorena zabrana, da je to najplodniji dio koji je u našim, u našim vodama i da je to isto svojevrsna šteta za hrvatske ribare jer jednostavno zbog nedovoljne kontrole riblji fond je ugrožen, a ispaštaju hrvatski ribari i to je sve vaša odgovornost g. Bačić, poštovana državna tajnice, štete koje ste napravili, znači, su toliko velike i to sam rekao i to odgovorno tvrdim da bi u ozbiljnoj državi netko propitao to da li vam se treba suditi za veleizdaju zbog onoga što ste učinili, a vaš stav, znači, stav domoljubne koalicije je ovdje jasan, mene zanima kako će potpredsjednik HS Milijan Brkić glasovati po ovom pitanju budući da je tada bio glavni pregovarač, znači, s našim Ivanom Kovačićem koji je bio kasnije i ministar u Vladi, znači, kasnije potpredsjednik Vlade, bio jedan od glavnih pregovarača i koji je dogovorio ovaj stav domoljubne koalicije kakav će biti njegov stav po ovom pitanju, mislim da bi ovo bila jedna dobra prilika da pokaže razliku između ovog Plenkovićevog, ja bih rekao, protuhrvatskog HDZ-a i ako postoji taj nekakav domoljubni ili kako ga nazivaju desni HDZ, znači, ovdje bi se mogla pokazati ta distinkcija ako ona postoji. Znači, kao što su imale određene kolege priliku to pokazati kod glasovanja o zatvaranju arhiva, ali nažalost to se nije dogodilo, svi saborski zastupnici HDZ-a glasali su za zatvaranje arhiva koje je MOST otvorio i tu je isto tako vidljivo na koji način HDZ koji u svakoj kampanji govori o lustraciji, a onda glasa da se arhivi zatvore nakon što su medije dospjeli određeni dokumenti koji kompromitiraju glavnog savjetnika Andreja Plenkovića, Vladimira Šeksa za kojeg se ispostavilo da je bio suradnik UDBE pod kodnim imenom kolega. Dakle, jasno je ovdje da jednostavno imamo jedan nekonzistentan stav HDZ-a po svim pitanjima, ne samo po pitanju proglašenja isključivog gospodarskog pojasa. Znači ja bih još jednom pozvao sve zastupnike da dobro razmisle kako će se postaviti po ovom pitanju jer će netko u budućnosti propitivati znači njihove odluke, propitivati će uostalom te njihove odluke i hrvatski narod i gledat će se tko je u određenom trenutku stao na stranu i obranu hrvatskih nacionalnih interesa, a tko je znači odigrao drugačije. I ovo vam je kolege ih HDZ-a mogući svojevrsni kapital za nekakvo novo preslagivanje unutar vaše stranke koje je vrlo moguće nakon ovih europskih, europskih izbora. Tako da evo, još jednom razmislite o tome kako ćete glasovati po ovom pitanju, drago mi je da smo dobili potporu većine oporbe, ja bih rekao prave oporbe u Hrvatskom saboru, kolega iz SDP-a koliko im je bitna ova tema pokazuje i to da ih danas uopće nema osim kolege Klisovića kojem je ovo matična tema jer se tiče vanjskih poslova, ali koliko sam mogao vidjeti ja ne znam koji je u konačnici njihov stav, mislim da oni ne daju potporu ovom prijedlogu, tako da i ovdje ćemo izgleda ponovo imati i po pitanju isključivog gospodarskog pojasa veliku koaliciju HDZ-a i SDP-a kao što smo imali i kod gušenja referenduma gdje je 400.000 potpisa hrvatskih građana, gdje je s njima obrisan pod, gdje im se reklo nećete imati pravo na referendumsko izjašnjavanje u izbornom sustavu. Dakle, po svim ključnim pitanjima koji se tiču hrvatskih građana HDZ i SDP izvrsno surađuju, sjetimo se i izbora ustavnih sudaca, kako je tu postignut dogovor protiv kojeg smo mi bili ovaj jako, jako bučni nismo na to željeli pristati, tako da jednostavno to su stare strukture koje kontroliraju cjelokupan sustav i koje ne žele znači odustati od svojih pozicija moći, a koji narodu ne žele dati nikakvo pravo na bilo kakvo odlučivanje. To smo vidjeli po ovim napadima danas na referendum koji, koji provode sindikati, može netko misliti o sindikatima ovo ili ono, ali taj referendum je u potpunosti legitiman i s obzirom na nastojanja vlade oko gušenja referenduma MOST će žestoko podržati tu referendumsku inicijativu jer u ovim vremenima ugroženosti, znači bilo kakve direktne demokracije, izravnog izjašnjavanja građana treba biti na pravoj strani, a ne na strani na kojoj je HDZ. Mislim da sam iznio sve bitne segmente znači ovog našeg prijedloga, iza njega čvrsto stojimo i evo bit će još prilike tijekom ove večerašnje rasprave imat će i kolege znači pojedinačne rasprave u kojim će se dotaknuti nekih drugih segmenata važnosti proglašenja isključivog gospodarskog pojasa. Mislim da će i kolega Dobrović govoriti i ostali naši zastupnici će se uključiti, vidim da je kolega Sinčić sa svojom pojedinačnom raspravom. Tako da evo još bih jednom zahvalio svima na potpori, na argumentima koje su iznijeli u ovoj raspravi i nadam se evo da će doći ovo do hrvatskih građana iako su vladajući ovu točku stavili znači u ove kasne sate, da o njoj raspravljamo kako bi mediji što manje prenijeli što se ovdje u sabornici događa i tko brani hrvatske interese, a tko i dalje radi protiv hrvatskih interesa i još ima obraza priznati da su napravili pogrešku i za to se ne ispričati.

Dakle, ja sam rekao da su u vrijeme pristupanja Hrvatske u punopravno članstvo u EU sve relevantne političke stranke u Hrvatskoj odlučile da je to strateški i nacionalni interes i zbog toga se ZERP nije primjenjivao na države članice EU. Međutim, MOSTA nije bilo ni tada kad smo ulazili u EU niti kad se stvarala Hrvatska, prema tome kod vas ne postoji kolektivna memorija to je tabula raza, vi to vrijeme ne znate i ne možete o njemu govoriti.

Imamo povredu Poslovnika, poštovani kolega Grmoja. Kolega Branko Bačić, više su MOST-ovi zastupnici pridonijeli stvaranju Hrvatske države nego vi, jer u MOST-ovom klubu ako se gleda u postotku ima više branitelja i svih koju su imali ili većina koji su imali godina su bila u ratu.

Dakle, nemojte mi kolega, kolega Grmoja, kolega Grmoja imate već jednu opomenu tražili ste povredu Poslovnika, niste se pozvali na članak koji je povrijeđen, dakle ja vas molim nemojte tu previše hinit o domoljublju, niti ste vi, niti ja bilo kakva mjerna jedinica za domoljublje, a domoljublje se pokazuje svakim danom svojim djelima. Smatram da nije povrijeđen Poslovnik i klonite se molim vas zlouporabe institut povrede Poslovnika, s obzirom da imate već jednu opomenu neću vam izreći drugu opomenu s oduzimanjem riječi. Prelazimo na slijedeću raspravu, poštovani kolega Saša Đujić, poštovani kolega Hrvoje Zekanović, [[Upadica Zekanović: Tu sam]] izvolite kolega Zekanović. Poštovani potpredsjedniče HS, evo danas govorimo o hrvatskom teritoriju iako se to nikome neće svidjeti.

Vi ćete reći da to nije puna jurisdikcija. Međutim, jako je interesantno da su gotovo sve države na Mediteranu proglasile gospodarski pojas, nije to napravila Italija, nije to napravila Turska i Grčka zbog spora, a Italija nije napravila upravo zbog toga što joj je bilo mudro ne napraviti jer ako ne napravi onda može uživati i hrvatski dio Jadranskog mora.

I onda kada mi netko tko predstavlja hrvatsku Vladu, a to ste vi kao državni tajnik, kaže da nemamo od sredstava za nešto što je ključno, a to je zaštita svog teritorija, nadzor svog teritorija, a netko drugi tu ulovi 200 milijuna EUR-a ribe, e onda mi je to sve skupa moram priznat, malo smiješno. Nadalje, moram reći, Plenkovićeva Vlada, znači, vaša Vlada je jako često dizala histeriju vezano uz onu, ja ću je nazvati dikadu mora koju mi zovemo Savudrijska vala, Slovenci zovu Piranski zaljev i to sa Slovencima s kojim mi stvarno nismo nikada imali neriješenih sporova, nikad nismo ratovali, granica na Sutli, Kupi, Dragonji je uvijek identična u milimetar, a onda se javio taj jedan problem, tih par km2 mora koji smo mi, reći ću ipak, morali prepustiti Slovencima da bismo ušli u EU i često se znamo vratit na tu temu i onako govorit o Slovencima na jedan način svađalački, nedobrosusjedski. S druge strane, imamo Italiju koja je naša isto dobrosusjedska država, sve to, sve 5, iz koje dolaze glasovi kao npr. g. Tajanija o Talijanskoj Istri, o Talijanskoj Dalmaciji, pa se šuti, i onda imamo Italiju koja nam uzima 23 tisuće i koliko, skoro 300 km2 prostora jer ga oni gotovo isključivo uživaju, jer ga oni eksploatiraju, jer oni tamo love 200 milijuna EUR-a godišnje ribe i nikom ništa, a mene samo zanima zašto mi sa Slovencima, našim dobrim, dragim susjedima stalno dižemo tenzije radi 2 km2 mora, a s Talijanima, našim dragim susjedima također ne dižemo tenzije oko 23 300 km2 mora, eto, malo mi to nije jasno i zar je ovo more u Savudrijskoj vali i Piranskom zaljevu vrijednije od ovog mora, ja mislim da je hrvatski teritorij i jedno i drugo i da treba o jednome i drugome voditi računa na isti način. Ma znam, vi ćete reći da al to nije hrvatski teritorij, to se samo radi o stupcu mora, o stupcu zraka. Draga državna tajnice, vi jako dobro znate što ja govorim i ovdje ću reći da se radi o jednoj političkoj odluci, znači, ovo više nije pravno pitanje, nije zakonsko pitanje, ovo vam je kao i pitanje EUR-a, svi znamo da ćemo mi živjeti podjednako jadno i kad uvedemo EUR-o što je najavio premijer Plenković, taj EUR-o će u onom prvom valu donijeti možda čak nekakve i porast cijena, u onom drugom valu možda će pomoći onim korisnicima kredita, ali ono što je sigurno, taj EUR-o će nas itekako približiti više EU iz koje ćemo onda puno, puno, puno teže izaći teoretski i gdje ćemo izgubiti još jedan jako veliki dio svoje suverenosti, isto kao i ovo.

Pitanje ključno, hoće li se hrvatska Vlada, hrvatski premijer konačno početi ponašati suverenistički?

Znači, on ipak napravi ono što on donese zakon koji on hoće. U ovom slučaju imamo opet jednu suverenističku odluku našeg premijera Plenkovića, da on ne donese zakon koji narod hoće. Zašto?

I sad ono ključno, a danas me pitao jedan kolega ovdje HDZ-ovac, kaže on meni Zekanoviću, pa dobro a zašto ti to govoriš i radiš, jel ti znaš da ti politički možda nećeš uspjeti da bi puno bolje prosperirao u HDZ-u i onda mu ja pokušavam objasniti da u onom trenutku kada predsjednik Vlade neke države, kada Vlada neke države kaže odlučno i snažno ja ću štiti hrvatske nacionalne interese u našem slučaju, e onda će stvarno se dogoditi onaj preokret. Sve dok naš premijer gleda diktat Brisela i dok ne čuje i ne pročita ovaj zakon koji je dobar zakon i koji bi stvarno donio i prosperitet, pogotovo na Jadranskoj obali, e nama nema pomoći, nema pomoći. A onaj slijedeći korak koji će se dogoditi, a upravo će to vaše ministarstvo ili neko drugo zapravo objašnjavati opet ovdje, biti će, pa dobro RH više nije suverena uopće, mi više nismo država, mi smo samo regija unutar jedne amorfne EU, doći će i to vrijeme, doći će i vrijeme kada ćete koalirati sa SDP-om, ne klimati glavom ovaj put lijevo desno zato što znate da se ta koalicija sprema i znate da su SDP i HDZ već u koaliciji u Europskom parlamentu. Prije 5.g. vaš prethodnik ili prethodnica HDZ-ova na tom mjestu bi mahao glavom lijevo desno, pa su i mahali kad je bio, kad je to bilo ponuđeno od strane MOST-a velika koalicija, a sad se polako ne maše uopće, a uskoro će se mahati gore dole i to je ono što se sprema, sprema nam se gubitak suverenosti još veći, upravo zbog ovakve vlasti, a u RH se stvarno sprema velika koalicija i to jako skoro, ista ona koalicija koja postoji u Europskom parlamentu, uskoro će se dogoditi i u HS.

Imamo replike, poštovani kolega Branko Bačić, izvolite. Kolega Zekanoviću, kažete da Talijani love u ZERP-u, da love u ZERP-u isto kao što bi lovili i kad bimo ovu odluku usvojili. Nikakve razlike što se tiče ulova ne bi bilo. Nego da nema ZERP-a kolega Zekanoviću, onda bi mogli loviti kako ih je volja, ovako ne mogu, ovako se, zna se koji ribolovni alati mogu upotrebljavat, zna se koji brodovi, kolika … [[Govornik se ne razumije]] manja od tih brodova može bit da bi lovili u ZERP-u. Zato što je ZERP proglašen, što je proglašena ribolovna komponenta, što je ZERP ili IGP, svejedno, od onog trenutka kad se proglašava, kad ga proglašava država članica EU, on postaje zajedničko europsko more i bilo koja država članica koja u tom moru lovi, bio on ZERP ili bio IGP, on mora postupati po pravilima koje komisija donosi neovisno o tome je li IGP ili ZERP. poštovani kolega Bačić. g. Bačić, dragi kolega, braniti nešto neobranjivo kao što je ne proglašenje ZERP-a, jednostavno nije dobro. Ja znam da vi tu morate biti jer ste predsjednik Kluba HDZ-a, da jednostavno morate biti do kraja jer su svi ostali HDZ-ovci napustili sabornicu, kao i SDP-ovci, ali ja ne vidim zapravo sad smisao da vi kažete ono zapravo što vi ne vjerujete, da je RH dobro odreć se jednog svog međunarodnog prava, jedne mogućnosti koju imamo, a svi ostali na Mediteranu su to proglasili, a mi nismo i vi onda tvrdite da je to ista stvar. A zašto su to Španjolci napravili i Francuzi, Maltežani, zašto?

Znači, kad bi vama netko dao pravo nad nekim morem, jezerom, rijekom, zemljom, pa svatko normalan bi prihvatio pravo koje mu je ponuđeno i isto tako je i našoj državi međunarodnim pravom dana mogućnost da proglasi isključivi gospodarski pojas, da zapravo uspostavi vlast nad dijelom mora i zemljom koja se nalazi ispod njega. Međutim, naša država to ne želi učiniti.

Kolega Pernar, ne slažem se s vama, vi ste nazvali to kolonijalna podređenost, ja ću reći izostanak ikakve suverenističke politike jer složit ćete se i pretpostavljam da je suverenost ono što jedino može im jamčiti u današnje vrijeme bilo kojoj državi prosperitet, ona država koja se svog suvereniteta odrekne, ona nema mogućnosti prosperiteta s tim da se suverenost najviše očituje upravo na teritoriju. Država bez teritorija ne može postojati, kao ni bez naroda, doduše, imamo neke multinacionalne države, ali i te imaju teritorij i teritorij je zapravo svetinja u međunarodnom pravu i glavni odraz suverenosti svake države. Ona Vlada koja se odrekne, a ova se odrekla svog teritorija, ne malog dijela, 23 000 km2 i onda se radi o vladi koja Hrvatsku definitivno vodi u propast. Zahvaljujem kolega Zekanović.